Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Dakle, idemo sa objedinjenom raspravom, dvije točke: - Izvješće o radu Pravobraniteljice za djecu za 2016. godinu, - Izvješće o radu Pravobraniteljice za djecu za 2017. godinu Podnositeljica je Pravobraniteljica za djecu, na temelju članka 18. Zakona o Pravobranitelju za djecu, raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport. Vlada je dostavila mišljenje. Molio bi sada podnositeljicu izvješća da nam da dodatno objašnjenje, poštovana Helenica Pirant-Dragičević, pravobraniteljica za djecu, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zastupnici, ja ću danas podnijeti Izvješća za 2016. i 2017. g. koje se odnose na rad ureda Pravobraniteljice za djecu. U oba izvješća zapravo je dati prikaz tema kojima se Ured bavio, vrsta prijava koje su primanja, opis susreta s djecom, obilaska institucija i drugih mjesta za boravak, te pregled zakonodavnih inicijativa koje su poduzimanje. Također se izvješćem daje uvid u stanje dječjih prava u Hrvatskoj, iz aspekta pravobranitelja za djecu, ocjena i stajališta temelje se na svakodnevnim prijavama, susretima, razgovorima s djecom i njihovim roditeljima, suradnji s institucijama, lokalnom zajednicom, organizacijom civilnog društva i drugog. Treba ujedno napomenuti, kako su se pojedine konstatacije iz izvješća s obzirom na protek vremena donekle izmijenile. Izvješće o radu za 2016. odnosi se na mandat bivše pravobraniteljice, docentice, Ivane Milas Klarić, prvenstveno se temelji na pojedinačnim povredama prava djece, kojima se Ured bavio te godine. Riječ je o 1876 prijava sumnji na povredu prava djece, a u taj broj su uključeni i slučajevi iz prethodnih godina. U 2016. zaprimljeno je 1558 novih prijava. Pojedinačne prijave, slično kao i dosadašnjih godina, najviše su se odnosile na probleme u ostvarivanju roditeljskih skrbi, zatim na povrede obrazovnih prava, zaštitu djece od nasilja zanemarivanja, te na povredu zdravstvenih prava. Nešto manje zastupljene bile su prijave iz područja pravosudnih prava, socijalne skrbi, kulturnih prava i prava na sudjelovanje. Osim u slučajevima pojedinačnih prava, pravobraniteljica je u 2016. postupala u 956 općih inicijativa za zaštitu prava djece i drugim aktivnostima, sudjelovala u donošenju 21 propisa, koji su se odnosila na prava djece, dajući pritom, prijedloge, mišljenje i inicijative. Tijekom 2016. upućeno je 59 općih preporuka usmjerenih na unaprjeđenje zaštite prava djece. Ujedno je pravobraniteljica zagovarala prava djece na stručnim skupovima i konferencijama, te istupima u javnosti i kroz medije, time da upravo suradnja s medijima se pokazala kao prilika za utjecaj na razvijanje i jačanje svijesti o pravima djece. Tijekom 2016. obilježena je i intenzivna i kvalitetna međunarodna suradnja, organizacija i domaćinstvo velikog međunarodnog skupa COUP, mreža organizacija i institucija koja se bave zaštite djece, čiji su roditelji u zatvoru. U smislu jačanje nastavka međunarodne suradnje, pravobraniteljica je sa svojim suradnicima i u tom izvještajnom razdoblju, aktivno sudjelovala i predstavljala RH u okviru europske mreže pravobranitelja za djecu, mreže pravobranitelja za djecu jugoistočne Europe ali i na brojnim drugim međunarodnim konferencijama i skupovima. Tijekom 2016. nastavljena su istraživanja o stanju prava djece u RH u različitim područjima. Također je tijekom te godine, bila aktivna mreža mladih savjetnika, koja je ta godina bila obilježena izradom i dobro medijski popraćeno promocijom strategija MMS-a protiv vršnjačkog nasilja, pod nazivom „Stop tišini koja boli“ koji su izradili sama djeca članovi MMS-a a strategija se odnosi na borbu protiv i zaštitu od primarnog psihičkog nasilja, izoliranja i isključivanja među djecom. Dakle, nasilja, koja su djeca prepoznala kao sve prisutno, a nedovoljno osviješteno u društvo. Izvještajno razdoblje u 2016. bilo je obilježeno i velikim migracijama, uvjetovano događajima u dijelu Europe i svijeta koje su se reflektirala na području Hrvatske, zahtijevajući zaštitu djece i aktivnosti pravobraniteljice za djecu. Pri tom je posebna pažanja posvećena praćenju i zaštiti prava djece u pokretu, djece bez pratnje, kao posebno ranjive skupine djece. Obilazeći ustanove u kojem su smještena djeca, razgovarajući sa stručnjacima, koji se bave njihovim prihvatom, te predstavnicima organizacije civilnog društva i drugim dionicima, koje se bave ovom problematikom pravobraniteljica je tada uočila probleme vezane za prihvat, pružanje pomoći, zaštitu djece nedostatak specijaliziranih smještenih kapaciteta, probleme u sustavu skrbništva i nedostatak prevoditelja. Nadalje, što se tiče nasilja, nasilje nad djecom, prisutno je u svim segmentima društva, djeca su izložena nasilju, u obitelji, školi, na ulici, u medijskom prostoru, ugrožena su od odraslih, ali i svojih vršnjaka, a oblici nasilja su najraznovrsniji što je bilo pokazano i putem pritužbi koje je zaprimao ured. Višegodišnje ulaganje u uspostavu kvalitetnijih propisa usklađenih s međunarodnim dokumentima osim u području interneta koji pokazuje nedostatan normativni okvir za zaštitu djece od nasilja ukazuje na jasan stav društva o neprihvatljivosti bilo kakvog nasilja nad djecom, uključujući i tjelesno kažnjavanje u svrhu discipliniranja. No praksa pokazuje da sami zakoni nisu dovoljni ako nisu osigurani uvjeti za njihovu provedbu. Jedno od ključnih polazišta u učinkovitoj borbi protiv nasilja nad djecom jest zapošljavanje dovoljnog broja stručnjaka koji su kvalitetno educirani, senzibilizirani za prepoznavanje nasilja i za primjereno postupanje u zaštiti djeteta koje trpi i/ili čini nasilje. Osim reaktivnog postupanja nužno je i kontinuirano provoditi edukativne kampanje i preventivne aktivnosti za odrasle i djecu kako bi se osvijestile opasnosti od nasilja i poučilo se djecu samo zaštiti. U odnosu na 2017. godinu radi se o 15 izvješću koje je upućeno Hrvatskom saboru za tu godinu. Ono što je značajno reći da je rad ureda bio obilježen statusnim promjenama uvjetovanim odlukom Ustavnog suda RH o ukidanju Zakona o pravobranitelja za djecu iz 2003. U srpnju 2017. je usvojen novi Zakon o pravobranitelju za djecu prema kojem je dječji pravobranitelj ostao samostalna i specijalizirana institucija za zaštitu i promicanje prava djece kao posebno osjetljive skupine stanovništva. U drugoj polovici mjeseca studenog je odlukom Hrvatskog sabora imenovana nova pravobraniteljica za djecu, dakle ja obnašam ovu dužnost od 17. studenog pa se ovo izvješće odnosi na aktivnosti Ureda pravobranitelja za djecu za vrijeme mandata dviju pravobraniteljica docentice Ivane MIlas Klarić koja je dužnost obnašala do 17. studenog i mene koja sam obnašala od tada do kraja kalendarske 2017. Ono što je važno naglasiti da je u uredu održan kontinuitet rada multidisciplinarnog tima stručnjaka koji je tamo zaposlen od samog osnivanja. I u 2017. godini otvorena su 2502 nova predmeta, dakle ponovno imamo 1573 prijava koje se odnose na povredu pojedinačnih prava djece i 929 općih inicijativa ureda. Prijave obuhvaćaju odnosno odnose se na 1893 djece odnosno 255 grupa djece. Najviše su uočeni problemi, najviše su se prijave odnosile na probleme vezano za ostvarivanje roditeljske skrbi, na drugom mjestu su povrede obrazovnih prava, na trećem mjestu prijave koje se odnose na zaštitu djece od nasilja i zanemarivanja, a isto tako postoji veći broj prijava koje se odnose na prijavu zdravstvenih prava djece. Također treba reći da je u neposrednom kontaktu u prostorijama ureda ili telefonskim putem ostvareno više od 2000 davanja savjeta i uputa strankama u vezi sa zaštitom prava djece. Tijekom te godine je također upućeno 59 općih preporuka usmjerenih na unapređenje zaštite prava djece u Hrvatskoj, a obiđeno je 24 ustanove i mjesta na kojima borave djeca. Ako krenemo redom dakle od povrede pojedinačnih prava, najčešće prijave pojedinačne su one koje su se odnosila na pravo djece na život uz roditelja i roditeljsku skrb. Ono što je uočeno tijekom 2017. je i nadalje slaba zaštita djece koja su suočena sa visoko konfliktnim razvodom braka i prekidom izvanbračne zajednice roditelja. Temeljni problem je što se roditelji zbog visoke razine svog međusobnog sukoba ne uspijevaju dogovoriti o daljnjoj roditeljskoj skrbi za djecu i tu odgovornost vrlo često prebacuju na bivšeg partnera, a neki i na institucije od kojih očekuju isključivo rješenja koja će biti u skladu sa njihovim željama. Kada to nije tako podnose pritužbu. Moramo naglasiti da su uočena kroz predmete vrlo česta manipulativna ponašanja roditelja s ciljem otuđenja djeteta od drugog roditelja na najrazličitije moguće načine. Unatoč nastojanjima nadležnih institucija da se unaprijedi položaj djece u takvim kriznim, rekla bih za njih situacijama, dakle u situacijama u kojima djeca nesporno trpe i koja su za njih nesporno neizvjesna, položaj djece još uvijek otežava nedostatak stručnjaka odnosno njihova preopterećenost te nedovoljna educiranost, a posljedično i sporost u donošenju odluka. Drugo mjesto kao što sam već rekla po broju zaprimljenih prijava, odnosi se na slabosti u ostvarivanju obrazovnih prava djece. Tu je uočena nejednaka dostupnost obrazovanja, uključenost djece s teškoćama u razvoju, nejednaki prostorni sigurnosni i organizacijski uvjeti što se posebno nepovoljno odražava na djecu u pojedinim dijelovima države, dakle u onom izoliranijim područjima države. Nažalost mnoge prijave se odnose na nezakonito i nekompetentno postupanje nekih odgojno obrazovnih djelatnika prema djeci što svakako ukazuje na nužnost uspostave sustava za provjeru rada odgojno-obrazovnih djelatnika koji bi omogućio periodične provjere njihove sposobnosti za rad sa djecom. I to je ujedno bila preporuka ureda pravobraniteljice za djecu. Treće područje su prava djece na zaštitu od nasilja, zanemarivanja, tjelesnog kažnjavanja u obitelji, institucijama i na drugim mjestima. Uočen je porast nasilja koji je povezan sa suvremenom tehnologijom, a upravo to ukazuje na potrebu pojačanog preventivnog djelovanja na tom području. Ukazuje se nužnim uputiti djecu i odrasle u mogućnosti zaštite djece na internetu i pružati sustavnu podršku roditeljima za snalaženje u novim odgojnim izazovima u čemu vidimo posebno važnu ulogu odgojno-obrazovnog sustava. Također su i nadalje i tijekom 2017. česte bile prijave koje se odnose na povredu zdravstvenih prava djece i još uvijek veliki broj tih prijava odnosio se na odbijanje roditelja da cijepi djecu pa je i nadalje preporuka kako je potrebno kvalitetno i cjelovito informiranje roditelja o cijepljenju i podizanje javne svijesti o koristima cijepljenja, pri čemu važnu ulogu imaju pedijatri, obiteljski liječnici, stručnjaci iz Zavoda za javno zdravstvo. Radeći o predmetima koji se odnose na povredu ovog dječjeg prava uočeni su problemi nedovoljnog broja zdravstvenih stručnjaka, otežane dostupnosti zdravstvenih službi djeci u pojedinim dijelovima države, uvjeti liječenja djece koja boluju od teških bolesti te nedostatna briga za mentalno zdravlje djece. Osim što je radio na pojedinačnim predmetima koje se odnose na povredu prava djeteta, ono što je za 2017. važno istaknuti je da je u uredu započeto novo istraživanje pod nazivom Participacija djece u sustavu odgoja i obrazovanja. Tijekom 2017. proveden je dio pilot projekt, a istraživanje se nastavlja i u ovoj 2018. godini. Cilj je doći do spoznaja u kojoj mjeri djeca sudjeluju u procesima donošenja odluka koja ih se tiču, posebice u školi i koliko su općenito uključena kao nositelji inicijativa i aktivni sudionici u životu i radu svoje škole. Naime upravo je ovo pravo jedno od prava za koje je također utvrđeno da je vrlo često kršeno, dakle pravo djece na sudjelovanje, odnosno participacije. Ova područja najčešćih povreda prava djece upućuju na prioritete u djelovanju svih institucija koja se bave zaštitom djece, pri tome naravno neizostavno, odnosno ponovno se mora istaknuti i siromaštvo kao globalni i lokalni problem koji ugrožava brojna prava djece i oduzima im djetinjstvo. Također je kroz oba izvješća, odnosno kroz oba izvještajna razdoblja uočen problem nejednakosti jedinica lokalne i regionalne, odnosno područne samouprave, ponajprije s obzirom na njihovu ekonomsku snagu, što posljedično utječe na opseg i sadržaj usluga za djecu. Djeci nisu osigurane jednake mogućnosti, nije im dana jednaka startna pozicija u obrazovanju, mogućnosti pristupa različitim zdravstvenim uslugama, ali i u kvaliteti provođenja slobodnog vremena. Ovo su samo neki od uočenih problema o kojima se govori i u izvješćima i koji zahtijevaju pažnju svih nas te upućuju na prioritete u djelovanju svih institucija, ustanova, stručnjaka koje se bave zaštitom djece. Ova izvješća trebaju poslužiti kao temelj za unapređenje uvjeta za bolji život djece u Hrvatskoj. Da bi se ostvarili pomaci i poboljšanje položaja i prava djece u Hrvatskoj nužan je angažman svih ustanova i institucija, odnosno društva koje se bavi djecom, ali i svih članova društva, odnosno svih nas koji svatko na svoj način može doprinijeti rješavanju postojećih problema. Zahvaljujem, to bi bilo u odnosu na oba izvješća. Hvala vam. Idemo sad, imate 6 replika. Sjednite se na svoje mjesto. Prva je na redu poštovana kolegica Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Uvažena gospođo pravobraniteljice, u izvješću za 2016. i za 2017. stoji jedna konstatacija, riječ je o posvojenoj djeci i stoji konstatacija da je bilo dosta prigovora zbog povrede prava na zaštitu osobnih podataka i privatnosti posvojene djece. Obzirom da smo mi išli u saborsku raspravu, odnosno s jednom inicijativom vezano uz OIB i problem OIB-a i posvojene djece, a u raspravi je izričito se referiralo na vaš stav da to, da ja sad ne mogu citirati do kraja rečenicu koja je bila, ali da je mišljenje pravobraniteljice za prava djece da se to može riješiti i na nekakav drugi način ili nešto. Sad me zanima, obzirom da je u izvješću za 2016. i 2017. stoji da se ljudi žale da postoji problem, kako uopće vaš stav i što mislite obzirom na 1100 djece, posvojene djece u Hrvatskoj ima taj problem? Poštovana pravobraniteljice, dakle možete odgovarati na repliku, imate jednu minutu svaki puta ili objedinjeno odgovarati nakon rasprave, kako želite. Zahvaljujem na postavljenom pitanju. Dakle, to je problematika s kojom se evo i ja već susrela sad tijekom svoga rada.

Naime, mi se zalažemo za dakle, apsolutno na bilo koji način je potrebno riješiti taj problem. Ono što Ured nalazi, odnosno kako gledamo je da će se to sve obuhvatnije riješiti kroz Obiteljski zakon.

Izvolite. Uvažena pravobraniteljice, vi ste ovdje govorili o izvješćima koje su zapravo vi ste dali izvješće uglavnom za vašu prethodnicu, gospođu Milas-Klarić koja, niste niti jedanput spomenuli da njezino izvješće prethodno nije bilo usvojeno i da se njezin način rada nastavio i nakon toga što joj je bilo odbijeno njezino izvješće, tako da bih volio da sam od vas čuo ovdje malo više kritike na njezin rad jer ovaj ovdje dom, ovi ovdje ljudi su zaključili da njezin rad nije dobar. Znači, njezino prethodno izvješće ovaj dom nije prihvatio, tako da bih volio čuti malo više kritike o njezinom radu u ovim naknadnim izvješćima, a to nisam čuo. Ima li komentar za ovo? Dobro, onda idemo dalje. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena pravobraniteljice, baš naprotiv evo, od kolege Zekanovića meni je žao što je Vlada predložila ovu formulaciju da se primi na znanje da se ne prihvati izvješće jer upravo to bi bilo i vama u korist jer pravobranitelj mora biti neovisan ako želimo. I većina je donijela takvu odluku i to nije dobro, da većina donosi odluku. Uvijek oni koji se tiče manjine, u ovom slučaju prava djece vjerujte da je i djeca koja su ugrožena spadaju u manjinu. Da pokrenete inicijativu da mi do idućeg izvješća ovdje imamo, tu vam moramo mi zastupnici pomoći, da imamo na uvid dječji proračun, da mi vidimo stvarno koliko ovo društvo izdvaja za djecu. Ono je sad po raznim ministarstvima, raznim institucijama i u ovom trenutku mi to ne znamo. Vjerujem kad bi imali taj podatak da bi se svi zapitali radimo li dobro. Vama želim puno uspjeha u radu, ali baš naprotiv, ovo što je govorio kolega Zekanović, neka to bude neovisan rad i nemojte štedjeti nikoga kad su prava djece u pitanju, tu nema izuzetaka. Poštovani kolega Jovanović, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Ja također želim iskoristiti priliku rasprave ova dva izvješća da skrenem na kritiku koju smo dobili od povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe koji je negodovao zbog toga što je bez ikakvog opravdanog razloga prethodnica, gospođa Ivana Milas-Klarić smijenjena i onemogućena u dovršetku svog mandata. Dakle, to je bio definitivni pritisak na neovisnost ovog tijela, što nije dobro. Nije dobro jer je tako udar na neovisnost i povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa, gdje je bila gospođa Dalija Orešković, pokazuje da vladajući žele pod svojom kontrolom imati neovisna tijela koja su ključna za kvalitetan rad u RH, na što nam je ukazano iz Vijeća Europe. Ja želim gospođi puno uspjeha u radu i pozivam je da se ne boji, pogotovo ovakvih ispada u Saboru kao što smo malo prije čuli od kolege Zekanovića. Poštovani kolega Marko Vučetić, izvolite. Samo malo, kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora.

On kad govori onda je sve to normalno, a druge karakterizira da su to ispadi. Ja mislim da je svaki vaš govor zapravo upravo to što ste vi okarakterizirali moj i pokušajte na koncu civilizirano govoriti… Kolega Zekanović, molim i vas kolega Jovanoviću. Strašno ste tankoćutni svi. Jako ste grubi prema drugima, a onda kad netko vas prozove onda dižete tu pločicu povrede poslovnika. Imamo neki standard rasprave. Mislim, ne možemo sad očekivati da ćemo se samo komplimentirati, tako da vas molim da nemojte dizati mi pločicu zbog ovakvih razloga, nije izričaj možda najbolji, ali nije to povreda Poslovnika. Jer možete vi odustati sada od rasprave? Evo, povreda čl. 238., on je i sada povrijedio Poslovnik, a i u svom istupu je rekao da je Sabor ocijenio da je gospođa Milas-Klarić radila loše. To nije istina, to je laž. To nikada nije izrečeno i to nigdje nije zaključeno. Ja vas molim, početi ću davati opomene, to je i obaveza po Poslovniku i nemojte zloupotrebljavati taj institut. Idemo dalje. Poštovani kolega Vučetić, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana pravobraniteljice, ono oko čega smo se danas sastali to su povreda prava djece. TO je bitnije od povrede bilo kakvog Poslovnika i bilo čega što se odigrava u svijetu odraslih jer svijet odraslih nam se ovdje pokazuje u ovom izvješću kao svijet koji ugrožava prava djece i ta prava su ugrožena i od onih osoba koji bi trebali biti educirani da sprečavaju međuvršnjačko nasilje i da djeci uspijevaju posredovati one modele, one norme i ona znanja koja će ih dovesti do odgovornih ljudi koji se neće baviti sobom nego koji će izgrađivati svijet. U ovom izvješću sam stoga uočio da je iznimno upozoravajuće to što imamo needucirane, nekompetentne nastavnike koji nisu u stanju odgovoriti, na jedan ogromni rastući problem, a to je među vršnjačko nasilje. I idemo na zadnju repliku, poštovana kolegica Sonja Čikotić, izvolite.

Od tada do danas ništa se nije dogodilo. Imamo desetine sličnih preporuka Pravobraniteljice za djecu, koja ostaju neizvršena ili ignorirana od strane institucija, a čime se izravno ugrožava život i zdravlje djece u području roditeljske skrbi, ugrožava se njihovo zdravlje, ostvarivanje prava i socijalne skrbi, stanovanje i obrazovanje. Pitanje, imam dva pitanja, jedno je pitanje za Vladu RH, a drugo pitanje za Pravobraniteljicu za djecu. Zašto Vlada Republike Hrvatske u svom očitovanju na izvješće Pravobraniteljicu za djecu, učestalo koristi izraze, da mišljenje Pravobraniteljice je netočno, da ne raspolaže kvalitetnim informacijama, da je sve u redu, sa svim područjima zaštite djece u Hrvatskoj. Ponižavanjem Pravobraniteljice za djecu, ponižava i Hrvatski sabor, kao predstavničko tijelo građana RH. Nema odgovora na repliku. Pa onda sad bi bili na redu odboru, da li netko od odbora koji je raspravio, se javlja? Ne. Onda bi molio predstavnicu Vlade, poštovanu Margaretu Mađerić, državnu tajnicu u Ministarstvu demografije obitelji, mlade i socijalnu politiku, izvolite. zastupnice i zastupnici, uvažena pravobraniteljice, Hrvatski sabor je uputio Vladi RH, izvješća o radu Pravobraniteljice za djecu za 2016. i 2017. g. radi davanja mišljenja na izvješća o radu pravobraniteljice. Navedena izvješća prikazuju aktivnosti rad ureda Pravobraniteljice za djecu, tijekom 2016. i 2017. g. te sadržaj cjeline po područjima koje se odnosi na praćenje pojedinačnih područja prava djece, mrežu mladih savjetnika i dječje sudjelovanje, izdvojena područja zaštita prava djece, preporuke pravobraniteljice za djecu, normativne aktivnosti, istraživačke aktivnosti, obilaske ustanove za djecu i drugih mjesta, ostale aktivnosti vezanih za zaštitu i promicanje prava djece, susrete, razgovore i suradnju s djecom, međunarodnu suradnju, ostale aktivnosti regionalnih i središnjih tijela, te ustroj i financijsko poslovanje.

Zahvaljujem državnoj tajnici. Imamo jednu repliku, poštovana kolegica Čikotić, izvolite. Ja bi samo htjela nadopuniti, zašto Vlada RH, u svom očitovanju na izvješće Pravobraniteljice za djecu, učestalo koristi izraze da je mišljenje pravobraniteljice netočno, da ne raspolaže kvalitetnim informacijama i da je sve u redu, onda valjda sa područjima zaštite djece u Hrvatskoj. Ponižavanje Pravobraniteljice za djecu, ponižava se i Hrvatski sabor, kao predstavničko tijelo građana RH.

Mišljenja su izradili i Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo financija, Ministarstvo uprave, Središnji državni ured za šport i Ured za suzbijanja droga. Temeljem toga, izradili smo mišljenje na sve preporuke i prijedloge koje smo vidjeli u izvješću Pravobraniteljice za djecu, a sigurno da itekako potrebna međusobna suradnja, svih nadležnih tijela, institucija i pravobraniteljice kako bi položaj djece u RH, bio na onoj razini na kojima nam je naravno svima u interesu. Sada otvaram raspravu, prelazimo na raspravu po klubovima, prvi je na redu Klub zastupnik Živog zida i SNAGA-e, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovana pravobraniteljice, predstavnici Vlade, pred nama je danas su 2 izvješća pravobraniteljice za djecu, jedno za 2016. g. i jedno za 2017. g. evo to su ta izvješća.

I iako svima kvantiteta nije ujedno garancije i kvalitete, ipak je ovo drugo izvješće. S te strane, čini se da nova pravobraniteljica za djecu, dobro počela svoj posao. Briga o djeci trebala bi biti prioritet svakoga društva, jer djeca su naša budućnost, djeca su neiskvarena bića, koja imaju snove, koja vjeruju ljudima, vjeruju sustavu, institucijama. Rušiti ideale djeci, predstavlja tešku anomaliju društva, a slobodno možemo reći zločin sa nesagledivim posljedicama. Mnoga zla koja su počinili odrasli ljudi, imaju korijen upravo u traumama iz djetinjstva, pa je odgovornost društva tim veća. U Hrvatskoj djeca trpe brojne štete kako vidimo i u izvješćima, a jedna od njih što je posve točno navedena, jedna od najtežih predstavlja siromaštvo djece. Siromaštvo utječe na zdravlje djece, na njihovo obrazovanje, na igru, na slobodno vrijeme i općenito n socijalizaciju. Po siromaštvu djece Hrvatska je među najgorim članicama EU-a a osobito po dugotrajnom siromaštvu. Mi iz Živoga zida u proteklih 18 mjeseci, 18, koliko traje saziv ovoga Sabora, nebrojeno puta smo pokušavali upozoriti na uzroke siromaštva, na Ovršni zakon, na lošu gospodarsku i socijalnu politiku, na monetarnu i fiskalnu politiku, na problem korupcije i pravosuđa.

Da djeca često nemaju ne samo za džeparac, nego nemaju čak ni krevet, nemaju hranu, nemaju odjeću, znači nemaju najosnovnije egzistencijalne uvjete za nekakvo mirno djetinjstvo. Vladajuća većina nikada nije željela čuti ono što mi imamo za reći, sve naše prijedloge su odbacivali a najmanje od svega su nešto poduzimali. Evo upravo danas na saborskim odborima, vladajuća većina odbila je naš Zakon o privremenom uzdržavanju djece iako on košta samo 18 milijuna kuna, dakle oni to nisu prihvatili što je vrlo žalosno jer vidimo na primjer da je to iznos samo jednoga tjedna zarade konzultanata u Agrokoru ali eto, za njih ima, za djecu nema. Često su slučajevi nasilja nad djecom među kojima ima i fizičkoga nasilja. Iz izvješća također vidimo da djeca trpe nasilje i po različitim drugim osnovama, npr., po nacionalnoj osnovi, po vjerskoj osnovi, po spolu, po invaliditetu, po socijalnom statusu. Nasilje se dešava čak i u odgojno-obrazovnim ustanovama a osobito na putu do škole, recimo u autobusu ili u popratnim sadržajima, npr. na školskim igralištima. Posebni slučaj predstavlja sve veće nasilje na internetu. Djeca su nažalost svakodnevno izložena neprimjerenom oglašavanju pa tako npr. proizvođači alkoholnih pića u pravilu stavljaju svoje jumbo plakate pokraj škola, evo imamo slučajeve i u Varaždinu, sasvim konkretne dobio sam prije neki dan, znači kad treba reklamirati pive, onda je najbolje staviti pokraj prozora učionica da se mlade ljude unaprijed podsvjesno priprema za buduću ovisnost. Isto tako imamo neprimjereno oglašavanje na televiziji a posebno na internetu, gdje se često reklamira kockanje, pornografija, nasilje bez obzira na to kakve sadržaje gledali, dakle čak i oni sadržaju koji su za djecu, uvijek imate pokraj glavne stranice, imate tzv. prozore, tzv. bannere koje možete namjerno ili slučajno stisnuti i automatski dolazite na neželjeni sadržaj. Nažalost sve više takvih sadržaja ima i direktno u onim programima koji se nude djeci, npr. u crtanim filmovima ili u tzv. filmovima za djecu gdje se sve češće također pojavljuju ubojice, različiti psihopati, seksualizirane itd. Čitamo nažalost u sve češćim slučajevima ubojstva koje počine mladi ljudi pod utjecajem video igrica. Znači imamo ljude koji su jednostavno postali ovisnici do te mjere da taj virtualni svijet pokušavaju prebaciti u stvarnost. Prošle godine, baš 2017. više puta je u medijima objavljena vijest da jedna video igrica imenom Plavi kit direktno potiče djecu na samoubojstvo. Imamo slučaj da je recimo Matej Šustek iz Našica ubio 17-godišnju djevojku jer ga je prema vlastitim riječima na to natjerao lik iz video igrice Velika krađa auta. Znamo također da je bilo samoubojstava koji su nažalost uzrokovana društvenim mrežama, nasiljem na Facebooku, na Whatsappu i drugim računalnim sadržajima, a mi se u Hrvatskoj moramo pitati da li je Vlada ikada poduzela nešto konkretno po tom pitanju, u konačnici da li je jedno od takvih stranica pokušala blokirati, da li je pokušala provjeravati da li mladi ljudi imaju pravo uopće pristupa takvim stranicama itd. Osobito je teško stanje po pitanju zaštite djece od pedofilije kojim se ovim izvješće bavi na 7 stranica. I porazan je zaključak pravobraniteljice pa bih ga ja kratko ovdje skicirao. Poslušajte sada dobro, znači pričamo o pedofiliji. Zaključak pravobraniteljice glasi: „Hrvatska nema izgrađen kvalitetan i efikasan sustav zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja. Nedostaje sustav potpore žrtvi spolnoga nasilja kako bi se pravovremeno pružila pomoći o dogovarajući tretman da bise lakša prebrodila traumatska iskustva. Pravosudni sustav nije prilagođen djeci žrtvama te potencijalno ugrožava dijete od ponovne traumatizacije. Sudska praksa je neujednačena kako u odnosu na tretman žrtve u postupku, tako i u odnosu na kažnjavanje počinitelja spolnog nasilja nad djetetom. Nedostatna je prevencija, edukacija i super vizija stručnjaka. Nema uspostavljenog kvalitetnog nadzora počinitelja po izdržanoj kazni. Preventivni programi slabo su organizirani a kad i jesu, nisu dostupni svoj djeci pod jednakim uvjetima.“ Znači ovo je doslovce porazno, porazno. Ovo je, ja bi se usudio reći, katastrofalno izvješće nad kojim bi se svaki saborski zastupnik trebao duboko zamisliti i zabrinuti a ja jedino sad ovdje mogu pitati brine li ikoga ovo i ovakvo izvješće? Pogledajte evo sada neki čitaju novine, pregledavaju portale na svojim mobitelima, pročitajte samo novinske naslove posljednjih dana. učitelj pedofil radi na tri škole, voditelj Udruge za borbu protiv pedofilije je osuđeni pedofil, pa kako je to moguće da nikakve institucije ne reagiraju? Pogledajte nažalost imamo čak slučajeve pedofilije u svećenstvu, na mjestu gdje bi trebao biti nekakav vrhunski moral, nekakvo karakterno ponašanje imamo teške slučajeve pedofilije koje nitko ne sankcionira. Voditelj župnoga dvora u Šibeniku zlostavljaju trojicu dječaka, počinio devet kaznenih djela priveden i pušten na slobodu, splitski fratar zlostavljao dječake pušten na slobodu. Ne mogu mu ništa jer je nastupila zastara. Svećenik iz Slavonije za silovanje djeteta kažnjen radom za opće dobro. Svećenik DRago LJubić dvije godine zatvora za zlostavljanje petoro djece. Svećenik Mladen Kožina za prikupljanje pornografije, pazite beba, par mjeseci zatvora. Pa jel to normalno? Imamo slučaj silovanja, doduše ne svećenika nego čovjeka maloljetnice deset godina je trebalo za prvostupanjsku presudu. Za one slučajeve koji završe na sudu, a znamo da na sudu završi samo mali broj takvih slučajeva mogli bismo pretpostaviti 5%, 50% prijestupnika je pravomoćno osuđeno na uvjetnu kaznu. Oni koji su osuđeni osuđuju se na minimalnu kaznu, znači ako je kazna od jednu do pet godina oni će uvijek biti osuđeni na jednu, a rijetko ili skoro nikada na pet godina. Da stvar bude još gora pedofili nakon izdržane kazne vraćaju se na mjesto zločina, vraćaju se u susjedstvo u ulicu gdje su taj zločin počinili i nanose samu traumu svojim žrtvama kada ih one moraju sretati na ulici uz mogućnost naravno recidiva, a nadzor je vrlo slab. Imamo slučajeve pedofilije u školama, u liječničkim ordinacijama, ali te ljude ne možete ukloniti iz sustava jer njih štite tzv. štiti ih zakonodavstvo u radnim odnosima gdje oni mogu podignuti tužbu protiv svojih poslodavaca i onda ih jednostavno ostavljaju dalje na radnom mjestu i one i dalje obavljaju svoj pošao na opće zgražanje žrtava i onih ljudi koji o tome znaju putem neformalnih kanala. Nevjerojatno zvuči da u Hrvatskoj prema službenim statistikama 25% djece seksualno zlostavljano, svako četvrto dijete.

A u društvu čuli smo ponavljam još jednom u ovom izvješću pravobraniteljice, nema prevencije, nema edukacije, nema stručnjaka, nema supervizije i onda na koncu konca nema ni nikakve kaznene odgovornosti. Imamo međutim slučaj koji je navela pravobraniteljica za djecu da su dvije djevojčice prijavile svoga oca za seksualno zlostavljanje da bi nakon toga Državno odvjetništvo podignulo prijavu protiv njih. Pazite, Državno odvjetništvo je podignulo prijavu protiv dvije djevojčice. Pa šta to nije apsurdno, šta to nije žalosno? Pa dajete mi uopće recite kakvi su to, koliki moraš biti monstrum da seksualno zlostavlja neko dijete otac djevojčice i da onda još državni odvjetnik progoni te djevojčice. Jeli to društvo u kojem mi živimo? Kolika je odgovornost medija za takve stvari? Oni isto imaju cijeli niz toga neprimjerenoga oglašavanja potiču kod ljudi najniže strasti, čitate svaki dan u medijima ne znam kako tinejdžerice u Nizozemskoj spavaju sa strancima za jedan sladoled, kako maturantice u Švedskoj, Norveškoj orgijaju kada primaju diplome, kako se baka zaljubila u svoga unuka od 17 godina pa im je divno, čak će imati i surogat majčinstvo. I onda dopuštaju da se ispod takvih članaka ko morski psi na krv skupljaju pedofili i da jedni druge hrabre i što je najgore od svega da pokušavaju promijeniti javno mnijenje, da pokušavaju ljude uvjeriti da je to normalno ponašanje, da to treba tolerirati, da to svi rade, da su djeca seksualan bića. Jeli to normalno? Ja prihvaćam da ste vi pravobraniteljice spomenuli ulogu medija u cijelom tom problemu, ali ste spomenuli u pet, šest rečenica na izvješću koje ima 231 stranicu. Zašto danas na odbore koji su se bavili ovom problematikom ni jedan jedini medij nije bio prisutan, nijedan jedini medij, ne zanima ih izvješće pravobraniteljice za djecu. I upravu ste kada ste naveli i dobro ste naveli da novinari između ostaloga teško krše svoj vlastiti kodeks časti i krše preporuke za zaštitu prava djece i sigurno korištenje elektroničkih medija. Prema tome, pozivam saborske zastupnike da ovu problematiku vrlo ozbiljno razmotre i da nadam se da će svi klubovi zastupnika u dogledno vrijeme izaći sa svojim prijedlozima posebno zakonskim prijedlozima da se djeca zaštite od svakog mogućeg vrsta nasilja, a mi iz Živoga zida ovo izvješće ćemo prihvatiti jer daje nadu da će u budućnosti doći do nekakvih konkretnih rezultata.

Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana pravobraniteljice za djecu gospođa Pirnat-Dragičević, poštovana državna tajnice Mađerić, poštovana zamjenice Gabelice sa suradnicom, evo poštovane kolegice i kolege. Mi znamo da zanemarivanje i nasilje idu ruku pod ruku i vidimo da je iz ovih opsežnih izvješća pojačano i jedno i drugo. Ja neću previše govoriti o radu ureda jer o tom je već puno toga rečeno i imali smo prilike u ovom proteku vremenskog perioda itekako pročitat ova izvješća. Bitnije je govoriti o otklanjanju problema s kojima se ovaj ured treba baviti. Ali maloprije me nešto iznenadilo, iako nas više ništa ne može iznenaditi, ovo apeliranje da se ova točka makne s dnevnog reda i da se stavi kasnije jer imamo nešto važnije sada je zapravo meni ovdje iz ove sabornice ponovno poslala jednu poruku, jer je stvarno žalosno da na teme koje se tiču djece, prvo čekamo godinu, dvije pa i više, da ne kažem nekoliko godina, a onda kad te teme dođu konačno na dnevni red kao izvješća za 2017. i 2016. u sredini 2018. pojedinci iz oporbe i onda minoriziraju ove teme i meni osobno je to slanje jedne političke nezainteresiranosti za ovu temu. Ispada da je politika stvarno okrutna djelatnost koja nema razumijevanja za sve teme, nego samo one koje su pojedincima interesantne. Jer ja bih rekla pa neće se neki tzv. veliki frajeri baviti dječjim pravima ili borbom protiv nasilja ili cyber bulinga ili zlostavljanja ne daj Bože makar šta, jer vidite kolege, a ne biste vjerovali neke ljude jednako zanimaju dječja prava i sve ovo što sam nabrojala, kao i neke druge teme koje su po nekima tzv. moćnije teme. I ni ja ne umanjujem važnost ovih tema koje su sada aktualne. I to ne znači da smo mi sad ovdje koji smo nazočni u sabornici možda slabi, mekani ili nezainteresirani za ekonomiju ili neke druge bitne teme, to znači upravo suprotno. To što smo mi sada ovdje govori da smo svjesni i važnosti ove teme. Sad da se vratim na ovo izvješće, ovo izvješće je navelo najvažnije slabe točke po mišljenju tadašnje pravobraniteljice i djelom po mišljenju sadašnje pravobraniteljice i čuli smo da je Vlada dala svoja mišljenja čitajući izvješća Vlade dijelom se mogu složiti da su negdje u razilaženju, međutim u mnogim područjima i dalje treba uložiti dosta napora i institucionalnog i stručnog pa i osobnog entuzijazma ako želite, da se situacija dovede na željenu razinu. I ono što ću izdvojit po mom osobnom mišljenju kao i dalje sporno, a sve je vidimo učestalije i okrutnije je nasilje. I nasilje u svim oblicima pojavnosti u našem društvu, od fizičkog obračuna na dvorištu škole ili na parkingu do cyber bullinga, do psihičkog zlostavljanja djece koja su i što je još gore u nekoj osjetljivoj fazi života ili su ranjivija od strane neempatičnih vršnjaka. Imali smo prilike nedavno vidjeti slučaj koji je mene osobno zgrozio, takvog cyber nasilja prema djevojčici koja je ostala bez roditelja. I ta razina neempatičnosti i hladnokrvnosti kod djece, njezinih vršnjaka je itekako zabrinjavajuća i s tim se svi trebamo ozbiljno pozabaviti. I to je jedna od pojavnosti s kojom se bavi ovo izvješće, ne konkretno ova pojavnost, ali ta tematika i ta pojavnost i ta tema je predmet raznih izvješća pa i zakona, pa i dokumenata, ali niti jedan od tih dokumenata ne može niti ispraviti, niti nadomjestiti odgoj ili ovdje bi možda bolje bilo reći nekakav nedostatak kvalitetnog odgoja. I mi možemo nijekati koliko god želimo, ali mi živimo u 4. industrijskog revoluciji i to je činjenica. Sve je ubrzano, ubrzan nam je sam život, ubrzano jedemo pa čak ubrzano i čitamo i nažalost roditelji čak i ako žele, nemaju dovoljno vremena, odnosno imaju sve manje vremena da bi se kvalitetno bavili s djecom, a djeca su nažalost često prepuštena ili sama sebi, ili što je još gore razno raznim utjecajima, medijima, društvenim mrežama, youtube kanalima, a na takvim medijima situacije kao što je odsjecanje glave, silovanje, mlaćenje do smrti i sve druge neopisive vrste nasilja i zlostavljanja je nešto što se lajka, nešto što se nekima sviđa, nešto što se smatra zabavnim sadržajem za gledanje. I ako nitko djetetu u toj osjetljivoj dječjoj dobi pred puberteta, puberteta i još ranije ne objasni da to nije prihvatljiv obrazac ponašanja, ne objasni da to nije ni simpatično, ni kul, ni zabavno, ni prihvatljivo, ako se to dijete, da tako kažem, ne vrati u neke normalne zdrave kolosijeke, onda se bojim da će biti kasno i da će nakon izvjesnog vremena i to dijete, što onda vidimo iz ovih situacija, postati i samo neempatična osoba, nasilnik ili imat neku drugu devijantnu vrstu ponašanja. Institucije kao ured pravobraniteljice za djecu su tu da ukažu, da upozore, da skrenu pozornost, no ustvari objektivno govoreći, one, pa ni institucija pravobraniteljice za djecu nema tolikih velikih ovlasti, ni mogućnosti da spriječi ove pojavnosti, da spriječi svo nasilje, niti da kazni nasilje. To mi znamo, takav je naš zakonodavni okvir i uostalom takvo je djelovanje Ureda pravobranitelja za djecu, zato što proizlazi iz tih zakonskih ovlasti. Ali, njihova uloga dakle, i Ureda pravobraniteljicu za djecu je to, ako ne najviše, onda najvećim dijelom preventivna. Preventivna, dakle, upravo ukazivanje, upozoravanje, skretanje pozornosti i to je ono gdje oni mogu dati i gdje pravobraniteljica i njezin ured interdisplinarnih stručnih osoba itekako može pridonijeti i ja se nadam da će i pridonijeti. A mi s ove govornice, možemo i trebamo stalno slati jasne poruke, da mi kao dio društva, itekako možemo dati doprinos, da svojim ponašanjem utječemo na što manje ovih pojavnosti, jer i on nama dijelom ovisi, kako će nam djeca, odnosno buduće generacije, poimati i događaje ali i ljude s kojima se zajedno nalaze u istom okruženju. Ne smijemo zaboraviti i to je spomenuto u ovim izvješćima, da je uloga roditelja, skrbnika, staratelja u procesu odrastanja djece nezamjenjiva, ključna. Naravno, to je temelj, a sve ostalo je nadogradnja, dodaci. I ja osobno ovo izvješće promatram kao popis preporuka, problema slučajeva ali i popis želja, zato bi bilo poželjno, da se nepravilnosti koje su uočene a lijepo su argumentirane u izvješćima, do slijedećih izvješća barem pokušaju ispraviti, to bi bilo poželjno, a bilo bi idealno kada mediji, institucije i roditelji koji to još nisu osvijestili, sada osvijestili da njihov utjecaj, njegove mogućnosti, njihov doseg može biti itekako pozitivniji i na taj način pojačati ono što je pozitivno, umanjiti ono što je negativno. Jer ispada da su djeca najbolji lakmus papir koji pokaže reciprocitet uloženog i dobivenog. I onda svjesni toga, budimo svjesni naše odgovornosti, uz sve ostalo što sam prethodno rekla i naravno, Klub HDZ-a složio se s mišljenjem vlade, vezano uz ova izvješća, hvala lijepo.

Pravobraniteljice za djecu, uvažena državna tajnice, dame i gospodo, zastupnice i zastupnici. Pred nama je objedinjeni izvještaj za 2016., 2017. i na početku izlaganja u ime Kluba zastupnika SDSS-a, želim naglasiti da govorimo o posebno osjetljivoj grupi stanovništva, o djeci, o njihovim specifičnim pravima, o onima za koje vrlo često znamo reći da su naša budućnost i bez obzira što ej to možda postala jedna učestala floskula, oni to zaista jesu. Dakle, dječja prava su ljudska prava, a ne nekakva manja prava i govorimo o 20 godišnjoj praksi postojanja prava djece kao posebna kategorija ljudskih prava. Ona se štite različitim dokumentima, od kojim najvažnijim svakako je konvencija UN-a o pravima djeteta. Izvještaj je objedinjen i govorimo o nekoliko stotina stranica i on održava i predstavlja kompletan prikaz rada i stanja, a vezano za različite povrede dječjih prava, normativne aktivnosti, događaje, opis, rada ureda i financijsko stanje. U 2017. g. na koju ću se ja ugl. bazirati u svojoj raspravi, otvorena su 2502 nova predmeta od kojih je 1573 prijava povreda pojedinačnih prava djece, te 929 inicijativa, ureda što je svako impozantna brojka na čemu treba čestitati. Mislim čestitati na inicijativi, a ne na tome što postoje povrede dječjih prava. Pojedinačnim povredama prava djece u 2017. bilo je obuhvaćeno 1903 djece i 255 grupa. Osnovni posao pravobraniteljicu za djecu je da prati sva područja života i prava djece, sagledava potpuno i procjenjuje može li se bolje postupati u zaštiti djece i ukazuje na nepravilnosti, te poticati zaštitu. Upravo ovo zadnje smatramo jednim od najvažnijih stvari koje zapravo pravobraniteljica i radi. U najvećem broju u 2017. obraćali su se roditelji, naravno, karakteristično da su to bile u većem broju slučajeva majke, tek u manjem broju, od 43 slučaja zapravo nadležne institucije. Osim roditelja u izvještaju je istaknuto o zaštiti privatnosti djece, treba voditi računa i ustanova u kojima djeca borave, dakle, škole, vrtići, domovi, vidimo potrebu dodatne senzibilizacije i edukacije medija i nakladnika o poštovanju prava djece na opasnost. Veliku opasnost od mogućih povreda dječjih prava, vidimo o neodgovornog korištenja interneta, zbog čega ih je važno educirati o opasnostima i rizicima i pritom uspostaviti nužnu suradnju institucija uključenih u brigu za djecu. Vrlo često upisanim ali i elektronskim medijima, imamo priliku čitati o vršnjačkom naselju, tada smo svi kao roditelji, ugl. zgroženi i zabrinuti, da nas ne snađe isti problem. Vršnjačko nasilje je obvezan problem, koji obavezuju na edukaciju, prevenciju i koordinirano djelovanje roditelja, nastavničkog kadra i stručnjaka. No, podaci iz izvještajima o kojima govorim, pokazuju da škole nemaju dovoljno efikasne načine, za sprječavanja i suzbijanja ove vrste nasilja. Prijave ukazuju i na često pojavu psihičkog i verbalnog vršnjačkog nasilja u vidu vrijeđanja, omalovažavanja, isključivanja, nerijetko povezanih sa sigurnosti djece. Pored ovih, već poznatih vrsta nasilja, sve češće susrećemo sa posebno opasnom vrstom nasilja koja uzima maha, a za koje još ne postoji adekvatna sankcija, to je dakle elektroničko nasilje i podaci ukazuju da postoji nedovoljna razina znanja o načinima zaštite djece na internetu i ne snalaženje u postupanju u situacijama kada je dijete žrtva nekog od oblika virtualnog nasilja. Vršnjačko nasilje među djecu i tinejdžerima putem interneta i mobilnih telefona poprima zabrinjavajuće razmjere, a policijski podaci pokazuju da je najmanje 25% djece i adolescenata u Hrvatskoj bilo žrtvom takvog nasilja. Policija je u zadnje 2 godine zaprimila 2306 anonimnih prijava, zlostavljanja preko interneta, a samo ove godine zaplijenila je 2500 fotografija, 3000 videozapisa i 400 gigabajta sadržaja dječje pornografije. Čak 93% ispitane djece posjeduje Facebook profil, a 60% njih ga je otvorilo prije navršene 13.godine, iako se to protivi pravilima te društvene mreže. Gotovo polovina djece na Facebooku dnevno provede sat, dva, a svako peto dijete 3 ili više sati. Približno petina djece ima više od jednog otvorenog profila, a preko polovina djece i više od 300 prijatelja na Facebooku. Svako peto dijete izjavilo je da je nekoliko puta ili često primalo uvredljive poruke ili komentare putem FB-a, iako je više od polovine zamolilo pošiljaoca da sa time prestane. Čak 16% djece priznalo je da im je netko provalio u profil te je njihovo ime objavljivalo neugodne stvari o njima, a 15% je barem jedanput putem FB-a primilo prijetnju. Nužno je u ovakvim slučajevima ohrabriti žrtvu da ne šuti, da se povjeri odrasloj osobi i posljedice tog i takvog pritiska su razorne jer se žrtva osjeća bespomoćno, živi u strahu, povlači se u sebe, ima lošu sliku o sebi, osjeća se nesigurno, gubi povjerenje, sklona je depresiji, često ne vidi izlaz i čak ima i letalnih slučajeva. Često na ovakve događaje gledamo kao da nas se ne tiču i to je ono što je loše jer se dakle oni ne događaju nama, ali događaju se u našoj blizini i iz dana u dan se bitno mijenjaju podaci, nasilje putem interneta se brzo širi, a pitanje je kad će se dogoditi vama ili vašoj djeci. Stoga je potrebno upoznati djecu s opasnostima pri korištenju društvenih mreža i mogućnosti zaštite. Važno je istaći, pa i za ovom govornicom, da su ovakva djela kažnjiva po članku 178. Kaznenog zakona koji opisuje kazneno djelo povrede privatnosti zaštite djeteta koje može biti počinjeno i putem računalne mreže, a propisane su i zatvorske kazne ako je takvo djelo kod djeteta izazvalo uznemirenost ili na drugi način naštetilo njegovoj dobrobiti. Iako najveću odgovornost snosi sam FB, a odgovornost je dakle i na svima nama. Svojevrsni linč putem društvenih mreža utiče na aktere više no što mi možemo i zamisliti, a posljedice su dugoročne, alarmantne, a nažalost i u posljednje vrijeme sve češće i tragične pa se zbog toga ne trebaju ignorirati. Ipak, za ovom govornicom nekoliko puta sam i govorila o raznim humanitarnim akcijama, možda ono što je dobro kada je u pitanju Internet i društvene mreže, dakle to je upravo činjenica da se putem društvenih mreža da su potaknute mnogobrojne vrijedne humanitarne akcije te je omogućeno širenje informacija i animiranje većeg broja dobročinitelja. Premda su u pojedinim slučajevima u kojima doznajemo iz medija takve akcije završile povoljno za djecu tako što su omogućile privremeno poboljšanje uslova života, nabavku skupog lijeka ili pomagala za dijete, gotovo uvijek se na neki način dijete i žrtvovalo, odnosno njegova privatnost se žrtvovala. Završavajući ovu priču o društvenim mrežama, samo se još želim osvrnuti na jednu činjenicu, a to je dakle kako neprihvatanje različitosti te nepripremljenost i neosposobljenost pojedinih odgojno-obrazovnih radnika na izazove odgoja i obrazovanja djece u multikulturalnom i pluralističkom društvu može ostaviti negativne posljedice na djecu i njihov odnos prema drugima. Naime, govorim o slučaju diskriminatornog ponašanja učiteljice prema učenicima, pripadnicima srpske nacionalne manjine koji se školuju na manjinskom jeziku kada je učiteljica zbog uznemiravanja učenika na nastavi, iznošenjem političkih stavova i diskriminatornim obraćanjem djeci proglašena krivom zbog prekršaja uznemiravanja. Međutim, dok osuđujuća presuda Prekršajnog suda ne postane pravomoćna, učiteljica ostaje u nastavi. Baviti se ovom, po svemu sudeći posebnom grupacijom, sigurno da je ovaj posao veoma odgovoran, zahtjevan i specifična. Upravo zato Institut dječjeg pravobranitelja mora biti i ostati samostalna i specijalizirana institucija za zaštitu i unapređenje prava djece nezavisna od dnevnog političkih previranja, suverena u odlučivanju i glasna u zahtjevima zaštite onih koji su, kao što sam na početku rasprave rekla, naša budućnost. I dok pravobraniteljica bude dovoljno glasna i jasna, imat će potporu Kluba zastupnika SDSS-a.

Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, poštovane predstavnice ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Malo je neozbiljno raspravljati sada u 2018. godini, evo već skoro smo u sredini 2018. godine o izvješću o radu pravobraniteljice za 2016. godinu. Pogotovo u svjetlu okolnosti da je između ostalog i zbog onih stvari koje pišu u tom izvješću već pala glava pravobraniteljice, a da joj izvješće godinu dana prije toga za 2015. godinu u ovom Hrvatskom saboru nije prošlo, što je bila naznaka i ozbiljno upozorenje da ako ne bude pazila što piše, što priča, na koje probleme upozorava da bi je ovaj Sabor i parlamentarna većina mogla doći glave. I to se dogodilo, ali većina je bila toliko nestrpljiva da nije mogla čak čekati da raspravimo odnosno uputiti ovu proceduru ili biti hrabra tada Izvješće o radu pravobraniteljice za 2016. godinu o kome raspravljamo danas, pa da vidimo što je to Ivana Milas Klarić zapravo zgriješila pa da joj se na temelju toga izglasa nepovjerenje. Zašto ovo govorim u uvodu o raspravi o izvješću o zaštiti prava djece i promicanju prava djece u RH, o svemu onome što je problem u hrvatskom društvu, o svemu onome na što Ured pravobraniteljice upozorava hrvatske institucije u svemu onome što bismo trebali imati jednu snažnu sponu, radnu atmosferu i suradnju između Ureda pravobraniteljice i Hrvatskog sabora, ali i nadležnih institucija koje su tu da otklone prepreke u promicanju prava djece i da pojačaju sve one mehanizme zaštite prava istih. Međutim, govorim to zbog toga što neće biti lako raditi u uvjetima u kojima se danas nalazimo. Nažalost evo i u 2016. i u 2017. godini kada govorimo o nekim ključnim segmentima zaštite prava djece, vidimo da je Ured pravobraniteljice u 2016. godini razmatrao ukupno 1876 pojedinačnih povreda prava djece odnosno prijave na povrede prava djece. U tih 1876 radilo se tu su uključeni slučajevi iz prethodnih godina na kojima se radi dugoročnije, 1558 je bilo novih prijava nešto više nego u prethodnoj godini.

Ponovno kada usporedimo ova dva izvješća možemo vidjeti da su se prijave najčešće odnosile na probleme u ostvarivanju prava djece u roditeljskoj skrbi, to je najveći odnosno najeklatantniji gorući problem. Drugo, nekako su povreda obrazovnih prava, to je isto ono što se ponavlja iz godine u godinu. Zaštita djece od nasilja i zanemarivanja je treći problem po učestalosti ako gledamo broj prijava odnosno problema u Uredu pravobraniteljice, zdravstvena prava, potom slijede prava djece u pravosudnom postupku, ekonomska prava i povreda prava na zaštitu privatnosti. Sve su to zapravo problemi koji se iz godine u godinu i sada kada bismo uzeli nekoliko godina za redom, ja pretpostavljam da bismo naišli na iste ove probleme, naišli bismo na iste preporuke Ureda pravobraniteljice prema državnim institucijama kako ove probleme riješiti, ali zapravo vidimo da ta suradnja ne funkcionira. I kada vidimo očitovanje Vlade RH vidimo jedno pismo obrane, znači oni to shvaćaju na neki način kao napad na sebe, a ne kao određeni alarm koji treba zazvoniti u njihovim glavama u njihovim sustavima i koji treba dovesti do toga da se ponude konkretna rješenja što kroz izmjene određenih zakona, što kroz izmjene određenih podzakonskih akata. Isto tako ja ću se osvrnuti na dvije ključne stvari koje imamo prilike vidjeti u izvješću za 2017. godinu, to su primjedbe i uključivanje Ureda pravobraniteljice za djecu u javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kada govorimo o Zakonu o odgoju i obrazovanju gdje obrazovne vlasti naprosto ne slušaju. Prošlo je javno savjetovanje, evo ja sam sada trčala ovdje na plenarnu sjednicu sa matičnog odbora na kome smo upravo raspravljali o predloženom zakonu i oni naprosto ne odustaju niti uvažavaju primjedbe pravobraniteljice, a pravobraniteljica za djecu je ukazala da se iz Prijedloga Zakona o odgoja i obrazovanja izostavi načelo promicanja odgojnih vrijednosti i vrednota temeljenih na pravu roditelja da samostalno odlučuju o odgoju djece, a radi ostvarivanja prava i najboljeg interesa djeteta, da se omogući svoj djeci pohađanje među predmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula koji doprinose ostvarenju najboljeg interesa i prava djeteta zajamčenih Konvencijom o pravima djeteta. To je recimo jedna od primjedbi gdje pravobraniteljica za djecu i Ured pravobraniteljice za djecu sigurno ne bi išao mimo interesa djeteta jer je on te skrbi između ostalog i o implementaciji Konvencije Vijeća Europe o pravima djece u svim našim dokumentima. Ali ne, Ministarstvo obrazovanja očito pod pritiskom ponovno nekih radikalnih skupina mora inzistirati na ovoj stavci, bez obzira na to što je Ustavom zajamčeno pravo roditelja na odgoj svoje djece, što nitko to pravo ne dovodi u pitanje, što nitko nema namjeru dovoditi to pravo u pitanje da roditelji i dalje odgajaju svoju djecu u svojim domovima onako kako to žele. Ali država je ta koja je obvezna i dužna u interesu djeteta preuzeti odgovornost za njihovo obrazovanje, za njihov zdrav, neometan razvoj za kreiranje jednog zdravog sustava vrijednosti i za pripremu djece za život, da sa svojim znanjima, vještinama, kompetencijama i sposobnošću, spremnošću i naučenošću da budu dobri ljudi, budu spremni radi i privređivati za sebe, sutra svoju obitelj i za društvo, ali s druge strane i biti sretni i zadovoljni ljudi. Jednako tako, pravobraniteljica se isto osvrnula i na prijedlog Obiteljskog zakona, Nacrta Obiteljskog zakona i upozorava na promjene koje su bile najavljene, sjećate se, to je jedan jedini zakon valjda u povijesti RH koji je stavljen na javno savjetovanje i povučen, čini mi se dva dana nakon što je osvanuo na službenim stranicama Ministarstva. Toliko skandalozan je bio. Pravobraniteljica upozorava, kad govorimo o Obiteljskom zakonu, kako ne postoji zadovoljavajuća razina zaštite djece kod konfliktnih razvoda, a Obiteljskim zakonom trenutno važećim, koji je sada na snazi je propisana obveza posebnoga skrbnika. I to se već nekoliko godina iz ureda pravobraniteljice apelira na Ministarstvo, da nađe mehanizme kojima će oživjeti ovu zakonsku odredbu. Ali ne, Ministarstvo se u onoj jednoj svojoj suludoj ideji od 2 dana koja je bila dostupna ta sramota hrvatskoj javnosti odlučilo upravo o ovom jako ozbiljnom i osjetljivom dijelu jer recimo, u 2017. godini velik broj prijava se odnosi upravo na nepostojanje ovog mehanizma skrbi, Ministarstvo se odlučilo da posebnog skrbnika trebaju recimo, trebaju plaćati na neki način roditelji, osiguravati roditelji, predlagati roditelji. Što bi to značilo? Bi li to značilo da djeca koja nemaju sredstava odnosno roditelji odnosno djeca koja žive, koja dolaze iz siromašnih obitelji koji su u lošoj financijskoj situaciji, u tom slučaju ne bi imali pravo konzumirati ovo jedno pravo. Ono što bi trebalo, zapravo je proširiti dostupnost i bolje kapacitiran centar za posebna skrbništva, a novim onim prijedlogom Obiteljskog zakona se zapravo išlo u suprotnom pravcu. Ne ekipirati državne institucije, ne osigurati besplatnu uslugu, preuzeti odgovornost za te konfliktne situacije da država uskoči tamo gdje treba, nego ne prebaciti tu odgovornost i financijsku i svaku drugu na leđa onih kojima je već ionako u životu pakao i gledaju u državu zapravo da im da spas da riješe neke svoje osobne životne probleme. Ali vjerujem da oko Obiteljskog zakona će se još puno koplja lomiti. Vjerujem da ćemo o obiteljskim zakonima, prijedlozima obiteljskih zakona i onoj zaštiti prava djece koju oni nude i trebaju jamčiti kao najosjetljivijoj, najranjivijoj skupini društva, o tome će još biti govora u ovim izvješćima pravobraniteljice. Neće ova Vlada odustati od potrebe donošenja novog Obiteljskog zakona iako brojna istraživanja, brojna ispitivanja, pa i neke europske reference govore u prilog tome da je RH ovim Obiteljskim zakonom koji je sada na snazi pokazala zrelost i da je on jako dobar u svojoj implementaciji. Pitanje je hoće li padati još neke glave zbog novog Obiteljskog zakon, zbog nekih drugih obiteljskih zakona. Ono što bih ja željela je iskreno da ovo ne budu posljednja dva izvješća koja će biti pisana iskreno, objektivno, bez cenzure i neovisno. Ured pravobranitelja mora i dužan je ukazivati na sve propuste kod zaštite prava djece, ukazivati i šamarati institucije, ubrzavati institucije da pospješe mehanizme za zaštitu tih istih prava i ono što želim ovoj novoj postavi u Uredu pravobraniteljice, iako je to teško zapravo u ovim okolnostima očekivati je da rade svoj posao neovisno i odgovorno bez obzira na to što se zakonodavac odnosno većina u ovom Hrvatskom saboru odlučila za to da ih stalno poziva ovdje, vuče za uši i poziva na raport ne samo jedno godišnje, nego kroz ove izmjene i dopune zakona kojim se smjenjivalo Ivanu Milas-Klarić tzv. lex Milas-Klarić, se išlo toliko daleko da nije dovoljno ni da može past glava pravobranitelja zbog neusvajanja izvješća u kome piše nešto što vladajuća većina ne odgovara, nego da se u svakom trenutku može od Ureda pravobraniteljice tražiti da dođe ovdje izvanredno i podnosi račune i objašnjava svoje poteze, prozivke, alarme Hrvatskom saboru. To vam može, ako ćemo sad stvari do apsurda, dovesti do toga da ona svaki tjedan ovdje nama podnosi račune i da ne može raditi zapravo svoj posao za koji je plaćena i ono što zapravo bi trebala raditi, a to je štiti prava djece, a ne ulagivati se vladajućoj većini da ne bi bila smijenjena ili da bi sutra bila reizabrana. Povjerenik za ljudska prava nas je isto prozvao za to. To je loš primjer urušavanja neovisnosti tzv. neovisnih institucija jer one nažalost, donošenjem novog Zakona više to nisu i ja se iskreno nadam da ćemo umjesto da se obračunavamo s nepoćudnima i sa sadržajem koji nam se ne sviđa početi raditi svoj posao i da će Ministarstva vrlo ozbiljno uzeti ove primjedbe pravobraniteljica i raditi intenzivno na tome da se dječja prava ne krše nego da se ona u RH unapređuju. Hvala i vama. Sada je na redu gospođa VEsna Pusić ispred Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospođo pravobraniteljice sa zamjenicom, gospođo državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle ova dva teksta koja su pred nama Izvješće za 2016. i 2017., mislim da bi se osvrt na njih mogao podijeliti u dvije temeljne kategorije. Prva je činjenica da je rad pravobraniteljice o kojem se podnosi izvješće za 2016., a de facto u velikom dijelu i za 2017. je ocijenjen toliko neprihvatljivim ili lošim od Vlade da je Vlada i parlamentarna većina su išli promijeniti zakon kako bi tu pravobraniteljicu mogli smijeniti. Drugi korpus tema o kojim se treba govoriti je sam sadržaj ovih izvješća, dakle kako se radilo, što se radilo, što je konstatirano i neobična činjenica da se u izvješću za 2017. uglavnom govori o tome da se nastavlja i sa dolaskom nove pravobraniteljice koja dolazi tijekom 2017. odnosno pod konac 2017., da se nastavlja raditi potpuno isto i da se nastavlja raditi po istoj metodologiji sa fokusom na iste probleme. Dakle promijenjen je zakon da bi se izbacila jedna pravobraniteljica van da bi onda posao se nastavio po svemu što možemo vidjeti iz ova dva izvješća raditi na isti način i s istom metodologijom. Smisao pravobranitelja bilo koje vrste, a naročito pravobranitelja za djecu je da bude neovisna odnosno neovisan jer ako o izvršnoj vlasti i arbitrarnim odlukama zadovoljstvo ili nezadovoljstvo bilo koje vrste jer po definiciji zadaća pravobraniteljice za djecu kao i pučke pravobraniteljice kao i svakog drugog pravobranitelja, ombudsmana zadaća je registrirati, govoriti o upozoravati na stvari koje ne funkcioniraju, koje funkcioniraju loše. I ako u tom kontekstu pravobraniteljica za djecu nema autonomiju i samostalnost onda je ne treba jer onda Vlada bolje zna i onda im ne treba nitko tko će upozoravati na probleme koji se javljaju na mjesta na kojima institucije ne funkcioniraju, na mjestima na kojima su napravljene greške, na situacije u kojima treba mijenjati ili institucije ili postupak ili pristup, dodat, oduzet, bilo što od toga kako bi se izbjegle loše strane rada institucija, kako bi se poboljšala zaštita djeca, kako bi se izbjegla eksploatacija i maltretiranje djece na različit način o čemu oba ova izvješća svjedoče. Dakle promjenom zakona, a to se dogodilo u ovom razdoblju o pravobranitelju i pravobraniteljici za djecu toj osobi su podrezana krila ili samostalnost pravobraniteljice za djecu je okljaštrena. I pitanje je sada dalje kako će ta institucija uopće funkcionirati? Ako u situaciji u kojoj Vlada nije zadovoljna sa izvješćem koji jedna po definiciji osoba čiji je opis radnog mjesta da bude kritična i da kritizira loše točke u funkcioniranju izvršne vlasti, može biti smijenjena kada god to Vlada odluči, dakle nema autonomni mandat po mogućnosti uvijek bolje koji se ne poklapa sa mandatom bilo koje Vlade onda ne vidim koja je stvarno funkcija pravobraniteljice za djecu, ako ne smije reći ništa što se Vladi ne sviđa jer će je hiti van. To se u ovom razdoblju dogodilo i to je od svega ovoga zapravo institucionalno gledano temeljno pitanje. Da li je time jedan institut zaštite djece koji smo u Hrvatskoj imali i o kojem uglavnom govore oba ova izvješća je de facto u stvarnom smislu dokinut zbog toga što je izgubio neovisnost?

Zašto bi se o tome na taj način govorilo da to upravo nije sporno pa se onda na ovaj način, da tako kažem, zaobilazni način u samom izvješću i spominje. Što se sadržaja jednog i drugog izvješća, tiče, dakle ono što je svakako dobro je naglasak na individualnim pravima djece, dobar je i projekt Stop tišini koja boli, dakle jedan uz veliku pomoć djece da tako kažem ili od same djece se ovdje kaže, ali ja bi rekla uz veliku pomoć djece, definirani način borbe protiv vršnjačkog nasilja i bullinga u školi i među djecom. Također je dobar jedan direktni, neposredni pristup naime posjete institucijama i udomiteljima koji brinu o djeci bez roditeljski skrbi, dakle direktna prisutnost pravobraniteljice u tim institucijama i izvještavanje iz tih institucija. Dobra je i međunarodna suradnja, spominje se u oba izvješća, vrlo intenzivna međunarodna suradnja i ja bi rekla, određene priznanje koje je pravobraniteljica za djecu dobila činjenicom da je upravo u Hrvatskoj državna konferencija o primjerice djeci čiji su roditelji u zatvoru, znači da se prepoznala osoba i rad pravobraniteljice ako se jedna međunarodna konferencija gdje pravobraniteljica sudjeluje i u mreži europskih pravobranitelja i pravobranitelja jugoistočne Europe, dakle prepoznaje se kroz to ja bi rekla i nekakva nastojanja Hrvatske upravo na ovoj temi. Ono što zaista moramo pogledat u oči u ovim izvještajima i izvan ovih izvještaja je širenje i nekažnjeno ili ja bi rekla do cinizma svedeno kažnjavanje seksualnih nasilnika nad djecom. Također slučaj različitih vrsta nasilja i prijetnji koje djece doživljaju u obrazovnim institucijama, mislim da je to vrlo važno spomenuti. Kolegica Jeckov je govorila nešto o tome kad se radi o djeci različite etničke pripadnosti, to je smrtonosno po mom mišljenju za društvo i mi u GLAS-u i HSU-u svakako smatramo da ako se tako djeca odgajaju od najmanjih nogu, mi kao društvo nemamo šanse postati pristojno društvo. Imamo i slučaj famoznog vjeroučitelja u školi Matija Gubec i imamo slučajeve pedofilije u različitim institucijama od kojih djeca očekuju pomoć, kojima se povjeravaju kao što su crkva, škola, familija, dakle to su teme o kojima pravobraniteljica za djecu naravno govori i u ovim izvještajima ali to su teme zbog kojih pravobraniteljica za djecu postoji. To su teme gdje smo mi zakazali i kao društvo i kao država. Institucionalno ne sprečavajući, ne pokrivajući, ne ako hoćete sankcionirajući, kažnjavajući, sramoteći ljude koji se isključujući iz komunikacije sa djecom i uopće iz jedne dostojanstvene egzistencije ljude koji se upuštaju u takvo ponašanje i takvu vrstu maltretiranja djece. Ne znam da li je to bio glavni razlog ali govori se i o tzv. zaštiti djece u pokretu odnosno djece migranata. To je tema koje se pravobraniteljica za djecu prihvatila. U ovom razdoblju kao jedan od najpoznatijih primjera stradala je afganistanska djevojčica koju je pregazio vlak nakon susreta sa graničnom policijom. Dakle imamo alarmna zvona na sve strane. Koja je reakcija? Mijenjaj zakon i bacaj van pravobraniteljicu koja je na to upozorila i o tome govorila. Kakav je položaj i zaštita djece migranata, djece tražitelja azila, djece azilanata? Izvješće Vijeća Europe od jučer ili prekjučer govori o zabrinjavajućem porastu ekstremističkih profašističkih ideologija i ponašanja kod djece u Hrvatskoj. Pogledajte si na internetu. To bi nas trebalo brinuti puno više nego Vijeće Europe ali brine i Vijeće Europe a nas bi apsolutno trebalo brinuti i trebalo biti jedna od tema o kojoj ćemo ovdje i šire razgovarati a svakako dati ovlasti i mogućnost pravobraniteljice za djecu ne samo da o tome govori da istražuje to i da daje preporuke, nego da se te preporuke i prihvaćaju kao što je npr. građansko obrazovanje u školama, pa možda i predškolski prilagođeno zato da bi izbjegli ovakvu tragičnu situaciju. U svakom slučaju klub GLAS-a i HSU-a smatra da je pravobraniteljica za djecu u 2016. i 2017. dobro radila. Da je trebala tako nastaviti, nadam se da će nova pravobraniteljica također tako nastaviti raditi bez obzira što joj nad glavom visi mač novog Zakona, a to je ako nešto previše bude kritična, Vlada će ju moći smijeniti. Ali bolje da čuva djecu i svoj dignitet nego svoju poziciju. Hvala vam lijepa. Sada je na redu gospođa Marija Puh ispred Kluba zastupnika HNS-a. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Poštovana pravobraniteljice sa suradnicom, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Eto, danas raspravljamo objedinjeno o izvješću pravobraniteljice za 2016. i 2017. godinu. Važno je istaknuti da je to sad čak zadnje već i 15. izvješće, odnosno 15 godina je od rada pravobranitelja za djecu u RH. Čitajući ova izvješća i gledajući ova izvješća, njih definitivno možemo shvatiti i ona nam mogu poslužiti kao jedan temelj za unapređenje položaja i prava djece u RH. Gledajući malo po izvješćima i iz samo statistiku, brojke oko prijava koje su upućene pravobraniteljici, vidimo zapravo da je i dalje najviše prijava po pitanju visoko konfliktnih razvoda odnosno prava na život uz roditelje i ostvarivanje roditeljske skrbi. Nažalost, djeca u ovako i onako teškom periodu života u kojem se nađu zbog razvoda svojih roditelja, iza toga su još izložena razno-raznim manipulacijama jednog i drugog roditelja, a na kraju krajeva i sami procesi razvoda braka traju poprilično dugo. Procesi su iscrpljujući i mislim da bi morali svi skupa apelirati na institucije i na sve one koji su uključeni u sam proces rastave braka, da se ti postupci što je više moguće skrate, da se što je više moguće vodi računa o djeci, da se djeci to na neki način ne bude toliko traumatično, a i samim time da u rad sa djecom na takvim slučajevima budu uključeni educirani stručnjaci koji će se moći dovoljno posvetiti svakom djetetu koje neće biti preopterećeni sa velikim brojem slučajeva. Drugi veliki problem koji muči našu djecu i koji možda bi čak ja istaknula kao jedan možda čak i najveći problem, a to je nejednaka mogućnost obrazovanja. Nažalost, naša prekrasna država je poprilično nejednako razvijena. Jedinice lokalne samouprave imaju velik doprinos na prava i na jednaku startnu poziciju djece, a one same imaju velike razlike između njihovih financijskih mogućnosti koje mogu pružiti djeci. U RH postoji ogromna razlika između urbanih i ruralnih krajeva i postoji ogromna razlika u sadržajima i brojnosti usluga za djecu koja su djeci stavljena na raspolaganje i ponuđena. Na kraju krajeva, nije samo velika razlika u samim mogućnostima koje pružaju jedinice lokalne samouprave nego je automatski i velika razlika u uslugama koje sam civilni sektor pruža u pojedinim selima, gradovima i općinama jer u mnogima zapravo niti taj civilni sektor i određene usluge ne postoje. Kao odličan primjer za ovo bih iskoristila jučerašnji dan obilježavanja, jučerašnje obilježavanje Međunarodnog dana obitelji na kojem je, između ostaloga predstavljen i rad Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. Gledajući i slušajući o uslugama koje taj Centar pruža, način na koji oni pomažu i djeci, a i samim roditeljima kako na području obrazovanja, tako i na području svih drugih aspekata života i svih drugih eventualnih problema sa kojima se susreću djeca u postupku svojeg odrastanja, a i samim time paralelno s njima i njihovi roditelji sa svim novim izazovima koji su pred njima. Nažalost, takav jedan dobar primjer nemaju mogućnost iskoristiti mnoga djeca i roditelji. Zapravo, kada gledamo većina djece i roditelja u RH nemaju pristup takvom sadržaju i takvim uslugama, a koje im zapravo u mnogome mogu olakšati i odrastanje i upoznavanje sa svim novim eventualnim izazovima i problemima koji se u tijeku odrastanja djece odgađaju. Definitivno, po meni je to nešto o čemu bi stvarno trebali detaljnije raspraviti i trebali bi iznaći neku mogućnost da jedinice lokalne samouprave budu izjednačene, da imaju veća sredstva kako bi mogli svu djecu staviti u jednaku startnu poziciju, a na kraju krajeva i kako bi zaustavili iseljavanje iz ruralnih sredina. Svi mi pričamo o iseljavanju iz RH, malo tko zapravo priča o samom iseljavanju unutar RH gdje se iz ruralnih sredina ljudi sele u određene urbane sredine u kojima imaju više mogućnosti, više prilika i možda bolje poslove i to je jedan, pa ja bih stvarno rekla da možda čak i veći problem od samog iseljavanja izvan RH jer moramo voditi brigu o tome da nam se ne dogodi da će nam se Hrvatska pretvoriti u ajmo reći, pustu zemlju koja će zapravo imati naseljena mjesta samo oko većih urbanih područja, a definitivno prilika za djecu i mogućnosti koje se pružaju djeci i sadržaji koji se pružaju i za ostvarivanje prava i za upoznavanje sa svojim pravima su nažalost u ruralnim područjima RH puno puno manji nego što su to u urbanim područjima kao što je Zagreb, Rijeka, Split i svi veći gradovi. Na trećem mjestu prijava koje pravobraniteljica dobiva i to iskreno malo sam bila začuđena što je to tek na trećem mjestu jer prema percepciji koja se stvara u javnosti i prema vijestima koje možemo svakodnevno gledati po meni se čini da je taj problem puno, puno veći, a to je nasilje, nasilje, tjelesno kažnjavanje i zanemarivanje. Ono što nam definitivno svima nama ne služi na čast, a to je sama percepcija mladih o nasilju i sam odnos mladih prema nasilju i čak bih rekla da je ta njihova percepcija ne da je poražavajuća, nego je katastrofalna. Svako malo smo svjedoci određenih organiziranih tučnjava i zlostavljanja pojedine djece i kada gledamo da se sve to još medijski prati, dijeli na društvenim mrežama kolke su to zapravo traume za djecu koja su zlostavljana. Preko 40% djece i mladih smatra da je nasilje opravdano. Zašto nam se to dešava? Zašto je tako velik broj djece koja smatra da je u redu da udare nekoga ili da netko udari njih i da se na taj način rješavaju problemi? Kada sam malo išla detaljnije proučavat same te prijave vezane uz nasilje nad djece, onda dobijemo još jedan više nego zabrinjavajući podatak, a to je da je od ukupno 90 prijava koje su stigle po pitanju nasilja u odgojno-obrazovnim institucijama čak 8 njih vezano uz slučajeve koji se dešavaju u dječjim vrtićima. Znači u dječjim vrtićima već počinje određena spirala nasilja, djeca su naučena na neki način rješavati svoje probleme sa nasiljem i o tome smo svi već govorili puno puta, o tome ćemo govoriti svi još puno puta, ali vjerujem da nije dovoljno i da se ta svijest da moramo samu praksu na neki način početi sa prevencijom, vidimo i sami već i u vrtićkoj dobi i osvrnuti se na to. Jer ako sada 40% djece smatra da je nasilje opravdano, ja se bojim što će biti tek kroz nekoliko godina. Kako je u porastu fizičko nasilje, tako je u porastu i samo nasilje vezano uz vrijeđanje, omalovažavanje, isključivanje iz društva, a nažalost sve to skupa u mnogome još dodatno pojačavaju nove tehnologije, nove tehnologije koje bi nam zapravo svima nama trebale koristiti, koje bi nam trebale biti na neki način alat, ali nažalost nove tehnologije u mnogome služe za vršnjačko nasilje i za zlostavljanje svojih prijatelja i poznanika. Na neki način kada malo gledate to nasilje koje se vrši putem mobitela, određenih grupa, društvenih mreža, zapravo ima puno gore posljedice od onih nekih klasičnih oblika nasilja koje su do sad bila učestalija, a to je prije kad su djeca došla doma iz škole, na neki način su ostavili nasilnika u školi, ostali su ti problemi u školi i znali su da su sad kod kuće, da su na neki način sigurni, da osoba koja ih zlostavlja nije blizu njih, a sa novim tehnologijama što se dešava. Znači djeca nose sa sobom sve poruke, svo vrijeđanje, svo izrugivanje i omalovažavanje, nose sa sobom u svojem džepu, unose to u svoje sobe i sa tim nažalost žive po cijele dane i svakodnevno, bez imalo odmora od nekog straha i lošeg osjećaja koje samo nasilje prouzročuje. Sad bih se malo osvrnula, ne toliko na ove podatke koje sam već dotakla, a to je mreža mladih savjetnika. Smatram da je mreža mladih savjetnika jedna odlična praksa koja postoji u sustavu pravobranitelja za djecu i mislim da ne bi bilo loše kada bi mogli razmisliti da jednu takvu praksu proširimo i na neke druge institucije, da djeca imaju pravo na neki način izraziti svoje mišljenje, sudjelovati u kreiranju mogućnosti za ostvarivanje svojih prava. Eto vidimo da je prošle godine izabrana već četvrta generacija mladih savjetnika i koliko sam vidjela bila je poprilična zainteresiranost u prijavama pa bi ja ovim putem željela i čestitati svim novim mladim savjetnicima, a i pravobraniteljici koja sve to uokružuje, drži na okupu i potiče njihov rad. Vidjeli smo da oni rade i istraživanja o temama koje smatraju da su bitne za njih i smatram da ta institucija ili ne znam kako da ih nazovemo, pomoć, je vrlo dobra i da ćemo u budućnosti mnogo toga dobroga moći čuti od mreže mladih savjetnika, a na kraju krajeva, kao šta sam i rekla, bilo bi dobro razmisliti da se takva jedna praksa proširi i na neke druge institucije. Imali smo prilike čuti od pravobraniteljice da je pojačala obilaske terena, odlaske u razno razne institucije i škole i to definitivno smatram pohvalnim jer kako možete najbolje vidjeti kako se nešto dešava i što eventualno nije u redu ako ne dođete, ako ne pogledate i ako zapravo ne čujete iz prve ruke što se dešava i kako se može pomoći i gdje se treba eventualno urgirati s njezine strane. Ono što smo imali čuti na odboru je da je svega 40% preporuka koje pravobraniteljica uputi prihvaćeno.

Na galeriji su studentice i studenti Veleučilišta Marka Marulića iz Knina, pozdravljamo ih svi pljeskom i hvala što ste s nama … [[Pljesak.]] Idemo dalje sa pojedinačnim rasprava, prva je gospođa Branka Juričev Martinčev, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana pravobraniteljice sa suradnicom, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Naime, danas smo svi složni da nasilja nad djecom imamo u svim segmentima društva i da je nužno mijenjati poglede i stavove svih nas, društva u cjelini kako bi djeci bilo bolje. Naravno pravobraniteljica je ta koja treba da djeluje i proaktivno, promičući i zagovarajući prava djece, treba dati preporuku za zaštitu djece, svih, neovisno o tome, da li su oni svrstani različito u različite kat ogrije, po vjerskoj, socijalnoj ili nekoj drugoj osnovi. Djeca trpe nasilje, čujemo svugdje na igralištima, pa čak i u odgojno obrazovnim ustanovama. Ono o čemu bi ja danas govorila, da djeca trpe nasilje u ovoj sabornici. Žalosno je ali da li razmišljamo o tome, kako se osjeća dijete onog kolege, koji ćemo nazvati lažljivcem, političkim manipulatorom, licemjernim, reći mu da je žao, da je neznalica. Možda ćemo reći da su to samo napadi političkih neistomišljenika, možda ćemo reći da je to sloboda govora. Često vidimo i čujemo, da nakon toga, kolega priđe pokraj kolegi i kaže, ma moramo sam onako, malo. Zar mu je bitnije, da dobije podršku ili pohvalu od nekog svog eventualnog glasača ili da zaboli djetetov kolege. Kažemo da treba biti dobra suradnja sa medijima, čak čujem da je ta suradnja dobra. Da li razmišljamo o tome, kako se osjeća dijete, onog dužnosnika, bilo da se radi o članu Vlade, zastupniku ili gradonačelniku, načelnik, županu, direktora nekog komunalca, kada se kaže, da je njemu mjesto u Remetincu, da je kupljen ili prodan, zato što je koalirao, sa nekom većom strankom, da je oprao milijune. Da li smo pomislili ikada, kako su se osjećala djeca bivšeg ministra Rončevića, kada je nakon 6 i pol godina punio naslovnice i na kraju pravomoćno oslobođen. 2016. i 2017. g. su bile godine, da se prisjetimo '16. vrijeme kada su bili parlamentarni izbori a 2017. kada smo imali lokalne izbore. Znamo da tada smo puni plakata, puni grafita. Na plakatima često osvane lopov, crtaju nam se brkovi, da ne kažem, šta se sve može nacrtati i muškim kolegama i ženama. Molim pravobraniteljicu, da dobro razmisli, na koji način, a evo, i tu apelira na sve nas zajedno, da razmislimo kako se osjeća jedan osnovnoškolac, kada ujutro prođe kraj plakata i vidi tako nešto na slici svog roditelja. Mislim da trebamo dobro razmisliti, kako zaštiti tu djecu, a nije da ih je tako mali broj. Svjedoci smo bili neodavno, da npr. profesor ili nastavnik u školi, kaže djetetu, djetetu, kojemu će za koji tjedan zaključiti ocjenu, da roditelj dobro razmisli kako će glasati kada je u pitanju ratifikacija Istanbulske konvencije. Kolegice i kolege, nažalost malo nas je, evo toliko koliko mi vodimo računa i brinemo i želimo progovoriti o pravima djece u Hrvatskoj, da svi zajedno dobro razmislimo i da se malo klonimo lažnim i neosnovanih optužnih, teških riječi, uvreda. Dužnostnici, kažu moraju izdržati neprimjerene kritike, uvrede i prijetnje, ali šta je sa tom našom djecom. Jel možemo na bilo koji način njih zaštiti od svega toga? Možda samo da zamislimo, iako smo roditelji i nema roditelja, koji sigurno nije takvu priču i doživio i čuo u svojoj kući, ali evo, samo na tren, da pomislimo kako bi nam bilo, da netko tako javno nešto izgovori protiv naših roditelja. Da li bi mi, bez obzira na svoje godine, mogli to tako nositi, bez boli bez traga?

Ne, ne, samo radi, inače, sve u redu, ali štiti žene i djecu Istanbulska konvencija, razlog više da bude ratificirana. Gospodin Mirando Mršić, nema ga, gubi pravo, gospođa Anka Mrak Taritaš.

Pred nama je izvješće o radu Pravobraniteljice za djecu za 2016. i 2017. Mi ne možemo raspravljati o tom izvješću, a da se ne dotaknemo malo što se u povijesti ne tako davno i desilo. Dakle, bila je pravobraniteljica za djecu, gospođa koja je jednostavno bila prisiljena, odnosno, radili smo izmjenu zakona jer ona po određenim kriterijima, vladajuće opcije nije mogla ostati i tu smo zapravo ponovno na temu djece odlučili raspravljati nešto što nismo trebali raspravljati. I tad se je u zakonu uvela odredba da ako izvješće pravobraniteljice ne prođe, da onda postaje obveza odnosno izglasava se nepovjerenje pravobraniteljici. Stoga postoji zaključak koji je bio na odboru da se ovo izvješće samo prima na znanje, mi jednostavno ne mislimo da je tako, izvješće koje je bilo o kojem drugom izvješću se treba glasati. Uloga pravobraniteljice za djecu je izuzetno važna, izuzetno je važna i njena neovisnost, izuzetno je važno da izvješća točno govore o stanju stvari koja je. Zašto? Samo zato da bi bili bolji, samo zato i kad pogledate malo ovu povijest izvješća, vi vidite određene napretke i to treba reći da napreci postoje, da svi se mi kad radimo jedan posao učimo, i na početku i na kraju postoje razlike. I zbog toga je važno ta nepristranost, ta nepristranost i da nije cijelo vrijeme nad glavom mač. Gle, ako se moje izvješće nekome dopadne onda ću imati problem, onda ću o tome problemu možda mi neće biti izglasano pa ću morati otići, pa ću ja punit stranice novina, pa će moja djeca na tragu ovoga što je uvažena prethodnica prije mene govorila, možda vidjeti. Dakle to jednostavno nije dobro, pravobranitelj mora biti neovisan, on mora u svom izvješću reći stvari koje se nekome ne sviđaju. Ali zašto? Samo zato što bi bili bolji.

Ne možemo govoriti i o ovom izvješću da se ne dotaknemo Istanbulske konvencije i svega onoga prijepora koji se razvija u društvima, jedna Istanbulska konvencija govori između ostalog o borbi protiv zlostavljanja žena i zlostavljanja u obitelji i zlostavljanja koje apsolutno smo na određeni način i imamo kroz ova izvješća vidimo što je, i zbog toga je izuzetno dobro da se o toj Istanbulskoj konvenciji, i bila rasprava i da rasvijetlimo što je. Ja se sjećam kada je bilo natječaj za pravobranitelje za djecu, bilo je 5 kandidata, svako kandidatu je bilo postavljeno pitanje stav o Istanbulskoj konvenciji. To znači da se baš i nisu dobro pripremili za taj posao i svi su onako vrlo odgovarali, ne bi se mi tu baš šteli previše miješati što zapravo dobro je reći stav, nikad se ne možete dopast svima. I zato je, evo koristim još jedanput priliku jer je tu pravobraniteljica za djecu, neće vam biti lako, ovaj posao je izuzetno zahtjevan, neće vam biti lako i u kontekstu jer imate zakon koji kaže ako vam izvješće nije prihvaćeno odnosno ako vam se ne izglasa, tada je vaš posao ugrožen, to nije dobro. Pravobranitelj mora biti određeni broj godina neovisan, neovisan o političkim strukturama koje se mijenjaju. Vi morate govoriti stanje kakvo je jer kad govorite o stanju kakvo je, samo to može biti poboljšica, samo u tom trenutku možete napraviti iskorak dalje, a mi bi svi koji radimo ovaj posao bez obzira da li ste u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti, trebali težiti tome da radimo iskorak, da budemo bolji, da svako izvješće pokazuje mali pomak i da govorite o problemima koji jesu. Problemi su tu, mi ih ne možemo sakriti pod tepih, kad sakrijete bilokoji problem pod tepih, naraste velika ona hrpa, popiknete se na nos i padnete. Treba otvoreno i javno govoriti o problemima. Jednako tako sigurna sam i to ste imali prilike vidjeti, postoji jedan zakon koji je već u samoj najavi izazvao veliku raspravu u javnosti, to je Obiteljski zakon. Obiteljski zakon koji je kad je bio donesen 2014., onda je Ustavni sud ga godinu dana otprilike, ja mislim da je kraj 2014., kraj 2015. bio obustavljen od primjene pa se tamo negdje ako se ne varam, 1. prosinac 2015. krenuo dalje primjenjivati, on se primjenjuje. Ja inače sam onog stanovišta, ja mislim da nema idealnog zakona. I svatko tko misli da je napisao nešto idealno i da je to nepromjenjivo, ima malo problem.

Ako ima previše izmjena i dopuna onda vidimo da struktura, da je onda tu nešto ali sve neke male izmjene i dopune su apsolutno dobrodošle. Tu se je otvorio i problem gdje nismo znali da je ministrica znala što je pustila ili nije znala ali to je priča za nekog drugog. Obiteljski zakon će zasigurno ponovno po nekakvim najavama koje očekujemo možda u drugoj polovici ove godine ići. Ta javna rasprava će ponovo biti apsolutno pod svjetlom javnosti jer svi smo osjetljivi na to. Ali i tu će biti izuzetno značajna vaša uloga. Bit će značajna vaša uloga da aktivno sudjelujete, da sve ono što vi vidite u praksi a sad već vidite, imate suradnike, što je problem, da se u taj Obiteljski zakon proba kroz zakonodavne okvire riješiti, i tu je vaša odgovornost i to je nešto što će vas ovaj ili neki drugi saziv Sabora zasigurno pitati kad će biti izvješće i raditi izvješće za 2016. kad vas nije bilo, i branite za 2017. kad ste bili samo djelomični i to je činjenica. Ali vaša odgovornost dalje će biti za taj zakon da sudjelujete, da probate da u tom zakonu bude sve ono što vi iz prakse vidite da je problem a što bi zakonom vama olakšao posao. Zakon daje okvire da neko može postupati, da mu je lakši posao, da da odgovor, a kad ti nešto radiš a gdje to piše da vi kažete, radim tu jer piše tu i tu će biti vaša odgovornost. I zato i kažem, netko će vas s pravom propitivati na sljedećem izvješću ako zaista tako bude sa Obiteljskim zakonom, a živimo u zemlji gdje predvidjeti nešto što će biti za tjedan dana, govorim u političkom smislu, je zaista na razini karata ili bacanje graha jer naravno ono što je vrijedilo prije tjedan dana, ne vrijedi danas, kao što imate prilike svi koji živimo u ovom političkom životu aktivno, znamo. Ja inače zaista mislim da ako je tako puno izmjena bolje je napraviti zbog lakšeg postupanja novi, ali dajte da se cijelo vrijeme ne odbacujemo i ono što je bilo dobro. U tom zakonu imaju i neke dobre stvari, imaju i neke prakse koje su pokazale da su dobre, nemojmo se olako toga odricati. I ja tu čitam vašu odgovornost. Dakle vaša odgovornost za izvješće 2016. je nikakva, za 2017. je u tom jednom zaista malom segmentu. Izvješće je realno napisano, govori o situacijama koje je ja sam sada i to sam govorila mislim da je bilo puno bolje da poziciju pravobranitelja ne vežemo uz činjenicu prihvaćanje ili ne prihvaćanje izvješća. I ja koristim svaku priliku, dakle ja sam bila u izvršnoj vlasti, bilo je izvješće pučke pravobraniteljice gdje resor na kojem sam ja bila na čelu nije bio ocijenjen na način na koji sam ja mislila da treba biti i bila sam strašno ljuta i na pučku pravobraniteljicu i tražila sam sastanak i sve. Nakon jednog razgovora s njom sam zapravo shvatila da svako od nas radi svoj posao. Ona je ocijenila na način na koji ona to vidi, a mi smo iz toga trebali izvuć pouku i biti u sljedećem izvješću bolji i to je smisao pravobranitelja i to je uloga i značaj i moramo u tom kontekstu gledati sve zajedno. Replika Miro Bulj. Hvala lijepo. Uvažena kolegice, dali ste primjedbe i treba ih uvažiti i volio bih da se pravobraniteljica očituje malo češće, ali činjenica je i postavlja se pitanje zašto Ured pravobraniteljice nije učestalije prisutan u javnom prostoru u kojem treba usmjeravati pažnju cjelokupne javnosti prema zaštiti interesa djeteta. Primjer, zašto se javno nije reagiralo ili očitovalo na kršenje prava djeteta kao što je bio slučaj u Splitu, svi ga se sjećamo, a taj je slučaj maloga Cesara, pri pokušaju sudske odluke ovrhe djeteta gdje smo imali događanje naroda, a ne pravnu državu. Godinama je to dijete pod pritiskom, narod se mora pobuniti, a Ured pravobraniteljice cijelo vrijeme šuti. Sada zamislite kako je tome djetetu, a imamo institut ovrhe nad djetetom. Zaista imali smo prilike i medijski ako se ne varam, to je bilo prošlo ljeto, gdje su svi mediji govorili o svemu tome i ja se mogu s vama složiti i obveza i ureda pravobraniteljice zaista je da bude na terenu i da sudjeluje i da vidi šta se dešava jer taj komoditet iz ureda vam sve malo drugačije izgleda nego kada stvarno odete na tren i vidite stvari kako jesu. I jednako tako mislim da je neusporedivo bolje da se i u slučajevima bez obzira ured uvijek očituje da kaže svoj stav nego da šuti. Kada šutite onda uvijek imate osjeća da neko ili nešto skriva ili nema što reći.

Poštovani dopredsjedniče SAbora, poštovana pravobraniteljice. Vi ste de facto dali izvješće ne za vaš rad jer vi ste tu tek mjesec dana bili u 2017. godini mjesec i nešto nego ste dali izvješće za rad vaše prethodnice Milas Klarić koja je za tih koliko 23 mjeseca njezinog rada. A kao što znate njezino prethodno izvješće ovaj Dom, ovaj Sabor nije prihvatio.

I volio bi da ste vi napravili jednu jasnu distinkciju između toga i da ste se malo ogradili od njezinog rada jer upravo ovaj Dom ovdje, ovi ljudi nisu prihvatili njezino izvješće i to je jako, jako bitno.

A kada govorimo o uvaženoj Milas Klarić evo tu smo čuli i gospođu Pusić i gospođu Mrak koji su iznimno žalosni što ona više nije pravobraniteljica za djecu i zaboravili su da pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici ne smiju pripadati niti jednoj političkoj stranci, niti smiju sudjelovati u političkim aktivnostima. A upravo to je vaša prethodnica radila. Ona je onako fino bila jedna desna ruka SDP-u odnosno cijelu onu politiku SDP-a ona je itekako podržavala i nije bila objektivna u svom radu što je pokazala jako, jako mnogo puta i to je ono bitno, to je ono ključno što svi morate znati. Nije ona smijenjena zbog toga što se bavila svojim poslom nego upravo zbog toga što se bavila politikom na jedan način, a to nije smjela raditi. Čuo sam kolegicu Mrak kako govori o Istanbulskoj konvenciji, slažem se s njom zapravo donekle, stvarno ja sam bio taj koji sam vam postavljao pitanje o Istanbulskoj konvenciji, većina vas nije imala stav o tome o jednom ključnom dokumentu i žao mi je što nije, ali od vas mi je bilo drago čuti da ste ipak za razliku od svih ostalih kandidata na pitanje rodne ideologije bili eksplicitni i rekli ste ovim riječima, ima to u fonogramu, ja nisam za to, jasno. I to je bio razlog zašto sam vam ja dao povjerenje, onaj ključni trenutak kad sam se odlučio za vas kad ste rekli onako iskreno, ja nisam za to. Međutim, ovdje moram ipak napomenuti da ste vi u ovih proteklih nekoliko mjeseci imali jednu priliku u kojoj ste po meni pogriješili, možda je to jedna početnička greška, ja vjerujem da jeste, a to je ona reakcija povodom onog dječjeg karnevala u Kaštelima. Jedna mala sitnica, ali smatram da vaša izjava povodom tog događaja da nije bila po meni na mjestu, smatram da se radi o karnevalu. Karneval je svaki protiv sistema, kritiziraju se razne osobe, kao krnji se spaljuju političari, poznate osobe, pa zašto ne bi i prikaz jedne slikovnice koja nekima ili mnogima u ovoj državi ne odgovora. Tako da ste morali imati to na umu, da je to karneval, da je to jedna svetkovina, jedna zabava jer i kolege Pernara su zapalili u jednom karnevalu pa ga nitko nije branio. Ali ja mislim da je trebalo možda braniti prije njega npr., iako ne mislim da je trebalo i njega, bilo koga od nas koji smo javne osobe, zapravo to se može desiti. Nadalje, kolegica Pusić je govorila opet o fašizmu među mladima. Ja nisam čuo kod vas kad ste govorili da se to događa, pa čisto možda i komentar u završnoj riječi na njezinu konstataciju o značajnom porastu fašizma i ne znam, neprihvatljivog oblika ponašanja među mladima, ja smatram da je to jedna notorna laž tako da to komentirate. Zaključiti ću. Izvješće koje ste dali de facto nije vaše izvješće odnosno vi ste govorili o izvješću vaše prethodnice za koju je ovaj dom rekao da nije dobro radila svoj posao i smatram da se kao nova pravobraniteljica radi digniteta ovog doma morate ograditi od onoga što je vaša prethodnica radila.

Gospodin Zekanović, što se Rijeke tiče, tamo se odigrava karneval gdje se spale lutke. To nije inkvizicija gdje se spale ljudi, to je karneval, to je šala. Uvaženi potpredsjedniče, upravo sam to Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena pravobraniteljice za djecu sa suradnicom, uvažena državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolegi nastojati ću u kratkoj raspravi reći nekoliko stvari za koje smatram da su bitne da se naglase prilikom ove rasprave. Inače, što se tiče samog izvješća, ja bih ipak htio naglasiti da je ovo izvješće vaše pravobraniteljice, neovisno o tome što je prije listopada bila druga pravobraniteljica, ovo je vaše izvješće, ovo je izvješće pravobranitelja i tako ga treba promatrati jer mi ne smijemo institucije gledati na temelju ili prekidati njihov rad pa ih gledati ... [[Govornik se ne razumije.]] na temelju toga tko ih u određenom trenutku vodi jer u danom trenutku, kao što vas biraju u Hrvatskom saboru tako će vas možda netko sutra razriješiti, ali mislim da ono što je cilj pravobranitelja i što je zakonski definirano, vi trebate ispunjavati i tu imate punu podršku i nadam se da ćete u tome uspjeti, a posla ima puno. Pokušat ću reći u jednom aspektu koji ja vidim da je iznimno bitan. Naime, sve ono što se odražava u svijetu mladih ljudi, u svijetu naše djece je posljedica onoga što se odražava u svijetu odraslih. Djeca su isključive žrtve odnosa koji se događaju ili koji za posljedicu imaju neriješene odnose među odraslima ili dovoljno nedefinirane institucije koje bi trebale skrbiti o pravima djece, o njihovom zaštiti i u tom smislu sam i u replici rekao i to sugeriram da stvarno se izdvoji, da se točno vidi koji je to dječji proračun i s koliko novca se raspolaže jer bez novca nećemo puno učiniti. Zašto je to važno? Ja se s vama slažem, mislim da ste to u uvodu rekli, a i piše u izvješću. Stručnost je nešto što ne smijemo zanemarivati, stručnost je jako bitna. Ako govorimo o stručnosti evo, uzmimo centar za socijalnu skrb. Naši centri za socijalnu skrb rade svoj posao, međutim imaju li oni dovoljno kapaciteta, imaju li dovoljno stručnih ljudi da taj posao odrade kao treba? Ovdje se spominjao školski sustav. Učitelje koji često puta nisu dovoljno kompetentni da bi se suočili sa problemima s kojima svakodnevno se nalazimo. U mnogim školama, pazite nemaju sve škole jednake standarde. Iako postoje pedagoški standardi koje smo još davno usvajali jer doneseni su pravilnici ili zakoni, mi još uvijek te standarde nemamo. Pojedine škole nemaju stručne suradnike koji su potrebni, pa tako škole nemaju psihologe, pedagoge, defektologe, sve ono što im je potrebno, logopede, da bi se mogli suočiti sa specifičnim zahtjevima i problemima s kojima su djeca svakodnevno suočena. Ja se s vama slažem da treba uvesti veću kontrolu prema učiteljima, međutim s druge strane, tim ljudima treba pomoći. Ne treba ići samo na sankcije, treba im pomoći. Ne znam jel znate podatak da u mnogim školama, učitelj ako želi otići na stručno usavršavanje ne može za to dobiti novac jer nema jednostavno novca. Mi kao društvo imamo konstantan problem da nam u bitnim stvarima nedostaje novca. I to se onda reflektira kasnije na stručnost tih učitelja pa i onda i na probleme vezane sa djecom. I ne smijemo zaboraviti upravo vi kao pravobraniteljica primate pritužbe i od roditelja, ali moramo shvatiti da i roditelji nisu uvijek u pravu, da je njihova razina znanja, kompetencija nije dovoljna da bi oni mogli prosuđivati, a naravno da su kod svog djeteta subjektivni da bi na pravi način mogli to prosuđivati. Dakle, što se tiče učitelja u školama, treba im pomoći i profesora da bolje donose odluke. I ono što bih sad posebno htio naglasiti, a to mi se čini u izvješću nekako, ali imajući u vidu da to nije do kraja vaš posao, ali možete tu puno pomoći. Govorim o predškolskom odgoju. Jako je teško izaći iz siromaštva. Mi dana u RH imamo županije koje su prema prosjecima u RH na začelju, znači vrlo niska razina prihoda, imaju ogromne probleme, na kraju sad sve manje i djece zbog ovih negativnih demografskih kretanja i te županije su siromašne. Pa tako na području moje županije, mislim da ima 13, u Virovitičko-podravskoj županiji, mislim da ima 13 vrtića, sad nemojte me hvatati za riječ, stručnjaci koji su, o tome čitamo godinama, upozoravaju da je to rano obrazovanje djece od tamo 6 mjeseca do 6 godine, iznimno bitno jer ako inteligenciju i općenito kognitivne vještine promatramo ne samo sa biološkog stajališta nego sa sociološkog stajališta, sa stajališta razvijanja tih sposobnosti kroz taj rani predškolski odgoj, onda je to iznimno bitno. I tu bi trebalo više poraditi. Jedinice lokalne samouprave uz one objektivne okolnosti da nemaju dovoljno novca, često imaju nekakve nerazumne, neobjektivne okolnosti pa tako ne žele sufinancirati dječji vrtić ako je on na području druge, zapravo roditeljima dječjeg vrtića, ako je na području jedinice lokalne samouprave što je potpuno besmisleno sa stajališta prava djeteta. I mislim da se na razini predškolskog odgoja može učiniti puno više, naravno ovaj obvezan program koji je uveden od 1. listopada 2014. godine, ova jedna godina u godini koja prethodni školi obaveznog programa, nije dovoljna. Pokazuju rezultati istraživanja koja se vrše da djeca koja su u vrtićima u pravilu postižu bolje rezultate u školi. I zbog tog u taj sustav bi trebalo ulagati više, on u ovom trenutku nije obavezan ali bi se moglo ulagati više i mislim da vi kao pravobraniteljica možete na tom području dosta sugestija dati.

Svi znamo da su djeca najranjiviji dio društva, i svaki zločin protiv djeteta je neoprostiv, a šta s jednom određenom skupinom ovdje ako se vi toliko brinete o djeci i vidimo djeca prosjače, imate dogovorene brakove, jel' to možda pedofilija u pitanju? 12 godina određene skupine, da. Šta je sa integracijom u hrvatsko društvo? O kome to govori i tko štiti njihova prava? Gledam tamo mladi klinac svira harmoniku, pada hladna kiša, hoće ući unutra, ovaj mu prijeti iznutra, to je isto kao makro samo se djeca upotrebljavaju. Kakvi su vaši podaci o pedofiliji, po skupinama, klubovima, drugim vjerskim zajednicama osim Katoličke crkve, šta radite po tom pitanju, kakva je statistika? Evo pitam se to. Oprostite, vrijeme. Gospodin Žagar, izvolite. Samo sam se javio za odgovor da vas obavijestim da će biti uskoro tematska sjednica i to pozdravljam Odbora za obitelj, mlade i sport na kojoj će se upravo o ovom problemu koji je iznimno veliki problem, to je problem pedofilije, razgovarati, na tu će sjednicu biti pozvani svi oni relevantni koji mogu o tome nešto reći. Evo pozivam vas i ja osobno, da dođete na tu sjednicu, ja sam član odbora, da dođete na tu sjednicu pa da o tim temama porazgovaramo. Poštovani kolega, rekli ste u jednom trenutku o pravima djece i imao sam osjećaj da nekako ste tu zanemarili i pravo roditelja. Ja bi ipak kroz ovu repliku naglasio. Roditelji su oni koji primarno odgajaju svoju djecu i to pravo nitko ne može osporiti. Naravno sve ovo ostalo nije sporno. Imao sam osjećaj da ste nekako htjeli prebaciti više odgovornosti na institucije a to se ne smije desiti odnosno i pravobraniteljica mora i kroz zakone na kojima će raditi, imati na umu da su roditelji ti koji primarno odgajaju svoju djecu i da im to pravo nitko ne može osporiti. Ali što se tiče prva djece tu smo suglasni ali nemojmo zaboraviti i na prav roditelja u ovom kontekstu. Uvaženi kolega Zekanović, žao mi je ako ste me krivo shvatili, ja kao roditelj stvarno isto tako razmišljam dalje prste od moje obitelji, svaki roditelj tako razmišlja. Međutim postoje znanja, kompetencije koje ja nemam, nemam ih dovoljno da bih se suočio. Pa evo budući sam radio u školi kao razrednik, puno puta su dolazili roditelji i rekli su a to su bil djeca tinejdžeri, rekli su ja ne znam šta da radim, jednostavno ne znam, kao roditelj mi je to rekao, pa onda sam se ja zapitao kao učitelj što zapravo treba napraviti. U tom smislu kažem da trebaju institucije više raditi, pomoći roditeljima, na kraju krajeva i cijelom društvo jer ta djeca danas, ona će sutra biti stupovi ovog društva kako god mi to gledali. Sada je na redu gospodin Marko Vučetić, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ovo izvješće koje mi danas raspravljamo zasigurno je najvažnija, najbitnija točka dnevnog reda, ne postoji bitnije, ne postoji značajnije točke o kojom mi možemo raspravljati jer sve druge su duboko politizirane. Sve ostale točke su mogućnost da putem njih mi napravimo jedan put i otvorimo prolaz u mogućnost našeg političkog opstanka ili da napravimo reviziju onoga što smo do sad činili. Ovo izvješće je izvješće koje ja nazivam izvješćem iščezle realnosti ili iščezle stvarnosti jer ono sadrži sve one podatke koji se tiču povrede prava djece. Povrede prava djece može vršiti samo ono biće koje ne shvaća da je dijete nešto najvrijednije što postoji u ljudskom svijetu. Zbog čega? Zbog toga što smo svi mi zaustavljeni u razvoju i svi mi idemo prema svom kraju a pred djecom je i razvoj i budućnost. Mi svi smo donekle i bića prošlosti a samo su djeca bića budućnosti. Njima pripada nešto, ne pripada im ono što se u ovom izvješću nalazi, a to je diskriminacija od uzimanja prava, od prava u obitelji. U ovim dosadašnjim raspravama, sada ću se osvrnuti na ovu jednu apsolutizaciju roditeljske skrbi i roditeljska prava nad pravima djecom. To je nedopustivo. Roditelji samim time, što su roditelji, ne nalaze se u privilegiranom položaju, da su njima djeca izručena i da im djeca pripadaju kao apsolutno svojina. Ne, djeca pripadaju ljudskom svijetu i pripadaju sebi samima i po tome pripadaju i roditeljima. Ova izvješća i sažeti ovih izvješća, stoga, nisu molitveni zapis pravobraniteljstvu, da prigne koljena pred svemoću roditeljstva i nedodirljivosti roditeljstva, nego da propisuje i unutar obitelji i unutar roditeljskih odnosa, je li došlo do povrede prava djece, a vidjeli smo iz ovog izvješća, da su roditelji u visoko kompletnim situacijama, da prestaju biti roditelji i da postaju vojskovođe koju djecu koriste, isključivo kao vojnike da bi ostvarili svoje ciljeve, na bojištu koje nije prikladno djetetu i na bojištu koje nije prikladno ovom svijetu u kojem bi mi trebali i htjeli živjeti. Budući su već svi nabrojili koje su povrede prava djeca u ove dvije godine, gotovo, nepromijenjene, da ih ne nabrajamo, oda i nema nekih velikih razlika, čak i u broju tih povreda, očito je da moramo razvijati drugačije strategije i da moramo se naučiti sukobljavati sa ovom zakonitošću iz čeznerealnosti i da ovo izvješće trebamo promatrati kao atlas anatomije javnih politika i atlas anatomije perfirnih odnosa svih onih koji u djecu vide instrument ili u djeci vide cilj, kojim će oni ostvariti nešto što će njima omogućiti da opstanu ili u svom sadizmu ili u svojim nekim drugačijim, za čovjeka, nedoraslim aktivnostima, u koje ubrajam i aktivnosti nastavnika, koji nije u stanju zaštiti dijete. Ubrajam i aktivnosti roditelja koji se igra … [[Govornik se ne razumije.]] liječništva i onda dječici propisuje da se ne treba cijepiti. Uključujem i religijske zajednice koje smatraju da je dijete objekt posredovanja fanatizma. Zdrava religijska zajednica, će se skrbiti o duhovnom zdravlju djeteta zdravo društvo će skrbiti o tome, da ne raspravljamo o pravobraniteljici, nego da raspravljamo o ovome o čemu se sastoji ovo izvješće a to je o djeci kojima su usrećena neka prava. Mi se susrećemo sa diskriminacijom, pripadnika djece romske nacionalne manjine ili pripadnika svih ostalih manjina jer im uskraćujemo neka prava. Mi se susrećemo s podacima da nemamo dovoljno mjesta u institucijama za djecu do 3 g. života. Susrećemo se da nemamo dovoljno udomiteljskih obitelji, mjesta u udomiteljskim bojiteljima za djecu. Mi se susrećemo sa živom i usobljenom tugom ovih izvješća i zbog toga pozivam da ne politiziramo ovaj predmet danas i predmet ovog izvješća, nego da shvatimo da su politike alat putem kojeg mi možemo promijeniti ovu stvarnost i ukoliko želimo razvijati nekakvo domoljublje, pozvao bi sve zastupnike, da odustanu od domoljublja koje će biti usmjereno prema obrani granica, prepričavanju krvavih tragova, ratova i življenja u prošlosti. I da shvatimo, da je naš pravi, istinski, domoljubni čin, da u djeci vidimo objekt, predmet i svrhu, smisao, cilj, onog što bi trebao biti domoljubni čin. Da se naučimo prema djeci odnositi kao prema onome najvrjednijem što postoji u nekom dijelu svijeta i u nekom dijelu koji se naziva restrukturiranje kao nacionalna država. Pozivam stoga, da u sljedećem izvješću i svim sljedećim budućim izvješćima, da im tim izvješćima pristupimo i sa razine ove redefiniranje domoljubnosti. Da u djeci, vidimo, ono što vrijedi, kolektivno ljubiti i da tu kolektivnu ljubav izražavamo na način, zaštite dječjeg svijeta i poštivanje dječjih prava, jer ćemo jedino tada živjeti u svijetu poštovanja ljudskih prava i u svijetu odsustva ovih nadmetanja koje kad kome dao negativno izvješće i jel bilo presudno, hoće li nekto biti za Istanbulsku, ratifikaciju Istanbulske konvencije ili ne.

Nedostatak predsjedavanja, da vam ne mogu dati za pravo, to je moj nedostatak, ali imati ćemo i drugih mišljenja sada, jer imate dosta replika. Prva je gospođa Marija Alfirev. Poštovani potpredsjedniče, kolega Vučetić, ovdje ste dosta apostrofirali i ulogu roditelja u odgoju djece, a ja bih vam skrenula jednu pozornost na jednu činjenicu, da pogotovo nakon ovog izvješća Vijeća Europe, da u Hrvatskoj, jako izraženo, pogotovo u prošloj godini, govor mržnje. Pa ja vas, evo pitam, a i sve nas, što je sa zaštitom djece od govora mržnje, od tih radnih činjenja? Tko je taj dužan, tko treba učiniti, zašto nije učinjeno? I zapravo koja je uloga onih odnosno, odgovornost, onih koji upotrebljavaju, koji se koriste govorom mržnje i time zaista utječu i na razvoj djece i onih koji ništa ne čine po tom pitanju ili čine vrlo vrlo malo i nedovoljno u smjeru jasne osude i drugih mehanizama kada je govor mržnje u pitanju. Drago mi je što smo se dotakli ove razine naše zajedničke ili komunikacijske i socijalne dimenzije ljudskog bića, a to je čovjek je biće zajednice isključivo po tome što je u stanju sebe izreći, što je u stanju komunicirati, što je u stanju koristit govor. Govoru nipošto ne pripada mržnja. Istina je, i to je opet jedna od onih tužnih istina našeg svijeta u kojem sada živimo i našeg vremena u kojem vremenujemo svu egzistenciju, a to je da je jezik doživio mnoga svoja urušavanja i to obiteljski jezik kad roditelji djecu poučavaju mržnji, a ne mogućnosti da se susretnu s drugačijim realitetom i drugačiji vrijednim bićima. Ako imate u obiteljskim zajednicama jedan takav govor mržnje, a nesumnjivo ga imamo, onda je jasno da ćemo ga imati u svim drugim institucijama i u svim drugim oblicima naše zajedničke svijesti. Poštovani gospodine, ja sam slušao vas, ko da idete na predsjedniče izbore, sve to super zvuči, ali evo. Uvijek ta mantra brinut o budućnosti, ne prošlosti. O čemu govorite? Napravite analizu zašto je i tko je govorio da je obitelj neprirodna zajednica, od kud to proizlazi? Tko potiče to non stop? Imate udruge, npr. udruge, civilne udruge, gdje su prvi učitelji moraju bit roditelji, tamo se stvara i formira karakter jednoga čovjeka, naravno. Ako se to ne radi onda zakon zastupa na snagu, to znači netko zlostavlja dijete, oduzmu dijete. Tko treba kažnjavat? Treba roditelja kažnjavat. Ovo što smo čuli danas, kakav govor mržnje? Je govor mržnje ovak, protiv koga je uperen?

Prvi je govor povijesti i drugi je govor budućnosti. I jedan i drugi govor se odigrava u ljudskom sada, u državnom sada i u političkom sada. Mi imamo pravo i imamo mogućnost govoriti o prošlosti, ali nemamo mogućnost da budemo gospodari te prošlosti. Ono što čovjeku pripada je budućnost i mi se nalazimo u tijelu koje promišlja budućnost, a ne koji otvara rasprave iz prošlosti. Istina je to što ste rekli da nitko ne može zamijenit roditelje, ali roditelji su oni koji skrbe o istini djeteta, a ne oni koji poučavaju djecu kako postati njihove replike. Ja kao roditelj vam moram reći da se iznimno trudim da djeca moja se suoče i sa mnogim drugim istinama koje nisu moje istine jer jedino tako će biti u stanju se susresti sa sobom i svojim vlastitim subjektivitetom. Uvaženi kolega Vučetić. Evo ponukali ste me u vašoj raspravi da citiram jednoga pjesnika koji kaže sljedeće: vaša djeca nisu vaša djeca, možete im dati svoju ljubav, ali ne i svoje misli jer ona imaju vlastite misli, možete okučiti njihova tijela, ali ne njihove duše, jer njihove duši borave u kući od sutra koju vi ne možete posjetiti, čak ni u svojim snovima. Možete se upinjati da budete kao oni, ali ne tražite od njih da budu poput vas. Upravo veliki dio sad već ljudi koji su bili djeca, veliki dio njihove nesreće, nesretnih života leži u tome da su roditelji htjeli svoje ambicije, liječenje svojih frustracija ili htjeli su da njihova djeca postanu ono što oni nisu mogli biti i upravo su doveli do toga da su ta djeca bila cijeli život nesretna, birajući bilo njihovo zanimanje, bilo njihov put, a roditelji, to moramo zaključiti, nemaju uvijek kompetencije, nemaju uvijek znanja koja su potrebna da bi svom djetetu pružili najbolje i zbog toga su bitni stručnjaci. Nemojte dobacivat molim vas. Odgovor gospodin Vučetić. Zahvaljujem. Istina je da ovaj odnos između roditelja i djece možemo promatrati na nekoliko razina. Vremenski i logički roditelji su prije djece, ali ukoliko mi stvari promatramo na jedan drugačiji način, onda istina je da roditelji rađaju djecu. Ali je činjenica još, istinitija činjenica je da djeca rađaju svoje roditelje. I ukoliko to shvatimo da je to odnos gotovo istih, ne odnos nadređenih, nego se radi o činu u kojem su roditelji rodili djecu i u činu u kojem su djeca rodili roditeljstvo i svojim roditeljima. Mi bi trebali isto stvari i promatrati evolucijski da ne bi smjeli u svojim obiteljima dopustiti da nam sljedeća generacija bude na našoj razini. Sljedeća generacija ljudskosti mora biti savršenija od nas i zbog toga ne smijemo vršit teror nad djecom.

Kolega Vučetiću, dosta ste govorili o pravima djece. Naravno da sva djeca trebala bi imati ista, ali i slična prava. Svako dijete ima pravo imati dom, imati pravo na jelo, pravo na školu, pravo na stanovanje, svoj djeci trebamo mi, mi smo vertikala društva, pokušati pomoći da sve to imaju. Naravno, spomenuli ste Rome, pa znamo sami da oni to sve baš i nemaju. I moramo se potruditi mi odavde, iz ovoga Sabora, mi ovdje prenijeti toj djeci da budu alat kao što ste spomenuli, ne mržnje, već alat dobrote gdje mi moramo o njima razmišljati, o njihovom standardu, o njihovom statusu, bez obzira koje nacije i koje vjeroispovijesti bili.

Zahvaljujem. Poštovani kolega. Izrekli ste nekoliko istina, ja ću se samo zadržati na dvije. Prvo je kad govorite da smo mi ovdje zaduženi promišljati politike koje će pomagati pripadnicima nacionalnih manjina, onda imajmo na umu da se mi upravo suočavamo s referendumom koji zastupnicima nacionalnih manjina žele oduzeti njihova prava. Nedopustivo je da itko pomisli 2018. godine da je moguće da u istom prostoru postoje ljudi koji imaju različita prava. To je po definiciji diskriminacija. Drugi oblik diskriminacije koja opet proizlazi iz naše političke svijesti, a gotovo nitko to danas nije spomenuo je to da mi kršimo i dječja prava u predizbornim kampanjama. Na lokalnim, pogotovo na lokalnim izborima dolazi do masovnog kršenja dječjih prava i o tome trebamo progovoriti, a za ta prava smo mi kao političari odgovorni. Poštovani potpredsjedniče. Kolega uvaženi, poštovani. Ne mogu a da se ne osvrnem na vaše izlaganje koje spominje domoljublje koje bi trebalo ukloniti. Sjećanje na domoljublje me potiče na to da vam kažem da naša prisutnost ovdje je rezultat nečijega domoljublja koje bi mnogi, a i uklanjaju ga iz kurikuluma, a i iz javnoga prostora i nameću nešto novo. Kolektivno sjećanje isto tako nas potiče da se sjećamo domoljublja iz Domovinskog rata, a isto tako čuli smo puno puta u ovoj sabornici neka nova sjećanja, nova opredjeljenja, novu fašizaciju, vraćanje u prošlost bez vaše velike ideje u savršenoj budućnosti koja je utopija, a ja ću vam pročitati kako se neki vraćaju u prošlost.

Žao mi je. Poštovani kolega Culej, biti ću sad u potpunosti jasan. Nisam negirao vrijednost Domovinskog rata, u nekoliko puta sam čak istaknuo da netko tko ne priznaje utemeljujući čin hrvatske državnosti, a to je Domovinski rat, da je samim time i negirao mogućnost da bude građanin ove zemlje. I nadam se da se s tim slažemo, da se svi slažemo. Onaj tko negira vrijednost Domovinskog rata i utemeljujući čin Domovinskog rata kao čin utemeljenja hrvatske države, hrvatske državnosti je samim time se izvlastio iz mogućnosti da bude građanin RH, ali slažemo da iz tog utemeljujućeg čina mora proizaći lanac svih ostalih domoljubnih čina.

Idemo dalje sa pojedinačnim rasprava. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo pravobraniteljice sa suradnicama, ja ću se osvrnuti u svojoj kratkoj raspravi na nešto što smatram doista velikim problem kojem posvećujemo nedovoljno pozornosti, a to je spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece. Broj onih koji se vama obraćaju naravno da nije realan. On je u disproporciji sa onim što stvarno postoji. U disproporciji je sa stvarnim brojem djece koja dožive neki oblik spolnog zlostavljanja i iskorištavanja. Državne institucije, uključujući i nas, rekla bi guraju ovaj problem pod tepih već dugi niz godina. Dugo sam ovdje, ovo mi je treći mandat i iz godine u godinu raspravljamo o izvješćima i kažemo da, to je problem, je, a imamo zakone, a loši su, al bit će bolje, a riješit ćemo, a ništa ne rješavamo. Dakle, stalno smo, tapkamo na mjestu i problem se ne rješava.

Znači, 93% osuđenih, ali znate koliko njih sa uvjetnim osudama? 85% sa uvjetnim osudama i mi kažemo da imamo zakon. Pa kakve zakone mi to imamo? I ne samo to. U radu sudova ostalo je 2173 optuženih počinitelja ovih kaznenih djela u kojima nije donesena presuda. Pa ovdje se direktno krši čl. 4. Zakona o sudovima za mladež koji govore o hitnosti postupka, pa se čudimo. Ma ne, nemojmo se čuditi, nemojmo se čuditi prije bi trebalo ponovno i opet i opet ponavljati kako je zapravo stanje stvari, a to je da RH nema izgrađen jedan kvalitetan i cjeloviti sustav, efikasan sustav zaštite djece. Prvo, sustav potpore djeteta žrtve nije dobar. Mi nemamo sustav koji omogućava da dijete brzo izađe iz traume. Drugo, nemamo centre za forenzičko ispitivanje djece žrtava u svakom središtu županije ili barem u regionalnim centrima. Mi nemamo efikasan nadzor, efikasan sustav nadzora pedofila po izdržanoj kazni. Mi nemamo sustavno organiziranu prevenciju koja je dostupna svoj djeci. Mi imamo pravosudni sustav takav kakav imamo uz neke sitne pomake u zadnjih 10 godina, on zapravo uopće nije prilagođen djeci žrtvama i ugrožava zapravo dijete od ponovne traumatizacije i višestrukog ispitivanja. Sudska praksa je neujednačena, ne samo što se tiče tretmana djeteta žrtve nego i što se tiče kažnjavanja počinitelja spolnog nasilja nad djetetom. O dugotrajnosti sudskih procesa neću govoriti, nemam vremena. O sramotnim sudskim presudama neću govoriti jer nemam vremena. Drugim riječima, djeca nisu zaštićena od ponovnog kontakta sa pedofilima, kazne su preblage za pedofile, sva djeca nemaju iste mogućnosti oporavka jer im nisu svi servisi jednako dostupni, što znači da diskriminiramo djecu unutar hrvatskih granica. Mi nemamo dovoljno stručnjaka i nemamo dovoljno ustanova za tretman seksualnih zlostavljača djece. I što učiniti? I što sada? Pa ono što ne bismo nikako smjeli, opet gurati pod tepih problem. Jer oni neće nestati. Mi pokušajmo možda rađe, poslušati što nam govore građani. Poslušajmo što nam posljednjih mjeseci govore iz udruge za pružanje podrške žrtvama pedofilima i njihovim obiteljima, Luka iz Rijeke npr. Što nam govori građanska inicijativa roditelja protiv pedofilije u Hrvatskoj, koji se bore, za jedan strožiji, ozbiljniji pristup zločincima i pedofilima na štetu djece i maloljetnika. Oni mjesecima već hodočašće po ministarstvima, prošli su dugačak put, od Hrvatskog sabora, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva unutrašnjih poslova, demografije, obitelj, mladi i socijalne politike i ukazuju na postojanje velikih propusta u donošenju presuda seksualnim zločincima protiv djece i mladeži u kojima se konstantno ide u korist počinitelja, a zapostavlja se i stigmatizira se žrtva. Oni su za novi zakon, antipedofilski zakon. Tako samo, u javnosti je dobio ime. Novi zakon koji bi se ozbiljno pozabavio ovom problematikom. Ali, naravno, na sam spomen novog zakona, kritičari kažu pa već imamo Kazneni zakon, on se bavi tom problematikom. Što da ga imamo kada je loš, kada nije efikasan, kada nije učinkovit. I to vidimo, to svi znamo. Neki kažu ali mijenjati ćemo Kazneni zakon, pa što smo čekali do sada, što radimo?

Ono što nama treba, je novi cjeloviti zakon, koji će se ozbiljno pozabaviti ovom problematikom. Opet će netko reći, ali zašto pedofiliju poseban zakon. E nek idu u poseban zakon. Zašto ne? Jel njih možda netko brani? Jel njih možda treba braniti? Sve dok su unutar Kaznenog zakona, njih se neće kažnjavati onako kako bi se trebalo. Zašto? Zato što Kazneni zakon omogućava određivanje kazne, blaže kazne, pa uzimanje olakotnih okolnosti, pa određivanje najniže zatvorske kazne, pa izlazak iz zatovra nakon odslužene ¾ kazne, radi dobrog vladanja, jako si dobro vladao, pa radio je za opće dobro. Krasno. I onda imate slučaj kao u Rijeci, 2012. g. čovjeka koji je osuđen na jedinstvenu zatvorsku kaznu od 6 g. i 2 mj. radi seksualnog zlostavljanja djeteta mlađeg od 12 g. radi dječje pornografije i neću nabrajati mučno je slušati za što je sve osuđen, pa je zbog dobrog vladanja pušten 1 g. i 2 mj. ranije. A onda kada ga je RTL televizija ulovila negdje i pitala ga šta on misli, jel on, se osjeća krivim, ne, kaže, ja nisam ništa loše napravio. Dobro smo ga rehabilitirali u zatvoru, taj se stvarno oporavio. To vam je dokaz kakvi su nam zakoni, kakav je sustav i kako se istinski zapravo ne borimo protiv problema, koji smo svjedoci svi. I stoga, kolegice i kolege, ja vjerujem, da kada zakon antipedofilski dođe u saborsku proceduru da ćete ga svi podržati zato što dosadašnja praksa nije dobra, zato što dosadašnju praksu moramo mijenjati i ne smijemo čekati da se dogode neke velike tragedije, kao u susjednim državama, jer nema toga, što se može dogoditi u društvu kada zakon ne možemo regulirati. Samo je pitanje jel to hoćemo ili nećemo.

Kolegice Jerković, apsolutno se slažem s ovime što ste rekli, da pedofili trebaju ići u poseban zakon, jer to je najstrašniji zločin kojem djetetu se oduzima djetinjstvo, sigurnost, zdravlje i sve ostalo. I o tome trebamo itekako razmišljati. Htio sam vašu raspravu dopuniti sa još nečim, djeca imaju pravo i na obrazovanje, kolegice i kolege, imaju pravo na kvalitetno obrazovanje, na informiranje, a ne i doktreniranje. I zbog toga mislim da je u ovoj raspravi također jako bitno spomenuti, da još uvijek u velikoj većini naših škola nemamo građanski odgoj i da se djeca ne uče, ugl. ne uče, i da to ovisi o inicijativi njihovih profesora, nastavnika, učitelja, odgovorno konzumirati medije. Da ih se ne uči da je korupcija nešto što je krivo, što je nepoželjno. Jer odrastajući u ovakvom društvu, gdje je korupcija na svakom koraku, ne smiju pomisliti da je to dozvoljeno. Hvala lijepo, odgovor, gospođa Jerković. Hvala lijepo. Jako je važno da osvijestimo činjenicu da hrvatske institucije nema hrvatske institucije, koja omogućava rehabilitaciju pedofila. A takve osobe zapravo čine zločin nad djetetom sa namjerom i sa planom. U stanju su godinama pripremati se za trenutak kada će ugrabiti nedužno dijete. I to je ozbiljan zločin i to je ozbiljna povreda dječjih, odnosno, ljudskih prava. Takve osobe ne smiju prolaziti sa kaznom umanjenom radi olakotnih okolnosti.

Ima jedna poslovica, kaže ovo: neke ljude se ne mogu rehabilitirati nikad, nikad nisu bili habilitirani, tih se mora prepoznat, ti karaktera u društvu, ti pedofila, seksualnih sadista, izopačenih kriminalaca i oni se moraju što brže odstranit iz zakona, ustvari iz društva, a mi te zakone nemamo. Zašto nemamo te zakone? Tko je kriv za to? Evo imate 700 zakona Eu prepisanih, Istanbulsku konvenciju, ajmo u akciju. Kakve mi podatke imamo ovdje u Hrvatskoj o suicid, dječji suicid, o incestu, recimo incest je bio legalan u Francuskoj do 70ih godina, zastrašujuće. Transgeneracijski seks po područjima, gdje su nam podaci itd.

Izvolite. Slažem se s vama, ali opet se vraćam na ono da ukoliko istinski želimo i prepoznajemo nešto kao društveni problem i ako ga želimo istinski riješit, onda mi to i možemo. Kada govorimo konkretno o problemu pedofila, dakle zločina nad djecom, vjerujem doista da oni ne smiju ulaziti u sustav probacije jer oni zapravo nisu naučile, nisu imali niti institucija postoji gdje su mogli naučiti da je zločin koji su počinile doista zločin i da to što su učinili je nešto izuzetno loše. Lijepo je govorio kolega o budućnosti, djeca jesu naša budućnost.

Poštovani potpredsjedniče. Kolegice Jerković, evo ja mislim da ste jako, jako dobro naglasili jedan ogroman problem, to je zapravo problem nasilja i to seksualnog nasilja nad djecom. To je nešto što je zaista i u našem društvu jako prisutno, a rekla bih da je upravo zbog toga što nemamo dovoljno jasne i do kraja rečene zakone da se ono i dalje je tu na snazi, čak je unatoč nekim reakcijama i nekim poduzimanim koracima ipak je još uvijek tu i to snažno prisutan, a evo upravo tamo gdje ne bi smio biti, evo čitamo i jučer na stranicama portala da je upravo u Šibeniku, među svećenstvom, dakle opet jedan otkriven slučaj zahvaljujući prijavi trojice maloljetnika, srećom. Znate kolegice što me demotivira strašno kao političarku da se bavim politikom? I već sam nekoliko puta samoj sebi rekla dosta je bilo, neću više u tome sudjelovati. Ne mogu nikako razumjeti zašto nam trebaju sve te silne građanske inicijative da nas pokrenu, zašto Vlade ne rade svoj posao? Nije važno koje, sve do sada. Zašto trebaju se ustati roditelji i braniti svoju djecu i boriti se za njihova prava? Što mi radimo ovdje? Zašto mi ne donosimo zakone koji će ih zaštititi? Zašto roditelji djece bolesna od distrofija i teških oboljenja moraju izaći na ulicu i borit se da njihova djeca dobiju plaćeni lijek, a oni godinama izdvajaju u zdravstveni sustav kako bi oni i njihova djeca se mogla liječiti.

Mi jesmo prenormirana država u određenim stvarima, ali to izlazi iz prakse, kao što je govorila gospođa Taritaš danas, dakle Zakonom o nasilju u obitelji i Zakonom o kaznenom postupku, maloljetničkim sudovima. Imamo određene stvari koje se daju riješit, stvar je na pojedincu koji čini društvo, ono o čemu ste vi govorili, a on dolazi iz obitelji, a obitelj je opet jedna kategorija u kojoj mi svi sudjelujemo na njenoj distorziji. Dakle problem koji se nama događa jest u onim pojedincima nitko pa i kod seksualnog zlostavljanja djece i kod pedofilije, nitko ne može imati niti razumijevanja, niti opravdanja za ono što ste vi govorili, ali činjenica je također da u ovom Visokom domu i ono o čemu mi često govorimo, zapravo radimo na tome da do takvih stvari ne dolazi. A iz vašeg izlaganja ja bih zaključio da se radi o jednoj općoj pojavi, a srećom to nije slučaj. Hvala. Hvala lijepo. Postoje vjerujem, mi smo država bremenita problemima i imamo ih puno. Mlada smo država, mlada smo demokracija, puno toga baš ta činjenica može opravdati, ali ne bi smjela sve, ne bi smjela sve i morali bi postojati kategorije problema oko kojih političke podjele ne bi smjele postojati. Ovo je jedan od tih problema, zaštita djece. Kada se pojavi dobar zakon svi bismo trebali dignuti ruku za taj zakon. Bez polemiziranja, bez, onako, ljudski, po srcu, znajući da to što radimo je dobra stvar. Makar je prošlo 27 godina od uspostave te mlade demokracije. Trebala bi već polako odrast. Gospođa Helenca Pirnat-Dragičević, pravobraniteljica za djecu ima pravo u ime predlagatelja na završnu riječ, izvolite. Evo poštovani zastupnici na kraju ove točke dnevnog red želim svima zahvaliti koji su se danas na bilo koji način uključili u raspravu o pravima i položaju djece u Hrvatskoj, ali i podijelili s nama promišljanje, o brojnim temama vezanim uz prava djece u Hrvatskoj, ali i za rad i funkcioniranja Ureda pravobraniteljice za djecu. Ono što u tom smislu želim naglasiti u nekoliko navrata se govorilo o odredbama zakona o pravobranitelju za djecu, kojima je i kojom je određeno da se pravobranitelj za djecu može smijeniti ukoliko ne prođe godišnje izvješće. Ta odredba u zakonu postoji od 2003. g. i da, ja se slažem s svima, jer, smatram da pravobranitelj, odnosno, da sama funkcija pravobranitelja, uloga pravobranitelja, je neovisna, odnosno, da pravobranitelj treba biti neovisan. Pogotovo kada govorimo o pravobranitelju za djecu i ja bi tu rekla, jednu misao a to je da djeca zaslužuju konsenzus, dakle, u tom smislu smatram i rad Ureda pravobranitelja za djecu koji je isključivo i samo posvećen djeci sa profesionalnog i stručnog stajališta, smatram da bi trebalo biti tako sagledan od strane Hrvatskog sabora. Također je bilo govora više puta u više navrata, spominjala se bivša pravobraniteljica za djecu. Naime, tu moram reći, da kada pogledate, svih posljednjih odnosno, svih 15 izvješća, koliko i postoji i djeluje Ured pravobraniteljice za djecu, kao samostalno neovisno tijelo, sva ta izvješća, govore o određenim relevantnim temama, koje se temelje na konkretnim prijavama odnosno, na stvarima i realnim događajima koji se odnose na ugrožavanjem djece. Upravo zbog odgovornosti i poštovanja prema toj djeci, ja se ne želim i ne mogu ograđivati od važnosti svih tema, koje su obuhvaćene izvješćima koja su danas tema ove rasprave, niti mogu mijenjati broj prijava, niti mijenjati rang samih prijava. Tu mislim, odnosno, to isto tako, ne samo na posljednja dva izvješća, već isto tako mislim i na izvješće svih bivših pravobraniteljica za djecu gospođe Mile Jelavić, kao i gospođe Ljubice Matijević Vrsaljko. Ono što bi nastavno s vama željela podijeliti da će, da smo danas ovdje moja suradnica i ja pažljivo slušale, da ćemo sigurno razmotriti sve vaše prijedloge i kritike, odnosno, da ćemo poduzeti aktivnosti iz djelokruga rada pravobraniteljice za djecu. Ono što je zadaća svih nas ostalih, je da odrastanje naše djece, učinimo sigurnim i lijepim i da im pomognemo u odrastanju, a naročito u onom situacijama kada su ranjivi, u situacijama kada trpe i zapravo kada gube svoje djetinjstvo. Na nama stručnjacima, koji se bavimo i koji smo odgovorni za ostvarivanje dječjih prava je jedna dodatna zadaća, a to je da prepoznamo i pravovremeno reagiramo na potrebe sve djece. U tom smislu vas danas, pozivam da nastavimo, danas započeti dijalog, s ciljem poboljšanja položaja i prava djece u Hrvatskoj. Ono što je moja završna misao je mislimo svi zajedno na djecu i stavimo dobrobit i najbolji interes djece na prvo mjesto. Pri tome, moram podsjetiti na prijedlog Ureda pravobraniteljice za djecu, o mogućnosti uspostavljanja novog modela suradnje, kojeg su prepoznale i neke druge države, a koji bi se, koji je u Uredu pravobraniteljice nazvan tematski sat za prava djece. Dakle, bilo u sabornici, bilo u prostorijama našeg ureda, omogućio bi nam, takav, taj model, bi nam omogućio izranu komunikaciju o aktualnim ali i o svim drugim temama, koje su vezane za prava djeca. Dakle, u tom smislu sve vas pozivam na daljnju suradnju sa Uredom pravobraniteljice za djecu. I ono što na kraju, još također moram reći, je da, vezano za pojedino segmente, odnosno, za pojedine povrede prava, koje su se danas spominjale, ja ću se referirati u odnosu na možda ovo zadnje spomenuto seksualno zlostavljanje djece i reći ću da se ured od 2007. g. nadalje, zalaže intenzivno i dosljednoj za zaštitu dijete od seksualnih predatora na svim mjestima.

Sada prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda koja nosi naslov: - Poslovnik pravobranitelja za djecu Dozvolite mi slobodu da dajem jednu primjedbu. Nije isključeno da ćemo jedan dan imati pravobranitelja za djecu, ali međutim do sada je praksa bila da imamo pravobraniteljice za djecu, ali budući da ne možemo isključiti, onda ne možemo napisati niti Poslovnik pravobraniteljice za djecu. Najbolje bi bilo da pišemo možda vašim amandmanom, a budući da se radi cijelog vašeg pravobraniteljstva Poslovnik pravobraniteljstva za djeca, tako da se to odnosi na cijeli Ured. To kažem zato što postoji i određeni zakoni koji govore o tome kako se treba imenovati određeno radno mjesto. Znači, Poslovnik pravobraniteljstva za djecu možda, vi znate da ja nisam jezičar, ali Poslovnik pravobraniteljstva za djecu možda bi bilo svrsishodnije, a imate i zamjenice i cijelo pravobraniteljstvo koje je predmet ovog Poslovnika.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport. Hoće li podnositelj dati dodatno obrazloženje? Gospođa Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolege saborski zastupnici, za početak htjela bih zahvaliti na ovom promišljanju vezanom uz naziv i moram reći da je i u Uredu bilo takvih promišljanja. Međutim, mislim da se u tom dijelu trebaju mijenjati, trebao bi se prvo izmijeniti Zakon onda o pravobranitelju za djecu.

Napominjem da je zadnji Poslovnik o radu Ureda pravobranitelja za djecu donesen prilikom osnivanja znači, 2004. godine. Ovaj Poslovnik koji je danas predmetom ove rasprave razmatran je na 18. sjednici Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora kao matičnom radnom tijelu i također je razmatran na sjednici Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora i na obje sjednice je jednoglasno prihvaćen uz prijedlog za potvrđivanje, time da sam ja kao pravobraniteljica za djecu prethodno prihvatila sve primjedbe iznesene u mišljenju Vlade RH. Ovim Poslovnikom o radu trebalo je izmijeniti odnosno dopuniti postojeći Poslovnik uslijed povećanja opsega posla, a ujedno ga uskladiti sa postojećim stanjem i važećom zakonodavnom regulativom. Poslovnikom se detaljno uređuje unutarnje ustrojstvo Ureda pravobranitelja za djecu, postupanje, način rada, način planiranja i obavljanja poslova i druga pitanja koja su važna za uredno i pravovremeno obavljanje poslova. Prva izmjena poslovnika ponovno predviđa, kao što je to bilo uređeno i dosadašnjim poslovnikom da se poslovi pravobranitelja za djecu obavljaju u Uredu pravobranitelja za djecu koji ima sjedište u Zagrebu, ali uz područne urede u Rijeci, Splitu i Osijeku, što se u dosadašnjem radu pokazalo kao dobro rješenje s obzirom na lakšu dostupnost za građane. Dakle, ti regionalni uredi djeluju inače već proteklih 10 godine, od 2007. godine. U odnosu na unutarnje ustrojstvo u radu Ureda pravobranitelja za djecu su zadržane dvije službe, dvije stručne službe i to Služba za stručne i Služba za opće poslove, što je sukladno odredbama Zakona o pravobranitelju za djecu. Radom službi upravljaju zamjenici pravobranitelja za djecu koji su odgovorni za pravovremeno i učinkovito funkcioniranje službe kojom upravljaju, time da je Poslovnikom sada okvirno razrađen, odnosno okvirno su razrađene ovlasti i dužnosti zamjenika pravobranitelja za djecu koje će se detaljnije urediti podzakonskim aktom. Također se Poslovnik preciziraju odredbe o postupanju što je zapravo rezultat dosadašnje organizacije rada odnosno iskustava rada Ureda kako po pritužbama, tako i u drugim segmentima djelovanja Ureda. Osobito u obilascima mjesta na kojima su djeca smještena, odnosno u kojima djeca borave i vršenju uvida u način ostvarenja brige o djeci, posebice djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s teškoćama u razvoju, djeci s problemima u ponašanju, djeci u sukobu sa zakonom, te drugoj djeci u ranjivim situacijama. Novom odredbom čl. 18. Poslovnika regulirano je postupanje sukladno propisima o tajnosti i zaštiti podataka, te čuvanju podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnosti podataka, te načelom zaštite najboljeg interesa djeteta. Također je regulirana suradnja sa Hrvatskim saborom, suradnja sa ostalim pravobraniteljskim institucijama, uključivanje u postupke donošenja propisa, praćenje stanja dječjih prava i suradnja s organizacijama civilnog društva i drugo. Poslovnikom se također uređuje i uredsko poslovanje kao važan segment u svakodnevnoj organizaciji rada ureda. Novina koju ovaj Poslovnik donosi u odnosu na trenutno važeću, jesu i odredbe o mreži mladih savjetnika kao savjetodavnom tijelu koje čini 20-ero djece u dobi od 12 do 18 godina koji pomažu pravobranitelju za djecu upozoravajući ga na probleme i potrebe svojih vršnjaka. Ovi mladi savjetnici ujedno šire i informacije o dječjim pravima u svojim okruženjima i ulozi pravobranitelja za djecu te su se pokazalo kao važan faktor u radu našeg ureda. S obzirom da su uz Poslovnik vezani i drugi akti koje je pravobraniteljica dužna donijeti po njegovoj potvrdi a koji će omogućiti pravodobno i učinkovito funkcioniranje ureda, apeliram na nas uvažene zastupnike da se Poslovnik potvrdi kako bi se moglo nesmetano nastaviti s radom u Uredu pravobranitelja za djecu. Hvala. Poštovana gospođo pravobraniteljice, samo sam htio još jedanput istaknuti ono što ste govorili o osvještavaju i dječje javnosti ali i svekolike javnosti o onome što je uloga pravobraniteljice za djecu, mislim da je to jako bitno. Uvijek kad raspravljamo o ovim institucijama pravobraniteljstva, govorimo upravo o potrebi za rekao uvjetno, popularizaciju institucija ali da se javnost informira što je uloga pravobranitelja odnosno u ovom slučaju pravobraniteljice, što radite i kada možete pomoći jer imamo slučaj da se puno prijava koje dolaze recimo na adresu pučkog pravobraniteljice su odbačene zato što građani često ne shvaćaju koja je zapravo uloga pravobraniteljice. Isto tako vrlo je važno da djece čija su prava oštećena znaju kada vam se mogu obratiti odnosno njihovi roditelji znaju kada vam se mogu obratiti i kada im možete pomoći.

Vrlo kratko, naime Vlada RH imala je određene primjedbe na prijedlog Poslovnika pravobranitelja za djecu koje su bile uglavnom novotehničke naravi.

Sada gospođa Ljubica Lukačić, govorit će u ime Kluba zastupnika HDZ-a i otvaram time i raspravu. Izvolite. Poštovana pravobraniteljice za djecu sa suradnicom, poštovana gospođo državna tajnice također sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo pravobraniteljica je detaljno objasnila što donosi ovaj novi Poslovnik kojeg je uputila ovom Viskom domu na potvrđivanje. Ja ću kratko samo reći da se ovim Poslovnikom uređuje način i organizacija rada, unutarnji ustroj stručne službe te druga pitanja važna za rad pravobraniteljice za djecu. Primjedbe koje je uputila Vlada kao što smo čuli bile su izrečene i raspravljene i na Odboru za obitelj, mlade i sport i pravobraniteljica je rekla da će te primjedbe prihvatiti. Ono što mislim da je izuzetno važno a to je novina u ovom Poslovniku a to je nova odredba koja regulira mrežu mladih savjetnika.

Ti mladi savjetnici imat će ulogu savjetovati pravobraniteljicu i pomoći joj upozoravajući na svoje probleme i potrebe svojih vršnjaka. Ja se iskreno nadam da će i među tih 20-ero mladih savjetnika biti zasigurno i barem jedan savjetnik koji će imati poteškoće u razvoju i sigurna sam da ćete iako znam da i u ovim trenucima i vaš ured pravobraniteljice surađuje sa Uredom pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom gdje djeca sa teškoćama u razvoju mogu reći ono što ih tišti ali nikad nije na odmet da evo i u vašem uredu se jedna na poseban način pozornost posveti i djeci s teškoćama u razvoju, osobito i zbog toga što smo danas prigodom rasprave za prethodne dvije točke dnevnog reda dakle za izvješće imali prigodu čuti koliko se još uvijek nad našom djecom vrši nasilja, a onda nažalost moram istaknuti nad djecom s teškoćama u razvoju dodatno više, a posebno nad djevojčicama s teškoćama u razvoju. One su kao i žene s invaliditetom trostruko više diskriminirane i to nažalost od svojih najbližih ukućana i rođaka. Mislim da je ovaj poslovnik dobar, uz ove izmjene klub HDZ-a podržat će potvrđivanje ovog poslovnika. Nema replike. Sada je na redu gospodin Zekanović koji bi imao pojedinačnu raspravu da je prisutan. Nije prisutan gubi pravo. I sada gospođa pravobraniteljica ako želi reći nešto na kraju? Ne, dobro.

Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport. Želi li predlagateljica dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zastupnici. Dakle sukladno članku 28. Zakona o pravobranitelju bila sam u obvezi pokrenuti postupak za izbor dva zamjenika pravobranitelja za djecu u roku od osam dana od dana stupanja na dužnost. U tom smislu dakle 6. prosinca 2017. u Narodnim novinama br. 121/2017 te na Internet stranici pravobrantelja za djecu kao i na portalu Moj posao objavljen je javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanja dva zamjenika ili zamjenice pravobraniteljice za djecu. Na temelju objavljenog javnog poziva stigla je 41 prijava kandidata za zamjenika odnosno zamjenicu pravobraniteljice za djecu. U prethodnom postupku utvrđivanja formalnih uvjeta za zamjenika, zamjenicu pravobraniteljice za djecu predviđene člankom 4. stavkom 3. i stavkom 23. stavak 2. Zakona o pravobranitelja za djecu utvrđeno je da su tri pristigle prijave bile nepotpune dok je 38 prijava odnosno 38 kandidata udovoljavalo formalnim uvjetima za predlaganje kandidata za zamjenika odnosno zamjenicu pravobraniteljice za djecu. Nakon utvrđivanja formalnih uvjeta obavila sam usmeni razgovor odnosno intervju sa svim prijavljenim kandidatima u periodu od 2. do 12. siječnja 2018.godine, s time da moram navesti da su na razgovoru uz mene uvijek bili prisutni i savjetnice iz moga ureda, dakle nisu bile prisutne osobe koje su se same javile na ovaj natječaj. Na temelju cjelokupno provedenog postupka utvrđivanja ispunjavanja uvjeta, radnog iskustva, profesionalnog znanja, ostvarenih rezultata u dosadašnjem radu i spremnosti kandidata za obnašanje dužnosti zamjenika odnosno zamjenice, utvrđeno je da kandidatkinje Marija Gabelica Šupljika i Ivana Buljan Ajlić svojim kvalifikacijama radnim iskustvom i postignućima najbolje odgovaraju zahtjevima i radnim zadacima na mjestu zamjenice pravobraniteljice za djecu. Gospođa magistar sc. Marija Gabelica Šupljika sadašnja zamjenica pravobraniteljice za djecu koja je i danas prisutna, psihologinja je po struci, profesionalno iskustvo stjecala je u institucijama odgoja i obrazovanja, zdravstva i visokog školstva te u Uredu pravobraniteljice za djecu kao psiholog praktičar u području prava i zaštite djece, ranog razvoja, odgoja i obrazovanja, psiho dijagnostike, savjetovanja, istraživanja i visokoškolske nastave. Na radnom mjestu zamjenice pravobraniteljica za djecu vodi stručnu službu, koordinira njezin rad i odgovorna je za izradu godišnjih i drugih izvješća o radu pravobraniteljice za djecu i o stanju pojedinih dječjih prava. Niz godina je bila vanjski suradnik predavač na Učiteljskom fakultetu u Petrinji i u Zagrebu te na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje ima status višeg predavača. Predavala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima i javnim tribinama, autorica je pedesetak stručnih radova iz područja razvojne i socijalne psihologije, psihologije sporta i dječjih prava, koautorica više priručnika za roditelje i odgajatelje iz područja psihosocijalne pomoći djeci, suradnje s roditeljima ranog odgoja i obrazovanja, dječjih prava te modela i koncepta zaštite djece. Uža područja njezinog interesa su rani razvoj i ljudska prava djece predškolske dobi, prava djece čiji su roditelji u zatvoru, sportske i tjelesne aktivnosti u dječjoj dobi, slika i privatnost djece u medijima, međugeneracijski razvoj, zdravstvena prava, roditeljstvo te modeli i institucije za zaštitu i promicanje dječjih prava. Urednica je zbornika Pozitivni sadržaji za djecu i o djeci, zbornika Prva djece čiji su roditelji u zatvoru koji su objavljeni u izdanju ureda pravobraniteljice za djecu. Članica je Hrvatske psihološke komore i Europske mreže organizacija za djecu čiji su roditelji u zatvoru, dobitnica je državne nagrade Ivan Filipović za područje predškolskog odgoja i psihologijske nagrade Marko Marulić za osobito vrijedan doprinos, primijenjenoj psihologiji koje dodjeljuje Hrvatsko psihološko društvo. U dosadašnjem radu u uredu pravobraniteljice za djecu istaknula se izradom više prijedloga i preporuka usmjerenih najboljem interesu djece te u pripremi i ostvarenju stručnih rasprava, kao i savjetodavnom radu s podnositeljima prijava. Vrlo analitično pristupa stručnim temama, kompetentno i spremno radi u području stručnih poslova s izraženom osjetljivošću u odnosu na ljudske i organizacijske resurse te pokazuje izraziti interes za timski i interdisciplinarni profesionalni pristup. Sa svojim kvalifikacijama, osobinama te profesionalnim znanjem i postignućima odgovara zahtjevima i radnim zadacima zamjenice pravobraniteljice za djecu, nije pripadnica nijedne političke stranke. Druga predložena kandidatkinja Ivana Buljan Ajlić magistra je prava s položenim pravosudnim ispitom koja je trenutno zaposlena na poslovima savjetnice pučke pravobraniteljice za pravne poslove. Profesionalno iskustvo u pravnoj struci stekla je radom u odvjetničkom uredu, u uredu pučkog pravobranitelja te kao pripravnik u okviru programa Ujedinjenih naroda za razvoj Hrvatske u Zagrebu i Chambers of Anthony Berry u Londonu. Volontirajući u neprofitnim organizacijama, organizacijama i … [[Govornik se ne razumije.]] iz Torina i Hrvatski misionari, bavila se zaštitom ljudskih prava i to osobito žrtava trgovine ljudima te pomagala u organizaciji donacija, izgradnji škola i edukacijskim aktivnostima usmjerenim prema djeci. Završila je specijalistički magisterij u Torinu iz međunarodnog, humanitarnog i kaznenog prava. Sudjelovala je i predavala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, javnim tribinama i konferencijama. U profesionalnom radu bavila se praćenjem prakse Europskog suda za ljudska prava te praćenjem i poticanjem usklađivanja zakona i drugih propisa s međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i preporukama međunarodnih tijela. Sudjelovala je u izradi izvješća međunarodnim organizacijama, surađivala s pododborom UN-a i Europskim odborom za sprečavanje mučenja te međunarodnim institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave prevencijom mučenja. Prema ocjenama sadašnjeg poslodavca, poslove obavlja djelotvorno i učinkovito, pokazuje izuzetnu razinu stručnosti i kompetencije u obavljanju poslova te visoki stupanj inovativnosti i kreativnosti u radu. Uža područja njezinog interesa su zaštita osoba lišenih slobode, zaštita od torture i mučenja, zaštita izbjeglica, osobito ranjivih skupina poput djece bez pratnje roditelja te zaštita žrtava trgovanja ljudima. Sa svojim kvalifikacijama, profesionalnim iskustvom i postignućima te motiviranošću odgovara zahtjevima i radnim zadacima zamjenice pravobraniteljice za djecu. Nije pripadnica nijedne političke stranke. Sukladno navedenom, predlažem Hrvatskom saboru da izabere Mariju Gabelicu Šupljika i Ivanu Buljan Ajelić za zamjenice pravobraniteljice za djecu. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Ljubica Lukačić, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo pravobraniteljice sa suradnicom. Pa evo, pravobraniteljica je u svom uvodnom izlaganju detaljno objasnila iz kojih razloga predlaže ove dvije kandidatkinje za svoje zamjenice. Dakle pravobraniteljica je objavila javni poziv za imenovanje dva zamjenika ili zamjenice pravobraniteljice za djecu te je na temelju provjerenog postupka utvrđivanja, ispunjavanja uvjeta, radnog iskustva, profesionalnog znanja, ostvarenih rezultata u dosadašnjem radu, a i spremnosti kandidata za obnašanje dužnosti zamjenika, odnosno zamjenice pravobraniteljice za djecu utvrdila da kandidatkinje magistra znanosti Marija Gabelica Šupljika i magistra prava gospođa Ivana Buljan Ajelić ispunjavaju uvjete kako bi se imenovale zamjenicama pravobraniteljice za djecu. Stoga je pravobraniteljica i predložila ovom Visokom domu da donese odluku o imenovanju predloženih kandidatkinja za svoje zamjenice.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani zastupnik Peđa Grbin.

Poštovane kolegice i kolege. Sukob interesa je takvo ponašanje koje većini građana RH nije zabranjeno jer većini građana RH nije zabranjeno dijeliti svoje interese, dijeliti svoju lojalnost. Nekad je to lojalnost prema obitelji, nekad je to lojalnost prema prijateljima, rodbini ili poslodavcu. Međutim postoji skupina ljudi kojima je dijeliti lojalnost na takav način zabranjeno. To su političari. I razlog za to je poprilično jasan, kada građani nekoga biraju na dužnost onda imaju puno pravo tražiti od te osobe, od mene, od potpredsjednika ili bilokoga od nas koji sjedimo ovdje u govornici, tražiti da im dužnost na koju su izabrani bude apsolutni prioritet. Kako bi osigurali da takvo što živi u praksi i ne ostane samo nekakva misao vodilja koja bi trebala biti smjernica za sve nas, donijeli smo Zakon o sprječavanju sukoba interesa. I tim zakonom smo definirali čitav niz ponašanja koja su političarima, dužnosnicima zabranjena. Neka od tih ponašanja za sobom povlače i konkretnu sankciju, novčanu ili kakvu drugu dočim određene ostaju sferi opomene ili utvrđivanja da takvo ponašanje nije dopušteno kao što smo primjerice imali u nekoliko slučajeva kada Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo povredu načela Zakona o sprječavanju sukoba interesa kao u slučaju tadašnjeg potpredsjednika Vlade gospodina Karamarka, Predsjednice Republike itd. Na koga se taj zakon odnosi? Ne na bilokoga. Ne na osobe za koje se meni ili vama čini da bi se zakon na njih trebao primijeniti. Zakon o sprječavanju sukoba interesa odnosi se isključivo i jedino na one osobe koje su tim zakonom definirane kao dužnosnici. Dakle, ne n bilokojeg dužnosnika, ne na dužnosnika zato što je on definiran Zakonom o pravima i obvezama državnih dužnosnika, Zakonom o saborskim zastupnicima itd., već za to što je zakonodavac u članku 3. stavku 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa napravio jednu listu, popis onih osoba koje se smatraju dužnosnicima u smislu toga zakona i koji moraju provoditi njegove odredbe. Iskreno, čitajući taj zakon smatrao sam da se i izvanredni povjerenik u društvima od sistemskog značenja za RH svakako nalazi u krugu tih osoba na koje se primjenjuje Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Zbog čega? Pa iz vrlo jednostavnog razloga. Zato što u Zakonu o izvanrednoj upravi vrlo jasno stoji n koji se način bora izvanrednog povjerenika. Izvanrednog povjerenika ne bira sud, njega ne biraju vjerovnici, njega ne predlaže dotadašnji vlasnik trgovačkog društva nad kojim se provodi izvanredna uprava, njega predlaže jedino i isključivo Vlada RH i nitko drugi. Vlada RH kao glavni izvršni organ RH je jedina ovlaštena predlagateljica izvanrednog povjerenika, ali ne samo to, Vlada RH kao što smo vidjeli u slučaju gospodina Ramljaka kada se njega razrješavalo dužnosti je jedina ovlaštena pokrenuti postupak za njegovu smjenu. I sud u svemu tome ima samo formalnu ulogu. Zbog toga sam još krajem prošle godine od Povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa zatražio da se očituje o tome da li se n izvanrednu upravu trgovačkih društava od sistemskog značenja za RH primjenjuju odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Nažalost, njihov odgovor je bio strogo formalne naravi i oni su zaključili da se taj zakon ne primjenjuje. E sada pitanje je da li nam je uopće potrebno unositi u zakon ovakvu odredbu. Da li bi izvanredni povjerenik u društvima od sistemskog značenja za RH uopće trebao biti u dosegu Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Neki će reći pa zašto, pa to je ionako privatno trgovačko društvo. Ali poštovane kolegice i kolege, to doista jest privatno trgovačko društvo ako razmatramo samo njegovo vlasništvo kao isključivi i jedini kriterij za definiciju toga da li država ima konkretna i najodlučnija prava na upravljanje tim društvom. Međutim, stvarnost je drugačija. To je privatno društvo, ali to je društvo kojim upravlja država. To je društvo u kojem od trenutka kada započne postupak izvanredne uprave, glavnu ulogu ima država. Mi smo imali prilike vidjeti u zadnjih godinu i nešto, a u posljednjih tjedan dana posebno intenzivno kako je došlo do stvaranja Zakona o izvanrednoj upravi. Saznali smo da je postojala jedna grupa pojedinaca okupljena oko bivše potpredsjednice Vlade gospođe Dalić koja je za sebe izabrala jedno vrlo zanimljivo ime, nazvali su se grupom BORG, valjda nadajući se asimilirati i sve nas ostale u svoju kolektivu, koja je mjesecima pripremala donošenje ovog zakona, mjesecima. Ali ne samo da je pripremala donošenje toga zakona, ona je tu i tamo konzultirala i neke druge ljude. Konkretno kada govorimo o pitanju sukoba interesa vezanog u izvanrednu upravu, konzultirali su i profesora trgovačkog prava i prava društava sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uvaženog kolegu Miladina, i pitali su ga za mišljenje o ovom zakonu. I kolega Miladin im je jasno i glasno rekao, u Zakonu o izvanrednoj upravi po uzoru na talijanski lex Parmalat koji je bio i uzor za donošenje ovog zakona, morate ugraditi odredbe koji će definirati tko može biti izvanredni upravitelj, tko može biti taj Vladin komesar, ali i ne samo to, morate ugraditi odredbe koje će regulirati s kime on smije sklapati poslove, s kime on smije raditi. Međutim, grupica Borg kao što smo imali prilike čitati, na to se oglušila, dapače, rekla je koga briga. Pa kako ćemo izabrati svojeg čovjeka, ako u zakon ugradimo takve sulude odredbe. I nisu ih ugradili. I što smo nakon toga imali? Imali smo sukob interesa. Svakoga dana u svakome pogledu. Odvjetnički ured koji je pisao zakon, koji je svakoga dana komunicirao sa gospodinom Ramljakom oko toga kako će taj zakon izgledati postaje punomoćnik izvanredne uprave.

Gospoda iz grupe Borg okupila su se i donijeli su odluku o tome tko će postati savjetnik za restrukturiranje Agrokora, tko će postati glavni savjetnik izvanredne uprave. A zašto su izabrali baš tog konkretnog ponuđača? Pa zato što su se s njime prethodno dogovorili i zato što su nakon toga bili sigurni da će im on omogućiti da poslije obavljaju poslove i da svaki mjesec lagano stave milijunčić u džep. A što je to kolegice i kolege doli sukoba interesa između osoba koje su trebale raditi u korist onoga tko ih je imenova, a to je RH, koja, jer tako smo rekli u zakonu, ima interes da trgovačka društva koja su od sistemskog značaja ne idu u redovne insolvencijske postupke. Mi smo zaključili da se u njima mora voditi poseban postupak. Ali nismo ugradili nikakve zaštitne mehanizme kako bi spriječili da oni koji provode taj postupak budu imuni na koruptivne pritiske koji su na tako visokoj poziciji prisutni svakoga dana. Predlažući ovaj zakon od vladajućih smo imali prilike čuti nekoliko primjedbi. Dopustit ću si ogovoriti na neke od njih. Jedan od osnovnih primjedbi, a uostalom takva primjedba ide gotovo svaki puta kada opozicija predlaže jednu konkretnu mjeru je mi pripremamo zakon kroz nekoliko tjedana, mjeseci i možda do kraja godine, izaći ćemo s prijedlogom zakona. I što mi onda saznamo? Da prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa radi gospođa Rimac, političarka koja je više puta bila predmet djelovanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zbog svojeg ponašanja, zbog svojeg postupanja. Pa kome smo mi povjerili da rade taj zakon? Poštovani kolega državni tajniče, ja sam dobio informaciju, tako je i čitava javnost obaviještena da je gospođa Rimac maknuta se te pozicije i izuzetno mi je drago na tome, barem je u jednom djelu pritisak opozicije urodio plodom. Međutim tvrdnja da zbog toga što donosimo cjelokupan zakon ne možemo intervenirati na ovakav način je pogrešna. Ovo je akutan problem. Ovo moramo riješiti. Da smo ovo usvojili kada je to SDP predložio, dakle još u veljači 2018. godine. Već na gospodine Peruška bi se to primijenilo i već danas bi mogli ispitivati da li je i novi povjerenik u Agrokoru u istom sukobu interesa kao što je bio prethodni, a za njegov sukob interesa, mislim da o tome više nitko nema dvojbe koliki je bio. Jedino je pitanje da li je njegovo ponašanje samo u domeni rada Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa ili za neku drugu instituciju koja štiti malo sveobuhvatnije interese i prava RH? Međutim propustili smo to, propustili smo. I izlika da donosimo sveobuhvatan zakon ne može biti isprika, isto kao što nije mogla biti kod Ovršnog zakona, Zakona o obveznim odnosima itd. ovdje pogotovo jer se ovdje radi o ogromnim iznosima i ovdje se radi o toliko izraženim korupcijskim pritiscima kakve RH do sada nije vidjela, osim možda u predmetu FIMI MEDIA. Druga primjedba koju su uvaženi kolege iz Vlade dali kada su se očitovali na ovaj zakon je tvrdnja da ovaj zakon ne bi trebalo prihvatiti jer što ćemo onda sve stečajne upravitelje u RH podvrgnuti pod kontrolu zakona o sprečavanju sukoba interesa. Ali uvaženi kolege iz Vlade, uvaženi kolege iz vladajuće većine, stečajni upravitelj u primjerice društvu s ograničenom odgovornošću koje ima 10 zaposlenih i 3, 4 milijuna kuna prometa godišnje nije isto što i izvanredni povjerenik u trgovačkim društvima od, pročitajte naziv zakona, sistemskog značenja za RH. Pa već samim imenom zakona dali ste poseban značaj onome što taj zakon pokriva, sami. Vi ste odabrali ime, ne ispričavam se, gospodin Šavorić je rekao nek potpredsjednica Vlade sama izabere ime da joj se on u to neće miješati. Dakle potpredsjednica Vlade je izabrala ime i definirala da se ovdje radi o trgovačkim društvima od sistemskog značaja u kojem Vlada i jedino Vlada ima ovlast pokrenuti postupak za imenovanje i nakon toga razriješiti izvanrednog povjerenika. U stečajnim postupcima RH to pravo nema. Osim ako je i ona vjerovnik nekog stečajnog dužnika, a i tada nema pravo imenovati bilo koga, nema pravo imenovati nekoga samo zato što je prethodno mjesecima sa potpredsjednicom Vlade dogovarao kako će preuzimati Agrokor, a prije toga kako će preuzeti INA-u ili HEP. Ne, za stečajne postupke to nije dovoljan razlog. Tamo ta osoba mora prethodno biti na listi stečajnih upravitelja. Morala je položiti određene ispite, morala je pokazati da ima određena stručna znanja. Za izvanrednu upravu Vlada je rekla ne treba, mi ćemo predložiti, a sud imenovati. I konačno zadnji prigovor Vlade je da bi ovime ugrozili mogućnosti izvanrednog povjerenika da djeluje jer zamislite, on ima ulogu organa trgovačkih društava. A ja vas pitam, uvaženi kolega državni tajniče da li je predsjednik uprave HEP-a član jednog organa tog trgovačkog društva? Je. A da li se na njega primjenjuje Zakon o sprečavanju sukoba interesa? Primjenjuje se. A sad ja vas pitam zašto za HEP može, a za Agrokor ne može. Iako niti činjenica da se ne zavaramo, iako niti činjenica da je netko u dosegu Zakona o sprečavanju sukoba interesa sama po sebi nije jamstvo sukoba interesa ili ne daj bože korupcije neće biti. Nije jamstvo. Ali nama kao građanima ove zemlje olakšava i omogućava da korupciju vidimo nekad prije nego što se dogodi, u rijetkim nažalost situacijama, prerijetkima, ali zato i kad se dogodi da ju vidimo prije. I upravo zato mi iz SDP-a smatramo da je ovo itekako potrebno usvojiti. Smatramo, dapače da je bilo potrebno poslušati kolegu Miladina kada je još prilikom donošenja Zakona uvjeravao grupu Borg da je nedopustivo ono što planiraju napraviti i na onakav način preuzeti upravljanje Agrokorom. Tada to nije prihvaćeno. Bilo bi bolje da je prihvaćeno tada, a kad već nije tada, onda barem u veljači kada smo mi to predložili, a kada vladajući ni tada nisu imali sluha, onda bi bilo dobro da to napravimo sada. Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje. Prvi se javio poštovani zastupnik Željko Jovanović. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Grbin, sve što ste rekli pokazuje u kojoj mjeri se zakasnilo sa prihvaćanjem našeg prijedloga. Ne bi se doživio sukob interesa epskih razmjera koji možemo školski proučavati na pisanju lex-Agrokora, na njegovoj implementaciji i koji je pokazao da vrijedi ona stara poslovica o promjeni dlake i ćudi jer HDZ može mijenjati predsjednike, danas više nema Tuđmana, nema Sanadera, nema Jadranke Kosor, nema Karamarka, tu je Plenković, dakle predsjednici se mijenjaju, ali HDZ ostaje stranka opasnih namjera, stranka koja je obilježena u kojoj u svakoj pori njihove srži ostaje sukob interesa i korupcija koju plaćaju hrvatski građani. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. Poštovani kolega Jovanoviću, u većini se slažem sa onim što ste rekli, ali u jednom dijelu mislim da ste ozbiljno pogriješili. Mislim da ipak gospođu Kosor niste trebali staviti u isti krug ljudi kao što su Ivo Sanader, Tomislav Karamarko i Andrej Plenković.

lijepa. Kolega Grbin, u vašem izlaganju ste istaknuli to da povjerenik bi trebao biti dio Zakona o sprečavanju sukoba interesa i to je vrlo jasno zbog čega. Zbog toga što se u samoj prepisci skupine Borg koja je osmislila za HDZ i Vladu Zakon lex-Agrokor inzistiralo upravo na tome da su ne bira stečajnog, odnosno povjerenika u Agrokoru, nego da ga bira i predlaže Vlada odnosno da predlaže Vlada, a da ga bira sud. Ukoliko Vlada predlaže povjerenika izvanrednog u samom Agrokoru onda je logično da ako iz javne ovlasti proizlazi njegova funkcija da i on bude sa svojom imovinom, podacima javno dostupan građanima RH. Znači, to je ključni i razlog zbog čega se ovo predlaže jer Vlada je očito htjela imati potpunu kontrolu nad time koga će imenovati.

Dakle, u društvima od sistemskog značenja. Ako smo definirali da je neko trgovačko društvo od sistemskog značenja za RH, pa što nam više od toga treba da kažemo da postoji javni interes za nadzorom, za kontrolom onoga tko će biti na čelu trgovačkog društva koje je za RH od sistemskog značaja? Ja čak i nemam toliki problem sa time da Vlada bira, ali imam problem kako je Vlada u konkretnom slučaju izabrala. S time imam ozbiljan problem. Imam ozbiljan problem da se netko sa potpredsjednicom Vlade dva mjeseca dogovara kako će preuzeti Agrokor i kako će nakon toga izvlačiti novac iz njega, a da mi nemamo apsolutno nikakav kontrolni mehanizam da ga u tome spriječimo.

Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Branka Hrga. Izvolite. Kolega Grbin, rekli ste da glavnu ulogu u ovom procesu ima država. Povjerenik nije na plaći države, vjerovničko vijeće su firme koje su vjerovnici koje plaćaju povjerenika, država ne daje ni jednu kunu proračunskog novca u taj čitav proces, pa mi stvarno nije jasno kako to smatrate da glavnu ulogu ima država. I postavljam si još jedno pitanje, dok ste sada uvodno obrazlagali Prijedlog zakona. A što da je povjerenik bio netko tko nije hrvatski građanin? Što da je povjerenik bio netko iz Amerike, iz Njemačke, neke druge države. Mogao je biti, jel tako? Kako bi njega riješili i kako bi uopće riješili taj problem ako se radi o jednom vrlo kratkom vremenu od godinu odnosno godinu i tri mjeseca ukupnog vremena koliko traje mandat povjerenika?

Zar ga je to spriječilo da podnese izvješće o imovinom stanju? Nije. Imali smo ministra Miju Crnoju pet dana je bio ministar, da li to znači da nije mogao biti u sukobu interesa? Dapače, sukob interesa je ono što je obilježilo njegov mandat. Nemojte miješati kruške i jabuke. Što se tiče zakona, zakoni RH imaju teritorijalno važenje, dakle važe na čitavom teritoriju RH za sve one koji se ovdje nalaze. Svako onaj koji prihvaća posao u RH prihvaća prava i obveze koje proizlaze iz hrvatskog pravnog poretka.

Uvaženi zastupniče Grbin. Ja podržavam vašu inicijativu da se o ovoj temi govori. Vjerojatno ste zbog toga i podnijeli ovu izmjenu zakona, ali tehnički gledano vi popravljate nepopravljivo. Znači vi sada vi ste kao pravnik trebali popraviti zakon koji je napisao Ante Ramljak što jednostavno nema smisla. Vi sada ustvari sami sebe dovodite u poziciju gospodina Miladina ili gospođe Garašić koji su isto to pokušali učiniti još dok sam zakon nije bio donesen, pa vidjeli ste kako vladajuća većina reagira. Znači vi pitate koji su kontrolni mehanizmi, nažalost u ovom sastavu SAbor ih nema. nekada je iznad Sabora bio dragi Bog, a čini se da je danas iznad Sabora jedino dragi Borg. Poštovani kolega Bunjac, možda ste i u pravu, možda jurim na vjetrenjače, možda radim uzaludan posao, ali smatram da prema onima koji su me izabrali imam itekakvu odgovornost, ako već ne predložiti zakon koji će biti usvojen, a onda barem prokazati vladajuću većinu da niti sada kada je svakome u RH potpuno jasno na koji su način potpredsjednica Vlade direktno, a predsjednik Vlade neizravno tolerirajući njeno postupanje na koji su način dopustili jednu pljačku gigantskih proporcija koja se može usporediti, kada govorimo u zadnjih nekoliko godina, samo sa onom u Fimi Mediji. Dakle ovaj zakon vidjeli smo to i na odborima neće biti usvojen, vladajući ga ne prihvaćaju. Ali neka dođu, nek izađu za ovu govornicu, neka hrvatskoj javnosti pokušaju obrazložiti ako uopće znaju kako koji su razlozi da budu protiv nečeg ovakvog.

Kolega Grbin vama je Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa napisalo zaključak što misli o vašemu pitanju. U načelu kažem da se na državne dužnosnike koji su propisani u tom članku i oni koje imenuje Vlada i Sabor odnose odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Prema tome, tu nema osoba koje imenuje hrvatsko pravosuđe, bez obzira što predlaže Vlada, to treba staviti na stranu. S druge strane taj prijedlog i ne konzistentan iz razloga što po vama može samo biti dužnosnik koji upravlja sa više od 5000 zaposlenika i 7,5 milijardi kuna prihoda. To vam govorim iz razloga što to treba riješiti sustavno ono kako vam Vlada govori, a to je mijenjati zakon i predvidjeti ne samo ovog povjerenika nego i druge stečajne upravitelje u RH.

Kolega Bačiću, ajde za divno čudo slažem se u potpunosti s vama. Predložite Zakon o stečaju na koji će regulirati na koji način ćemo kontrolirati sukob interesa stečajnih upravitelja, moju podršku odmah za to imate. Odmah vam kažem, bio moj klub protiv toga ja ću se s vama složiti, mislim da stečajne upravitelje treba strože nadzirati i upravu ste. Ali poštovani kolega Bačiću nisam ja odredio uvjete da netko bude trgovačko društvo od sistemskog značenja za RH, dapače. Ja sam bio jedan od onih koji su vas prozivali zbog uvjeta koje ste postavili još u samom početku. Ja sam bio jedan od onih koji su vam ukazali da po prvom prijedlogu se to odnosi isključivo i jedino na Agrokor i niti na jedno drugo trgovačko društvo u Hrvatskoj. Vi ste nakon toga korigirali zakon i vi ste nakon toga postavili ove uvjete.

Kada ćete doći na red moći ćete sve reći što god želite. Neću vam dati opomenu ako nećete nikoga vrijeđati niti putne naloge također. U ime Kluba zastupnika Most-a nezavisnih lista sada će govoriti poštovani zastupnik Podolnjak. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH u Hrvatski pravni poredak uveden je pojam izvanredne uprave i izvanrednog povjerenika kojeg imenuje sud na prijedlog Vlade RH. Riječ je o specifičnoj i novoj instituciji i nije riječ o klasičnom državnom dužnosniku, ali smatramo da u slučaju izvanrednog povjerenika, riječ je o osobi koju izvršna vlast ima odlučujući utjecaj prilikom njegovog imenovanja i naravno da je u pitanju politička odluka u koji sud ima samo formalnu ulogu i upitno je može li sud uopće odbiti prijedlog Vlade u pogledu imenovanja povjerenika. Jednako tako smatramo, a to je nažalost se i pokazalo da je moguće da izvanredni povjerenik bude izložen i da se nađe u sukobu interesa. I da bi upravo to bio temelj zbog čega bi tu instituciju trebalo ugraditi u Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Na upit, kao što je rekao kolega Grbin, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je odgovorilo formalno da izvanredni povjerenik se u smislu zakona ne smatra dužnosnikom, niti obnašateljem dužnosti te se na njega ne primjenjuje Zakon o sprečavanju sukoba interesa. U prijedlogu zakona koji predlaže Klub zastupnika SDP-a predlaže se da izvanredni povjerenik u trgovačkim društvima od sistemskog značaja bude dužnosnik u smislu zakona. Prijedlog zakona je podnesen početkom veljače ove godine, o njemu se očitovala Vlada RH 8. ožujka ove godine i u svojem negativnom mišljenju nije se složila s time da bi izvanredni povjerenik trebao biti državni dužnosnik u smislu odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Da ne duljimo dalje, o ovom pitanju apsolutno se slažem sa argumentima koji su iznijeti u prijedlogu zakona, a i Klub zastupnika MOST-a će podržati taj prijedlog u glasovanju. Ono šta očekujemo da se izjasni predstavnik Vlade RH, ja sam to očekivao prije, nakon izlaganja predlagatelja, ali razlog zbog kojeg mislimo da je nužno da se predlagatelj izjasni je slijedeći: dakle Vlada je dala negativno mišljenje 8. ožujka, a nešto kasnije, dakle konkretno dana 17. travnja, dakle otprilike prije mjesec dana u novinama, konkretno u Večernjem listu je objavljen jedan članak preko gotovo čitave stranice sa naslovom, citiram: Ubuduće će i izvanredni povjerenik u sistemskim tvrtkama biti dužnosnik. Međutim novinarka koja piše taj članak ne stavlja taj naziv temeljem onoga što predlažu kolegice i kolege iz SDP-a i ne govori toliko o prijedlogu zakona koji je uputio SDP u raspravu, nego govori o tome što će Ministarstvo uprave predložiti u izmjenama Zakona o sprečavanju sukoba interesa. I u članku koji je na čitavoj stranici govori se o nizu promjena koje ministarstvo predviđa kao promjene, izmjene i dopune zakona. I onda se navodi sljedeće, sad ću citirati ono što piše u tom članku. U tom članku kaže da će: Posebna je novost da će po novom zakonu izvanredni povjerenik iz Zakona o izvanrednoj upravi u sistemski važnim tvrtkama također biti državni dužnosnik. Ta se odredba neće odnositi na Fabrisa Peruška jer će Zakon o izvanrednoj upravi prestati vrijediti 10. srpnja, osim neće li se taj zakon mijenjati i produžiti rok izvanrednoj upravi, a usvajanje novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa predviđeno je za četvrto tromjesečje ove godine, dakle nakon isteka izvanredne uprave u Agrokoru. I sad slijedi nastavak: da je već sada izvanredni povjerenik, dužnosnik, morao bi na početku i na kraju svog mandata povjerenstvu podnijeti imovinsku karticu kao i podastrijeti imovinu svog bračnog ili izvanbračnog druga kao i malodobne djece i odgovarati na druga pitanja o porijeklu svoje imovine. Dakle to je članak koji je napisala novinarka pitajući Ministarstvo uprave, kao resorno ministarstvo za izradu izmjena i dopuna zakona, što će sadržavati budući prijedlog izmjena tog zakona. Dakle Ministarstvo uprave u travnju ove godine daje odgovor da će, između ostalih izmjena i dopuna, izvanredni povjerenik u sistemski važnim tvrtkama biti državni dužnosnik. Meni se logično postavlja pitanje, što je sad zapravo točno? Da li ono što piše u mišljenju Vlade iz ožujka ove godine u kojem se negativno očituje o prijedlogu zakona koji je podnio Klub zastupnika SDP-a? ili ono što priprema Ministarstvo uprave, ali sa odgodom za kraj ove godine, ali iz navedenog članka jasno proizlazi da je stav Ministarstva uprave, koji nisu nikada demantirali, pretpostavljam da je novinarka objektivno napisala sve ono što je u navedenom članku, iz kojeg proizlazi da Ministarstvo uprave također smatra da bi izvanredni povjerenik trebao biti državni dužnosnik u smislu odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Ukoliko je to točno, a ja bih molio da se nakon mojeg izlaganja o tome očituje državni tajnik, jer proizlazi da Ministarstvo uprave zapravo ima isto stajalište kao i Klub zastupnika SDP-a kao i Klub zastupnika Most-a i da bi trebalo podržati ovaj prijedlog zakona, ali naravno ne s odgodom za kraj godine nego sada kada je taj zakon predložen i kada će se o njemu uskoro glasovati. Dakle, Klub zastupnika MOst-a će podržati ovaj prijedlog zakona. apsolutno je nužno da povjerenik u sistemski važnim tvrtkama bude dužnosnik u smislu Zakona o sprečavanju sukoba interesa bez obzira koliko će se to sada primjenjivati na aktualnog povjerenika, ali to kako smo uvijek rekli nije zakon koji će se odnositi samo na jednu tvrtku, danas je moguće da se odnosi i na više tvrtki iako daj Bože da se nikada više ne primjenjuje niti na jednu sistemski važnu tvrtku u RH.

Sada u ime predlagatelja će riječ uzeti poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Vrlo kratko. Gospodine uvaženi zastupniče POdolnjak. Ja uopće ne znam zašto se čudite, to što su oni mjesec dana nakon što su odbili rekli da će napraviti to što su odbili. Dakle najprije su nam odbili zahtjev za opoziv gospodina Barišića pa su ga smijenili, pa su nam prije mjesec dana odbili zahtjev za smjenu gospođe DAlić pa su je smijenili. E onda su nam prije neki dan odbili Ovršni zakon kojega su oni branili u odluci u očitovanju Ustavnom sudu. Sada nam odbijaju prijedlog zakona za koji su nakon mjesec dana rekli da bi ga trebalo staviti u zakon. Prema tome, to su tzv. odbijanja sa odgodom ili prihvaćanja s odgodom, a mi samo podsjećamo da smo neke stvari o nekim stvarima govorili prije, da smo ih predvidjeli prije i da će se to što mi sada govorimo dogoditi u jedno skoro vrijeme, uključujući i ovo što ćemo poslati danas, a to je prijedlog odluke o raspuštanju Sabora. Prema tome, nema tu mjestu čuđenju, mi predlažemo i predviđamo događaje koji će se dogoditi pa će se i ovo uskoro naći u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa ili u Stečajnom zakonu. Izvolite. Ja nisam izražavao čuđenje, samo sam konstatirao da postoje suprotni stavovi Vlade iz ožujka i Ministarstva uprave iz travnja. Ono što je logično očekivati da čujemo obrazloženje. Mislim da ne samo mi zastupnici koji sada ovdje pratimo raspravu nego i hrvatska javnost ima pravo čuti koji je stav i Ministarstva uprave i Vlade. I očekujemo da će sada o tome svoje stajalište i u ime ministarstva i Vlade jer vi ste zapravo ovdje u dvostrukom svojstvu i to je upravo dobro da iznesete stajalište i meni bi bilo drago da Ministarstvo uprave doista kao što je navedeno u ovom novinskom članku doista smatra da bi izvanredni povjerenik morao biti dužnosnik u smislu Zakona o sprečavanju sukoba interesa i da još uvijek taj stav možete reći javno pred hrvatskom javnošću. Ja sam samo htio dodatno naglasiti da to što ste vi primijetili nije jedino, dakle to je sada već kontinuitet politike da se za mjesec dana promijeni mišljenje. U petak nije bilo ništa novo u mailovima u nedjelju se već moglo iz ovih situacija i izričaja naslutiti da se malo odmiče od gospođe Dalić, a onda je ona dala ostavku u ponedjeljak.

Kolegice i kolege. Prije svega želim reći da podupiremo ovaj prijedlog koji je došao iz oporbe, konkretno iz SDP-a. Da je ovakav zakon postajao na vrijeme davno bi RAmljak, pa poslije i Peruško došao na dnevni red Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa. No međutim, kao što smo čuli danas u raspravi zbog samog stupanja na snagu čak i ako se izglasa do toga uopće neće doći. Pa evo prije svega potrebno je na početku mog današnjeg govora osuditi sve ovo što se događalo zadnjih dana, ne samo osuditi, osuđujemo osobno ja i kolege i oporba to već dobrih godinu dana, sada već i više i ne volim kada smo upravu jel to znači da se nije dobro radilo, to znači da je bilo kriminala, to znači da će biti posla za institucije i to znači da pada cjelokupno povjerenje hrvatskih građana u politiku, političare, sve ono povezano za politikom kao što je javna uprava, kao što su institucije koje se imenuju iz ovoga Doma i sve ostalo. To je da čovjek jednostavno ne vjeruje. Pa evo prije nego idemo na sukus, napravio bi samo kratku kronologiju. 3.3. u prostorima TExo Managementa organiziran je sastanak radne skupine Borg da bi se radilo na jednom zakonu koji će, danas je poznat kao lex Agrokor odnosno Zakon o izvanrednoj upravi u poduzećima od sistemskog značenja za RH 23.3. početak 3. mjeseca prošle godine, 13.3. isti je sastanak u Ministarstvu gospodarstva, 19.3. sastanak u prostorijama InterCapitala uz riječi najmanje će nas ljudi vidjeti. Očito je neko skrivao se od javnosti, očito ljudi nisu smjeli vidjeti, ne samo slučajni prolaznici nego cijela javnost, a pogotovo ne ovaj Sabor. Intencija je jasna da se je sve htjelo sakriti. Sjećam se tih dana premijer Plenković iznenada je okupio oporbu tamo u Banskim dvorima i govorio nam je evo kriza u Agrokoru nije dobro i moramo nešto napraviti, evo mi smo pripremili zakona, međutim samo, samo u najgorem slučaju u krajnjim okolnostima ako Ustav, zakoni i tržište i onda opet Ustav, zakoni i tržište ne odrade svoje. Već sljedeći tjedan po ekspresnom postupku rasprava iz vedra nema, glasanje iz vedra nema i u Narodnim novinama su čekali u niskom startu odmah objava u Narodnim novinama i već krajem toga tjedna Ramljak je došao na svoje mjesto. A gospodin Alvarez vjerojatno je smetao ovoj Borg ekipi jel nije htio igrati po njihovim pravilima, nije dao da se rade kojekakve nemoralne aktivnosti, jednostavno je otjeran. 12.4. veoma bitan datum danas, vidjet ćete zašto je to veoma bitan datum, zato što su tada objavljena imena osam pomoćnika i njihovih firmi koje će pomoći gospodinu Ramljaku. Pa evo imam nekoliko članaka iz 12.4. što sa lijevih, što sa desnih portala jasno pokazuju da su tu neki ljudi angažirani za savjetovanje. Javnosti oni tada nisu bili poznati ni po čemu, tako se spominje recimo ime u to vrijeme gospodina Branimira Bricelja i Marka Delića iz Altera, znamo ih iz korespondencije, Tomislava Matića, gospodina Šavorića itd. U to vrijeme jer nismo znali ovu pozadinu tko je pisao, ta informacija nije bila nešto mnogo vrijedna. Međutim ovo časa ona je izrazito vrijedna jer sada možemo povezati što je bilo prije i što je bilo poslije. A ima onih, a znamo koji su ti ministrica DAlić, ministar financija gospodin Marić, premijer Plenković i drugi koji su znali i što je bilo prije i tko je poslije dobio poslove. Ramljak bira Alix Partners američku firmu, istog dana Alix Partners kao glavni savjetnik daje potposlove pod konzultantima rekao bih među kojima su Texo Management njegova vlastita firma, InterCapital, Altera i drugi. I dva dana nakon toga dolazi do pucanja koalicije HDZ-a i Most-a. Ovdje više nije bitna Martina DAlić, evo recimo vladajuća većina branila je ministricu DAlić unatoč svim optužbama i svim promašajima od brodogradnje do Agrokora do LNG-a unutar zadnjih godinu dana, evo neka ju sada pitaju što smo mi to branili jer očito vi ste sebe prepoznali u tim svojim greškama i toliko ste opteretili i Vladu i nas da više ne možete biti ministar. Gospodin Plenković jasno je iz ovih mailova, znači ovu autentičnost niko ne spori, čak su i akteri potvrdili da je bilo tako i pitanje je jeli to sve što je bilo od komunikacije, ne vjerujem, vjerojatno će još izaći u nadolazećem vremenu. postavlja se pitanje zašto baš sada? Neko je to čuvao godinu dana, zašto baš sada dan ili dva nakon što je Ustavni sud odobrio lex Agrokor? To se moramo zapitati kao stari Rimljani, kome to koristi, kome to koristi baš u ovome trenutku da te informacije pusti u javnost? Međutim vrijeme će otkriti tu istinu, ako već neće hrvatske istražne institucije. Gospodin Plenković je znao u veljači da se formira grupa Borg, znao je da se okuplja i organizira grupa pod vodstvom potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, znao je da se grupa Borg ne sastaje bez veze makar se sastajala u restoranima i krčmama nego da se sastaje da napiše lex Agrokor, znao je da će grupa, a to se vidi iz korespondencije izabrati svojeg čovjeka, svojeg povjerenika. Pazite ne bilo kojega povjerenika, kaže Šavorić nego našega čovjeka, našega povjerenika agenda, točno sa namjerom je to sve napravljeno. Znao je da će se dovesti Alix Partners i na kraju znao je da će se poslovi dati istim ovim podizvođačima Alteru, Texu, InterCapitalu i mnogima drugima. Sada je to potpuno jasno.

Ima nekih koji će vjerojatno prirediti proslavu zbog svega što je napravila svojim angažmanom u politici u tom cronic kapitalizmu kako ga nazivaju, ali i u javnom životu mislim da je karijera za nju zauvijek gotova. Možda ne bi bilo sporno da su ovi stručnjaci iz grupe Borg samo pisali zakon u sklopu Ministarstva gospodarstva ili da su samo, samo dobili ove poslove savjetovanja ili da su samo savjetovali evo Ramljak je najbolji pa jamo njega za povjerenika. Pa upravo njima i upravo RAmljaku i upravo Matiću i upravo Bricelju i upravo Šavoriću, a pozivam institucije s ovog mjesta da ispitaju i prihode i imovinu i premijera i ministara u Vladi da netko od njih nije dobio nekakvu korist. Umjesto da se radilo sve javno, da je javno objavljeno tko će raditi tu radnu skupinu da se radilo preko institucija, prije svega preko Ministarstva gospodarstva, ne sve se radilo potajno po uredima. Zanimljivo je također da je Texo Management registriran na Ilici 1A istoj adresi gdje je registriran i Šavorić i partneri. Postavlja se pitanje Ministarstvo gospodarstva je jedno veliko ministarstvo, mijenjalo je ime i resore mnogo puta zašto mi plaćamo stotine valjda su stotine, tražim još uvijek popis radnih mjesta nisam dobio preko zastupničkog pitanja, stotine stručnjaka u Ministarstvu gospodarstva što pravnih, što gospodarstvenike, ekonomiste, financijske stručnjake, ne znam ni ja već s čime se sve ne bave, zašto im dajemo ogromne plaće godinama, a kada treba nešto napraviti sve njih izbjegavamo, nepotrebni su idemo na crno. Postavlja se logično pitanje, zašto takvo traćenje resursa? Jako je zanimljiva činjenica da je na Odboru za gospodarstvo na pitanje kakva je veza ministrice Dalić sa Šavorićem ona rekla da nikakva, ali mi međutim danas znamo da je gospodin Šavorić čak deset dana radio za Agrokor u vrijeme izvanredne uprave. Ona je to sve znala i morala znati. Zato što u mailovima pokazuje se da ne samo u vrijeme izvanredne uprave nego još od veljače je sve znala. I ne samo da je to bila laž nego je bila laž sve ovo vrijeme oko pisanja lex Agrokora.

Skandalozno je također što je upravo Ante RAmljak kao jedan od autora i jedan od članova skupine Borg intervenirao u izradu ovog zakona na način da je napravio što? Prvo, ne može povjerenik biti stečajni upravitelj, neko s liste stečajnih upravitelja, ne to mora biti poseban čovjek. Prva intervencija. I druga stvar, ne neće kao kod stečajnih upravljati odgovarati stečajni upravitelj za svoje poslove, neće Ramljak odgovarati za to što namjerava raditi nego će odgovarati RH. Drugi propust. Da su imena ljudi koji su pisali zakon objavljena 1.4. ti ljudi nikada ne bi dobili konzultantske poslove. Međutim pošto nisu desio nam se teški sukob interesa, zlouporaba povlaštenih informacija, zlouporaba položaja miješanje privatnog i javnog naravno na štetu javnoga. Sve je to gospodin Plenković znao ili je morao znati može ga stvarno biti sram što se još uvijek pravi da se ništa ne događa i što još uvijek skriva se od ovih činjenica. A tko će najviše izgubiti ovdje?

Jel tko će imati najviše koristi od ovoga? Onaj da ne kažem sotona u Londonu Ivica Todorić, on sada likuje, pa jesam vam rekao da su se organizirali da su mene krali, pa ja sam cijelo vrijeme upravu. I ne samo da sam upravu, ja ću sada na sudu kada me izruče Hrvatskoj reći da me politički progone, dokazat ću im i mailovi su na kraju krajeva najveći dokaz. Na temelju toga on će vjerojatno ići pokušati rušiti nagodbu i ne samo na temelju toga i na temelju onih izvješća koja nisu napravljena kako treba. Gospodin RAmljak kada je imenovan za povjerenika morao je po struci napraviti stanje poduzeća Agrokor koncerna, koliki su dugovi, kolika je imovina, potraživanja i sve ostalo što revizorska struka traži, on to nije napravio, revizija, PVC se ogradila od cijelog niza tih brojki. Dao sam ovdje analizu javnosti novinarima to može biti temelj jednoga dana za rušenje cijele ove priče. I sada kao da to nije bilo dovoljno kao da nisu dovoljne ove peripetije sa Vijećem vjerovnika sada još i ova korupcija pa Todorić je presretan.

Jako je zanimljiv taj tajming, čuo sam nekoliko teorija tko je ovo plasirao u ovo vrijeme i zašto, vjerojatno nijedna nije točna, a možda jest, ali ovo je precizna informacija.

Možda je to neko iz nesklonih ljudi na premijeru Plenkoviću, možda je to netko iz Most-a tko je bio u vlasti u to vrijeme, možda je to sam gospodin Todorić preko nekih kanala. Bit će jako zanimljivo vidjeti tko je to plasirao i još važnije zašto baš sada. To se sve moglo zbrojiti najkasnije 1. svibnja 2017. Ne, sada nekome to odgovara.

Kolega Sinčić, vi ste od 14 minuta koje ste govorili doslovno niti jednu niste posvetili zapravo ovom zakonu nego ste govorili o svemu drugome. Ja sam vas namjerno pustio svjestan toga da vi kršite Poslovnik i pričate o temama koje nisu vezane uz ovaj zakon da se ne bi reklo da ne znam, vladajući pokušavaju nešto ušutkati itd. Ali molim sve sljedeće govornike da se drže teme, tema je ovaj zakon kao što su se držali i prethodni govornici.

I ja bih vas zamolio da pustite zastupnike da slobodno govore o onoj temi, svi znamo zbog čega mi danas raspravljamo o ovome. Uostalom kolega Sinčić je upravo o tome i raspravljao. Izvolite kolega Grbin. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Iznoseći ovu opservaciju vezano uz raspravu uvaženog kolege Sinčića, povrijedili ste čl. 186. Poslovnika Hrvatskog sabora koji definira način na kojem se vodi rasprava na plenarnoj sjednici. Ne znam da li ste s tim člankom upoznati pa ću vam ga pročitati. Na sjednici Sabora vodi se o Prijedlogu zakona u pravilu objedinjeno opća rasprava i rasprava o pojedinostima. Ovo što je uvaženi kolega Sinčić sada napravio je nešto što se zove opća rasprava. On je razgovarao o temi i razgovarao je o razlozima za donošenje zakona i ne vidim na koji je on način povrijedio Poslovnik, dapače vi ste to učinili. Ja jako dobro poznajem, kao što znate Poslovnik. Ja sam samo zamolio ostale kolege na slični način kao što ste se vi držali tema kad ste izlagali i obrazlagali ovaj zakon, da se i ostali drže teme. A ova priča o općenitosti itd. nas može dovesti do svugdje i svagdje. Prema tome, idemo kolega Bunjac, izvolite. Znači, povrijedili ste čl. 186. gdje dakle piše da je dozvoljeno govoriti općenito i da je dozvoljeno raspravljati o pojedinostima. Znači, SDP je podnio prijedlog izmjene zakona koji se direktno tiče Agrokora i izvanrednog povjerenika i zastupnik Sinčić je cijelo vrijeme govorio o nastanku toga zakona i o izvanrednom povjereniku. Znači, on ni na koji način nije odstupao od teme i jednostavno, ako ste doista imali tu intenciju da ga ne ušutkavate onda ste se mogli suzdržati od ovoga završnoga komentara. Da, naravno ja ostajem kod onoga što sam rekao i držim da nije povrijeđen Poslovnik, a ostajem kod onoga da molim sve da se držimo teme. A sada će u ime Vlade govoriti poštovani državni tajnik Darko Nekić. Pozdravljam sve zastupnice i zastupnike. Evo, uvaženi zastupnik Grbin je opširno govorio o argumentaciji spomenuvši pri tome i mišljenje Vlade, ali ja bih ukazao na jedan dio koji ste zaboravili citirati u svom izlaganju. Dakle, Vlada je obrazlažući zašto odbija ovaj vaš prijedlog spomenula i dva argumenta koja vi niste u svom izlaganju citirali. Znači, u odnosu na odredbu čl. 2. Prijedloga vašeg zakona, Vlada RH ističe kako je navedena odredba po svom sadržaju retroaktivna s obzirom da propisuje da će se svi započeti postupci prije stupanja na snagu tog zakona dovršiti prema odredbama tog zakona. S tim u vezi ukazuje se na odredbu čl. 90., st. 4. i 5. Ustava i na odluku Ustavnog suda prema kojoj zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje, dok iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje. To niste spomenuli u svom izlaganju, a to također stoji u mišljenju Vlade isto kao i to da je Vlada Ministarstvu pravosuđa dakle, naložila da odnosno zadužila Ministarstvo pravosuđa za pripremu odgovarajućih zakonskih prijedloga koji trebaju urediti etičke norme kojima bi se regulirala sva pitanja sukoba interesa u nesolvencijskim postupcima. Što se tiče pitanja koje je spominjao uvaženi zastupnik Podolnjak, dakle ja nisam čitao intervju od 17.4., čini mi se da ste spomenuli, u Večernjem listu, ne znam što je novinarka napisala, ali mi smo odnosno ja sam ovdje da branim službeni stav Vlade RH koji je iskazan u pismu odnosno u mišljenju od 8. ožujka 2018. godine. Ono što ste točno rekli, to je da Ministarstvo uprave priprema potpuno novi zakon o sprečavanju sukoba interesa. Naime, u 4. mjesecu je formirana radna skupina koja radi upravo na tom zakonu i slijedom toga radna skupina izrađuje u stvari prvi nacrt koji još nije završen. Prema tome, ne vidim kako bi Ministarstvo uprave moglo komentirati taj prvi nacrt, a mi ga još u stvari i nismo završili. Točno ste citirali da bi taj nacrt trebao biti gotov odnosno zakon u 4. tromjesečju, međutim mislim da ćemo ga znatno ranije završiti i da će već u kolovozu biti poslan Vladi RH sa svim onim mišljenjima kako to je i predviđeno procedurom. Prva će biti ona poštovanog zastupnika Željka Jovanovića. Izvolite.

Hvala predsjedniče. Gospodine državni tajniče, nedavno je bivša predsjednica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa izjavila da je sve ovo što se događalo oko afere Agrokor jedan od najočitijih sukoba interesa i da je to nešto gdje svi koji su bili uključeni u taj proces i koji su znali, pa tako i gospodin Plenković moraju otići. Što vi mislite o tome kao visoki dužnosnik HDZ-a u Ministarstvu uprave koje je nadležno za praćenje rada Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa? Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Roberta Podolnjaka. Zahvaljujem. Ja dozvoljavam da novinarka nije razgovarala s vama o onome što se radi na promjenama Zakona o sprečavanju sukoba interesa, ali obzirom da detaljno govori o svemu što bi ministarstvo voljelo u tom zakonu predložiti za promjenu i između ostalog posebni naglasak daje na uvrštenje izvanrednog povjerenika u sistemskim tvrtkama kao dužnosnika mogu pretpostaviti da je o tome razgovarala i sa samim ministrom. U svakom slučaju ne vjerujem da je novinarka ovo zaključila onako ne razgovarajući s nikim odgovornim u ministarstvu. Članak je na čitavoj stranici Večernjeg lista, ja ću vam ga pokazati, a vjerujem da će ova rasprava pomoći u tome da i novinarka koja je ovo pisala sasvim sigurno se očituje o tome s kim je razgovarala, da li je to u pripremama.

Dakle jako puno puta sam čuo kao argument Vlade za odbijanje pojedinog zakonskog prijedloga. Mi pišemo novi prijedlog zakona, još nijedan od tih koji je spomenut ja na klupama saborskim vidio nisam od Zakona o lovu pa na dalje. dakle kada mi to kažete to je po meni potpuno promašeni argument jer Vladi više što se toga tiče ne vjerujem. S druge strane, ja nisam pravnik, vi ste izložili pravno mišljenje, ali je po meni poanta ove rasprave je samo želimo li da čovjek koji upravlja tvrtkama od posebnog interesa za RH dakle koji upravlja tvrtkom sa više od 5000 zaposlenika i 7,5 milijardi kuna, za koji postoji više nego osnovane sumnje da postoji eklatantan sukob interesa, zloporaba informacija povlaštenih itd., itd. da li želimo to uvrstiti u kategoriju gdje se može primjenjivati Zakon o sukobu interesa.

U ime predlagatelja će sada govoriti poštovani zastupnik Peđa Grbin. Poštovane kolegice i kolege. Evo drago mi je da smo imali čuti mišljenje Vlade RH i drago mi je iz više razloga jer neugodno mi je gledati državnog tajnika kako ovdje šuti dok se govori o važnoj temi, a i daje mi se mogućnost da konkretno odgovorim na određene primjedbe. Da, u prijedlogu zakona predviđeno je njegovo retroaktivno djelovanje, da. Pa jesmo li mi to tajili? Piše izričito u obrazloženju pojedinih odredbi. A zašto je to predloženo? Zato što je Ustavom RH jasno propisano da pojedine odredbe zakona ako je to zakonom određeno mogu imati povratno djelovanje. Kada? Kada za to postoje posebno opravdani razlozi. E pa mi iz Kluba zastupnika SDP-a smatrali smo da u slučaju gospodina RAmljaka postoje posebno opravdani razlozi da se njime zabavi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, jesmo, a sada moram reći i zašto. Zato što je dotični sudjelovao u prepisci kao što sada znamo sa potpredsjednicom Vlade RH u kojoj je dogovarao kako će izgledati Zakon o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značenja za RH sa ljudima koji će bilo direktno, bilo putem treće osobe nakon toga angažirati u postupku izvanredne uprave i pojedinima od njih omogućiti da im prihod sa 750.000 kuna u 2016. godini skoči na 9 ili 10 milijuna kuna. To su osobe koje su sudjelovale u prepisci. Pročitat ću vam jedan od tih mailova, konkretno mail koji je tadašnja potpredsjednica Vlade, srećom ne i sadašnja gospođa DAlić poslala gospodinu Ramljaku, gospodinu Matiću, gospodinu Šavoriću, gospodinu KOruniću, ali gospodinu Zdravku Mariću. Možda vam je to ime poznato, vjerujem da je. A mail glasi: „Premijer moli da sutra dođete u Vladu u 15,30 vezano uz temu o kojoj radimo“ Premijer moli da sutra dođete u Vladu vezano uz temu o kojoj radimo.

Ali je činjenica i ponovit ću još jednom, gospođa Dalić je u postupku izrade zakona angažirala osobe da ju savjetuju kako će taj zakon izgledati koji su nakon toga postale izvanredni povjerenik, koje su nakon toga birale savjetnika za restrukturiranje, pa bile preko njega angažirana i koji su postali posebni pravni savjetnici izvanredne uprave. Svi su na tome zaradili. To je u najmanju ruku sukob interesa, a po mojem skromnom pravnom znanju i nešto više od toga. I ako me pitate da li smatram da postoje posebno opravdani razlozi da u zakonu bude predloženo da u skladu sa Ustavom RH ima povratno djelovanje na način da se primjeni i na postupak koji je u toku, moj odgovor vam je da, postoje.

Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Roberta Podolnjaka. Važno je kolega Grbin istaknuti osim ovoga da se slažemo oko ustavnopravnog aspekta retroaktivnosti pojedinih odredbi još jednu značajnu okolnost.

Dakle bilo je apsolutno moguće da se zakon po hitnom postupku izglasa u ovom Hrvatskom saboru i da se na novog povjerenika primjenjuju odredbe izmijenjenog zakona. u tom slučaju čak ne ni bilo retroaktivnosti u slučaju gospodina Peruška.

Ja sam čvrsto uvjeren da je Povjerenstvo za sukob interesa nepotrebno usko pa da ne kažem gramatički, tumačilo zakon kada nije ušlo u meritum stvari i unatoč mojem obrazloženom prijedlogu utvrdilo da se Zakon o sprečavanju sukoba interesa primjenjuje zbog svega onoga o čemu sam prije govorio i na izvanrednog povjerenika. Ali da, u pravu ste. Kad smo predlagali ovaj zakon, u tom trenutku je Ramljak bio izvanredni povjerenik da ne kažem komesar. Međutim, bilo je više nego dovoljno vremena pogotovo u trenutku kada je postalo evidentno da će dotični zbog svojeg čega, sukoba interesa, morati otići iz Agrokora da se taj zakon usvoji i da novi povjerenik koji dolazi, gospodin Peruško u konkretnom slučaju kad već spominjemo imena, dođe na tu dužnost znajući da mora davati izvješće o imovnom stanju i sve ostalo što ga sljeduje. Poštovani kolega Grbin, mi smo i ovo komentirali o ovaj zakon i na odborima i ja sam čak bio i suzdržan zato što u načelu i mi prepoznajemo i nedostatak transparentnosti koji je bio i tu uvijek treba težiti što transparentnijem načinu poslovanja i kako izvanredne uprave tako i u svemu. Ono što bi ja vas pitao ovim zakonom, što meni se nameće kao jedan veliki problem a vjerujem i građanima, da li je to povratno djelovanje i općenito djelovanje ima i kod isplata naknada dužnosničkih za vrijeme kad prestane obavljati tu dužnost od 6+6 jer u ovom slučaju to je gotovo 4 milijuna kuna, ako bi uzeli sva 3 povjerenika i po meni, tko bi to trebao platiti?

Poštovani gospodine Čuraj, nažalost miješate nekoliko zakona. Ovo je Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Taj zakon definira dužnosnike samo u smislu i za potrebe toga zakona. Primjerice, imate Zakon o državnim dužnosnicima koji onda regulira odnosno Zakon o pravima i obvezama državnih dužnosnika koji regulira njihova prava ali se taj zakon ne primjenjuje recimo na saborske zastupnike koji imaju svoj zakon, koji se opet ne primjenjuje na dužnosnike u lokalnoj samoupravi, koji imaju svoj zakon a ni taj zakon se ne primjenjuje primjerice, na jedno trgovačko društvo o kojem sam prije govorio, HEP, koja se financira iz džepova hrvatskih građana koji plaćaju struju na direktora koje firme se primjenjuje Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Dakle, ovim zakonom dajemo obveze a nitko ne stječe nikakva prava osim građana RH koji ovime dobivaju pravo da znaju tko u ime RH upravlja najvećim trgovačkim koncernom u ovoj zemlji. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HNS-a, vrijeme će podijeliti poštovani zastupnik Batinić i poštovani zastupnik Čuraj, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, državni tajniče. Pa naime, u svojoj raspravi zajedno sa ko legom Čurajom ja ću morati spomenuti još nekoliko zakona koji su neminovno vezani da bi mogli razumjeti intenciju kluba SDP-a koji je predlagatelj ovoga zakona. Naime, Zakon o sprečavanju sukoba interesa manje-više tu smo svi suglasni da je izuzetno važan, da je nužan i kao dužnosnik i mogu kazati hvala onome tko je prvi pokrenuo tu inicijativu da se uopće krene u donošenje ovakvog zakona. No ovdje imamo nekoliko dvojbi, nekoliko dilema, više formalne naravi, inače načelno podržavamo razmišljanje i samu ideju da se vidi kako na koji način u budućnosti iako smatram da i želja mi je, da ne moramo više taj zakon nigdje primjenjivati niti na jednom trgovačkom društvu, ali za svaki slučaj da se i te dileme i dvojbe koje su se pokazale da se na neki način preveniraju. Pa konkretno, imamo Zakon o sprečavanju sukoba interesa, cilj je da se izvanredni povjerenik odnosno prijedlog je da se uvrsti kao dužnosnik. E sada, ako iščitavamo Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika, njega tu nema kao navedenoga, da li bi trebalo prvenstveno intervenirati u taj zakon da se unese izvanredni povjerenik pojmovno? Nemamo ga ni u Zakonu o lokalnoj samoupravi, znači gdje su čelnici lokalne samoupravi, župani također pod paskom Zakona o sprečavanju sukoba interesa, a nemamo jednako tako niti u Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja. Znači trebalo je da smo legalisti intervenirati vjerojatno u Zakon o državnim službenicima, o pravima i obvezama državnih službenika. Ja ću samo ukazati na neke članke koji to definiraju, kad govori članak 13. b, koji govori plaća odnosno naknade članova uprava trgovačkih društava, ravnatelja itd., znači pod koji kategoriju bi ga mogli svesti, utvrdit će se prema odredbi članka zakona te ne mogu biti viši od utvrđenih plaća ministara. Vrlo prihvatljivo više nego korektno. Da li ćemo moći na takav način funkcionirati u perspektivi ubuduće? Nadalje da ne spominjem sve obveze koje su zakonom predviđene s manje-više svih članaka koji reguliraju tu tematiku. No, moram se vratiti također i na sam Zakon o izvanrednoj upravi koji kaže znači tko bira, koga imenuje, imenuje ga sud. Činjenica je i jeste na prijedlog Vlade. Ali imenuje ga sud, ne Vlada. Zatim da ne citiram postojane članke, primjenjuje se u dijelu, koji nije dovoljno definiran, pod pretpostavkom, znači to je bila intencija zakonodavca, da se primjenjuju i određenih članaka iz Stečajnog zakona, po modelu stečenog zakona. Nadalje, kome odgovara izvanredni povjerenik? Isključivo sud. Isključivo sudu. Naravno i odboru vjerovnika, ovisno i o čemu se odlučuje. Zakona o izvanrednom, o društvima sistemskog značaja, sud je isključivo nadležan, nazirati rad izvanrednog povjerenika. Mi u Klubu HNS-a, naravno, podržavamo načelan Zakon o sprječavanju sukoba interesa, koji je na snazi, ali jednako tako, sa željom da Vlada što prije krene u izmjene i dopuna, jer ima niz nelogičnosti. Navesti ću samo jednu i hipotetski da je izvanredni povjerenik državni dužnosnika, što bi mu s obzirom na značaj i obim posla, odgovarao, ako ga se pokuša svrstati u tu kategoriju, velim hipotetski, 6 plus 6. U prijedlogu zakona Klub SDP-a navodi da neće po proračunu biti nikakvih posljedica. Da li mi možemo i tko može izvanrednu povjereniku odobriti isplatu plaće 6 plus 6, jer on praktički 12 mjeseci, ne može nigdje se zaposliti. Zašto kažem nigdje? Pa pokušajmo sagledati samo širinu, kompleksnost, broj tvrtki, koje su na ovaj ili na onaj način povezane sa Agrokorom. Ja znam nekoliko, znam nekoliko prijevozničkih tvrtki, koje nisu iz mojega kraja, koje nisu radile za Agrokor, ali svega nekoliko. Ljudi, svakako da je to tema i to sam kazao na odboru, dobra ideja. Dobra ideja, dobar prijedlog predlagatelju, Vladi, da razmotri, da vidi tu mogućnost, međutim, volio bi čuti od samog predlagatelja, ovoga prijedloga Kluba SDP-a, kako je on zamislio, u koju kategoriju, kako mu definirati plaću i trebalo bi još nekoliko intervencija i u Zakonu o pravima državnih dužnosnika i u sam Zakon kojim je regulirana izvanredni povjerenik intervenirati.

Tu nema javnog novca. Nula kuna, i ako se taj zakon izglasa vrlo vjerojatno se može desiti preuzimanje odgovornosti samog zakonodavca Sabora, da onih, nakon završetka, dobro izvanredni povjerenik pošto je, ako iščitavamo postojeći zakon, koji naprosto, nisam siguran, dal ga možemo u cijelosti primijeniti, 3 mj. će primati plaću, a 12 mjeseci se neće moći nigdje zaposliti, apsolutno nigdje. Podržavam razmišljanje kao ideju, kao ideju, ali jednako tako predlažem kolegama iz SDP-a, da pokušaju iznaći cjelovito rješenje i ponuditi paket izmjena zakona, da možemo dobiti jednu kvalitetniju, jednu širu sliku o svemu tome skupa. Još nešto bi želio spomenuti kada je tema Zakon o sprječavanju sukoba interesa, iskoristiti ću nazočnost državnog tajnika, mi smo imali izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi i također, vjerujem da je to isto jedan od ciljeva da se napravi, da se naprosto pokuša, onih 12 mj. amortizirati ili da se naknada, koja je smanjena na 6 mj. ili negdje na 3 da se proporcionalno tome, umanji i trajanje, tog jednog vakum prostora od 12 mj. da li na 6, da li na 3, da li za period primanja naknade ili slično. Hvala lijepo.

Mislim da kolega Batinić je vrlo dobro detektirao sve potencijalne probleme izmjenom ovog jednog, odnosno, dva članka. Dakle, apsolutno i to ću ponoviti iz njegovog izlaganja, nemamo ništa protiv i što veća transparentnost to bolje, ali ovdje otvaramo si nepotrebno bokove i smatram da ovu problematiku i potencijalnu buduću, se može rješavati lexom specijalist, dakle, pojedinačno, ako gledamo možda i tzv. Zakonom o izvanrednim upravama, odnosno, tvrtkama od sistemskog značaja. Jer ovdje je vrlo dobro navedeno što to sve znači, nekome, dati mu sve obveze, a uzeti mu sva prava. Ustavnost toga, onda se dovodi u pitanje, funkcioniranje, se dovodi u pitanje, a sami zakon o kojem mi danas razgovaramo, o sprječavanju sukobu interesa, govori o sukobu interesa, kojeg? Privatnog i javnog. Znači, prevedeno, da li netko dok obavlja javnu dužnost, ne pogoduje privatnim osobama, da li sebi ili bliskim sebi osobama ili drugom privatniku. Ovdje kako je riječ o privatnoj tvrtki, nema javnih novaca, to je mislim da svima sada jasno i to je ono što smo cijelo vrijeme govorili da ne smije ova kriza niti ovaj zakon niti bilo što drugo, niti lipe koštati naše građane i to je apsolutno sada svima jasno i to više niko ne govori od onih koji su se prijetili da će to Hrvatska država platiti ili ne znam ja što, to je postalo ja mislim svima jasno i nedvojbeno. I cijeli sustav koji je već sada pri kraju mislim sukob interesa koji je bio i na transparentnost na koju smo mi ukazivali i rekli da je, je platio bivši povjerenik, otišao je bez Zakona o sprečavanju. Ali to ne govori da ne bi trebalo nešto biti i da se treba predviditi takva situacija. No međutim imate situaciju u toj privatnoj tvrci gdje odgovarate vjerovnicima koji kažu mi želimo to i to. A on treba doći i reći, e ne mogu znate ja sam možda u sukobu interesa ako to napravim. I mi ćemo ograničavati privatni interes, privatne novce i slobodu u konačnici tržišta kapitala. Tu moramo paziti i to je izuzetno bitno. Ono što je tu cijeli povod za ovo to što tu osobu predlaže Vlada, ne imenuje, nego predlaže i to je kao osnova određivanja ovih izmjena i dopuna. Da, Vlada može predložiti pet ljudi, sud može odabrati bilo koga ili reći ne, ne može, odbiti imenovati. To sud može i sud time već preuzima svoju odgovornost. Zato i je taj zakon bio i zato je Vlada upravo predlaže zato što to takvi poslovi se ne mogu prepustiti pukom slučaju po opisu nekih stečajnih upravitelja. No međutim kada gledamo širu sliku, svima je sada jasno da se nešto moralo napraviti i onima koji su bili protiv i nama tada u opoziciji kada nismo sudjelovali niti predlagali te neke savjetnike koji su to radili niti dobivali mailove naši dužnosnici u ministarstvima, niti imali ministre koji su to sprovodili na Vladi niti glasali. U konačnici, da su naši amandmani prihvaćeni glasali bi, da, održali bi taj zakon jer smo bili svjesni da nešto treba napraviti, bili smo konstruktivni. Neki su znali očigledno da gospodin Ramljak sudjeluje u savjetovanju pri pisanju zakona i nisu imali problem ga podržati na Vladi, a sada govore nešto drugo. Mi tada nismo, mi smo bili za krajnji cilj, spasiti svako radno mjesto što je moguće spasiti, održati proizvodnju, spriječiti ono nezamislivo. Zbog čega je do toga došlo? Ja mogu shvatiti tada interes javnosti za povjerenstvom sljedeću točku dnevnog reda jer to nije mala stvar, ali ništa nas ne smije maknuti od onoga krajnjeg cilja, postizanja nagodbe, održavanja proizvodnje, održavanja i naših dobavljača u krajnjoj liniji. Te police i dalje se pune i treba ih puniti, što više hrvatskim proizvodima i spašavanju svakog pojedinačnog radnog mjesta, deseci i deseci tisuća radnih mjesta.

Ali se sada može i mora drugačije jel ne može se dogoditi da bilo kakvim našim neodgovornim djelovanjem u prošlosti i sada se dovede u pitanje ijedno radno mjesto, a kamoli 50.000 ili koliko već radnih mjesta i sudbinu cijelog gospodarstva, to je ono što je na kocki. Da je bilo stvari koje nisu bile dobre, to je svima jasno. Govori se tu o svačijim odgovornostima, to ćemo imati kasnije prilike i u sljedećem izlaganju obrazlagati, ali mislim da u konačnici sama intencija ovog prijedloga je uvijek za pozdravit, ali realizacija je gotovo nemoguća, upitna i otvara nam previše bokova i neće dati ono rješenje koje mi želimo. I zato treba tu problematiku sagledavati iz lex specialisa i određenih zakona koji to reguliraju.

U ime predlagatelja riječ uzeti poštovani zastupnik Arsen BAuk. Malo Ramljak, malo Šavorić, malo Peđa, malo ja tko to ide. Dakle u ovom formalnom dijelu za izvanrednog povjerenika vrijedilo bi isto ono što vrijedi i za direktore javnih poduzeća, dakle nisu ni oni državni dužnosnici i nemaju nikakav zaštitni mehanizam, nego bi bili u istom slučaju ko direktori javnih tvrtki. I nije u potpunosti točno da se ne bi mogao zaposliti nigdje, ne bi mogao biti direktor, ali uz dozvolu Povjerenstva za sukob interesa bi mogao zaposliti se u nekoj tvrtki uz dozvolu. E sada baš da se brinem za nekoga čija je tvrtka dobila 12 milijuna kuna od savjetničkih usluga šta će raditi sljedećih godinu dana, ne znam, dakle 12 milijuna kuna kada bi izračunali plaće svih saborskih zastupnika mislim da bi se to proteglo na nekoliko godina. Međutim nešto drugo je tu također bitno naglasiti, a to je da bi za izvanrednog povjerenika vrijedila načela djelovanja koja vrijede i za političare. Kada je saznao slučaj sa Texo Managementom predsjednik Vlade je dobio izvješće i onda je rekao jednu izjavu, ja ću pokušati citirati kolega BAčiću pa možda, dakle da je „iznos moralno upitan“ koji je dobio gospodin Ramljak, mislim da sam točno pogodio bit. Znači 12 milijuna kuna je nemoralno a 4 milijuna kuna bi valjda bilo moralno ili bi bilo moralno 2 milijuna kuna ili 500 000, di je ta granica moralnosti i etičnosti itd. Povjerenstvo za sukob interesa je ovlašteno reći da li je netko postupao po načelima djelovanja ili nije jer ovako ispada da je Ramljak otišao a da uopće nije prekršio Zakon o sukobu interesa niti ikakva načela djelovanja jer se na njega nisu pripisivala nikakva načela djelovanja, dakle on je ustvari žrtva kada bi ispala ova argumentacija što ste govorili o tome koje su moguće komplikacije ako se na njih ne primjenjuje Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Prema tome, naša poruka ovdje mora biti jasna. A to je da se na osobe koje Vlada, vi ćete reći predloži sudu pa sud postavi, a mi ćemo biti nešto direktniji pa reći ako je Vlada postavi pa sud potvrdi, da se određuju ista pravila i načela djelovanja kao što se određuju za one koje Vlada imenuje u državne tvrtke i da su dužni tako raditi jer da to nije tako, onda ne bi bilo političke odgovornosti niti gospodina Ramljaka niti gospođe Dalić. Oni su prije nekoliko tjedana došli na Odbor za gospodarstvo, odgovarali na pitanja i opći dojam je bio da su razvalili cijelu opoziciju i pola vladajuće većine. Dva mjeseca nakon toga, oba su pala. Dakle, dojam ponekad vara a predsjednik Vlade je vrlo, vrlo blago, doduše, on to uvijek tako apaurinski radi, komentirao njihove postupke, branio do predzadnjeg i onda na kraju su oboje podnijeli ostavku, vjerojatno ne zato šta su dobro radili. Mi smatramo da bi trebali snositi i prekršajne sankcije zbog kršenja Zakona o sprečavanju sukoba interesa a sada za ovom govornicom ja nemam dovoljno pravnih znanja da ocjenjujem da li tu postoji elementi neke druge odgovornosti.

Vaše izlaganje je izazvalo dosta replika. Prva je ona poštovanog zastupnika Milorada Batinića, izvolite. Kolega Bauk, vidim da ste pažljivo slušali raspravu i da ste mi odgovorili i na neka pitanja, znači dužnosnik da, ali niste precizirali koji, usporedili ste ga trgovačkim javnim društvom, da tako kažem. Međutim ono kad sam govorio, što je bila intencija moje rasprave? Sprječavanje sukoba interesa prioritet, transparentnosti nikada dovoljno ali moja sugestija prema vama je išla u smislu da dođete sa kompletnim prijedlogom seta izmjena zakona jer stvara dvojbu, jednu pravnu nesigurnost ukoliko idemo samo intervenirati kroz ovaj zakon. Pa evo vam samo jedan slučaj, znači članak 20.

Ne bi bio državni dužnosnik, ne bi bio dužnosnik lokalne samouprave kao što nisu ni direktori javnih tvrtki. I na njega bi se odnosila sva pravila koja se odnose na dužnosnika u smislu Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Što se tiče cjelovitih rješenja, ovo je cjelovito rješenje. A to je da se izvanredni povjerenik koji je u jednom koncernu dvije osobe ustvari, jedanput se primijenilo pa bi promijenili jedan članak zakona i dali mu nekakve obaveze koje ionako se mora držati jer da ih se nije morao držati, ne bi danas bio bivši. Hvala lijepa.

Ta monetizacija i ta privatizacija tražila je konzultante.

Ovo društvo o kojem cijelo vrijeme govorimo. Zašto vas to sada smeta kad govorimo o privatnom novcu a ovdje ste iz proračuna to isplatili i ništa se nije desilo, a o monetizaciji da ne govorimo. 3 godine pričali, odustali na Vladi u 30 sekundi, isplatili novce za što? I kome? Znači ništa.

I čini mi se da je tu proveden natječaj, jel tako? A taj natječaj, čini mi se nisu pisali ti koji su dobili, jel tako kolega Grčiću?

Zašto? Zbog radnji koje su se dogodile. U tim radnjama su sudjelovale slijedeće osobe, nedvojbeno, gospodin Ramljak – odletio je, gospođa Dalić – odletjela je. Zašto? Zato što su radili nešto što je bilo protuzakonito. A tko je čitavo to vrijeme znao za sve to? Tko? Premijer. Ponoviti ćemo još jednom. Premijer moli da sutra dođete u Vladu vezano uz temu na kojoj radimo. Da ne zaboravim, moli da se dođe u 15,30 u Vladu. Poštovani kolega Bauk, recite mi da li mislite da bi se sve ovo o čemu smo mi danas govorili trebalo u postupcima koji se vode proširiti i dalje?

Pa, ja mislim da bi osim gospođe Dalić na Povjerenstvo za sukob interesa trebalo svakako vidjeti da li se premijer držao načela u obnašanju javnih dužnosti. To bi bila još jedna zanimljiva ocjena Povjerenstva za sukob interesa. A što se tiče vašeg pitanja koje ste spomenuli, odgovor je treba, naravno. I mislim da se politički gledano niti predsjednik Vlade ne može izvući od političke odgovornosti u ovome slučaju. Sad je pitanje do koje razine ta politička odgovornost treba ići i vidjeti ćemo koliko će on uspjeti se iz svega ovoga onako PR-ovsi izvući kao što to samo on zna. Dedramatizacija, relaksacija, šta još?

A do ponedjeljka ćemo valjda zaboraviti.

Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Panenića. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani kolega Bauk, gledajući prijedlog koji ste uputili kao klub zastupnika neodoljivo podsjeća zapravo i na kodeks korporativnog upravljanja zagrebačke burze gdje također podrazumijeva se da ograničenje treba biti, pogotovo vezano za sukob interesa, jasno je naznačeno. Prema tome, u biti postavlja se pitanje zašto taj kodeks se nije i sada primjenjivao kad smo imali ovu situaciju jer po njemu, zapravo došlo je do ugroze i samoga tržišta dionica i povjerenja dioničara. Oni koji su trenutno još uvijek vlasnici tvrtki iz sastava Agrokora. Ovo ja smatram da je jedna dobra nadogradnja koja nadopunjuje i zagrebačku burzu i sam kodeks i smatram da donosi jednoj značajnoj stabilnosti političkog utjecaja na donošenje odluka u samom Agrokoru i umanjuje zapravo moguću štetu koja bi bila provedbom ovakvog načina kao što je sada proveden za RH. Uvaženi kolega Bauk, u više vaših rasprava danas ste spomenuli vaše proročanske sposobnosti kad ste rekli kako ste zatražili izglasavanje nepovjerenja, pa su nakon izvjesnog vremena ti isti ministri smijenjeni. Gospođi Nadi Murganić, pa je ona i dalje ministrica, isto tako vas mogu podsjetiti u vrijeme kad ste vi bili ministar koliko je ministara smijenjeno za vrijeme milanovićeve Vlade od Linića, Jovanovića itd. i bez izglasavanja nepovjerenja. Ali ključ ove priče je da se istakne tko i od čijih sredstava su se naplatili ovi o kojima čitavo vrijeme govorimo. Dakle, niti jednom jedinom lipom iz proračuna RH.

Ovo što se tiče gospođe Murganić, tu smo se pridružili kolegama iz GLAS-a. Statistički gledano ne stojimo loše u ovom broju. Dakle, što se tiče ovoga zadnjega što ste rekli, ja razumijem da je to jedan pokušaj obrane, legitiman pokušaj obrane neobranjivog i ja vam tu ništa ne zamjeram, ali ja sam siguran da aktivisti i članovi HDZ-a kada su išli govoriti građanima da na izborima 2016. glasaju za HDZ, da nisu to radili zato da bi se jedna skupina ljudi koja nema nikakve veze s HDZ-om nego su prijatelji potpredsjednice Vlade koja je bila izašla iz HDZ-a, a donirala pametno obogatili ili kako bi ja to sad rekao malo bolje, „oborgatili“ Tako da u tom smislu ja vjerujem da niti članovi i aktivisti HDZ-a kod vas neće tu priču baš dat za pravo, ali branite se kako treba.

Prije svega vezano je uz samo adresiranje ove problematike s kojom se slažem, to sam i rekao. Prije svega, taj Zakon radi se o sukobu privatnog i javnog, kad netko stavlja svoj privatni interes ispred javnog.

Ja želim nju, izvoli napravi ono što ti kažem. Moj novac, moja odluka. On kaže ne mogu, ja sam u sukobu interesa. Znači, to je ona suština. Privatno i javno.

Odgovor je ne bi. I tu priča počinje i završava. Dakle, najprije jedna grupacija radila Zakon, a onda je po tom Zakonu postala nešto u tom Zakonu čime je sebi omogućila da zaradi neke novce. Predložili su nekog vanjskog konzultanta koji je onda njih predložio za podizvođače itd., itd. Prema tome, u političkom smislu je to relativno više-manje jasno, ako se nisam uspio referirati na sve što ste rekli to je iz dva razloga. Ili nisam imao dovoljno vremena ili nisam imao dovoljno znanja da vam odgovorim baš na sve. Slijedeći Klub zastupnika je onaj SDSS-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Pupovac.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege.

Ali nisam siguran da sa ovim Prijedlogom zakona ide dovoljno temeljito, ide dovoljno široko i nisam sasvim siguran da bismo se i odlučili da usvojimo ovakav Prijedlog zakona da on ne bi mogao biti osporavan odnosno Prijedlog izmjene ili dopune Zakona da ne bi mogao biti osporavan. Zašto mi se čini da bi se moglo dogoditi da bude osporavan? Jedan od argumenata je i upravo iznio kolega Čuraj. Dakle, riječ je u prvom redu o privatnoj kompaniji, o privatnom novcu, privatnim dobavljačima, izuzev grada Zagreba. I dublje umješavanje države u cijeli taj proces bilo bi po našem mišljenju dodatno riskantno za RH, a sam Zakon već donosi određene rizike. Drugo, bez obzira na to koliko je u javnoj percepciji bila važna i objektivno je bila važna uloga bivšega upravitelja, ali o njemu su odlučivali po Zakonu vjerovnici. Oni su mogli odlučiti hoće li on biti prihvaćen, hoće li prihvatiti njegovu ostavku, neće prihvatiti njegovu ostavku, što god mi ovdje govorili.

I to je razlog zbog kojeg smo mi kao Klub SDSS-a rezervirani prema ovoj inicijativi čiju namjeru prepoznajemo kao dobru. Pokušaj da se smanji opasnost koja objektivno postoji, ali mi zato mislimo da je potrebno da se napravi nešto drugo i nešto šire i nešto više. Nešto sam u tom pogledu jutros naznačio u svojoj raspravi onih 5 minuta slobodne rasprave. Ja mislim da nama treba set sistemskih zakona koje će učiniti transparentnom odnos između države i nedržavnih aktera. Bilo da je riječ o poduzećima, bilo da je riječ o profesorima, bilo da je riječ o konzultantima i njihovim tvrtkama. Mi nemamo zakona o uvjetima i pretpostavkama za lobiranje.

Ta tri sistemska zakona, ta tri sistemska rješenja bi trebala osigurati ono što je nedostajalo u ovom slučaju i što nedostaje u nizu slučajeva. A važnim i za naš posao saborskih zastupnika o kojima dobar dio nas dugo vremena o tome ne zna ništa sjedeći ovdje u Saboru, tek s godinama shvati zapravo s čim ima posla.

Dakle, mi nema nikakve sumnje, trebamo učiniti sve da u skladu kao članica EU sa obavezama koje smo preuzeli i sa interesom da jačamo vlastite državne institucije, zaštitu javnoga interesa, javnoga novca i načina donošenja javnih odluka i uključujući i propise i zakone.

Jutros sam spomenuo donošenje Općeg poreznog zakona, da li postoje ikakvi tragovi o tome tko je bio konzultiran pri tome, kako su tekle konzultacije, postoje li zapisnici? Ne postoje, nisu nam dostupni, nemamo obavezu da to radimo. Jeli postojala i definirana obaveza da se u našem slučaju napravi isto ono što je napravljeno u slučaju rješavanja krize talijanskog Parmalata, kada se točno znalo gdje i kada koji sastanak je održan, tko je na njemu sudjelovao, tko je što rekao, tko je što zagovarao. Nismo ga imali u slučaju realizacije ovoga zakona, ali nemamo ga isto tako ni u slučaju pripremanja niti drugog zakona i to je naš veliki problem. to je veliki problem nas zastupnika jer smo uvijek za korak ili dva iza onih koji sudjeluju u kreiranju zakona jer lakše dođu do predstavnika vlasti države, ministarstava, agencija i bilo koga drugoga negoli mi. I iz tog razloga Klub zastupnika SDSS-a poziva da se tome posvetimo i da sve one okolnosti koje se tiču informacija o sustavu u upravljanju sukobom interesa učinimo transparentnim, da se učini transparentnim sve slučaje u koje su uključeni stručnjaci koji su zaposleni u privatnim tvrtkama, posebice konzultantskim, a koje sudjeluju u različitim radnim grupama za izradu zakona, pravila, programa ili bilo čega drugoga. Dakle ono što se nama čini jeste da se pojača transparentnost pomoću ovakvih zakonodavnih mehanizama, a to se može ako imamo registar organizacije pojedinaca koji se bave lobiranjem, ako imamo registar sastanaka dužnosnika, ako imamo zakonsku obavezu kreiranja zapisnika na bilo kojoj vrsti konzultacija ili neformalnih razgovora koje državni dužnosnici obavljaju sa pojedinim konzultantima bilo na sveučilištima, bilo izvan njega, obavezu kreiranja i pisanoga traga o svim oblicima utjecaja na sadržaj odluka i posebno zabranu vezano uz prethodno ili naknadno zapošljavanje ili dobivanje pozicije. To treba sistemski i zakonski riješiti. I ukoliko to sistemski i zakonski riješimo onda imamo potpuni pravi okvir unutar kojega ovakvi slučajevi kakvi su se pojavili sa objavljenim mailovima mogu biti na valjan način sankcionirani, ne samo kao pitanje sukoba interesa i sveobuhvatno. Iz tog razloga Klub zastupnika SDSS-a će se pridružiti nastojanju da se što je moguće prije izvrši dopuna Zakona o sprečavanju sukoba interesa, da se što je moguće prije sustavna izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju sukoba interesa, da se što je moguće prije u Sabor uputi Zakon o lobiranju, da dobijemo potpun registar i pravi registar stvarnih vlasnika i isto tako Zakon o pranju novca. Kada to dobijemo onda ćemo imati institucionalan okvir koji će nama kao zastupnicima omogućiti da djelujemo snažnije i jače nego što djelujemo, a državu će ojačati i učiniti je kompetitivnijom i njezine stručnjake nego što to ona ovoga trenutka jest. Zaobilaženje države u stvarima u kojima država preuzima dio obaveze je nešto što se ne smije događati i zato je podnešena politička odgovornost i zato je između ostalog potpredsjednica morala otići. Nije da u državi baš ne postoje stručnjaci koji su to u stanju raditi kada i onako znamo da bez onih koji u ovoj državi ipak rade časno svoj posao, taj sirovi materijal o kojem se ovdje piše nikada ne bi mogao doći u ovaj Sabor da nije bilo ljudi koji znaju raditi svoj posao. Idemo tim ljudima pomoći da budu snažniji, idemo državu ojačati.

I zato vas pozivamo kada izađemo sa inicijativom nekih od ovih zakona u skladu sa snagom našeg kluba, vjerojatno sa Zakonom o lobiranju i sa onim što će uskoro Vlada izaći oko Zakona o sprečavanju sukoba interesa, idemo to dopuniti pa ćemo imati mnogo jači okvir i mnogo bolju institucionalnu formu nego što je ovoga trenutka imamo. Ovog trenutka imamo okolnosti onakve kakve su tipične za klasične liberalne države u kojima je država slaba a grupe koje posjeduju novac, utjecaj su jači. U našim okolnostima je još to dodatno povezano grupnim i kojekakvim međusobnim interesom povezanošću i onda dobivamo okolnosti koje imamo i još k tome imamo dodatnu situaciju da nam je politika u proteklih nekoliko godina nažalost oslabljena. Ja pripadam maloj stranci pa to mogu reći jer smo slabi već po defaultu. Ali govorim to zbog stranaka koje su velike. I za koje želim da ostanu velike ali nećemo ovako ostati veliki ni mi kao stranke niti ovaj Parlament ako se ne posvetimo onom što je naš posao a to je donošenje promišljenih, ne samo ad hoc sistemskih rješenja koje će ojačati državi i koje će ojačati državne institucije uključujući zakonodavno tijelo. Sada će u ime predlagatelja riječ uzeti poštovani zastupnik Peđa Grbin. Zahvaljujem vam poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Pupova, krenut ću s nečim što možda ne bih trebao govoriti sa govornice jer se radi o mom osobnom i stavu i odnosu prema vama jer vas doista duboko cijenim i kao čovjeka i kao političara. Neke stvari koje ste napravili iznimno cijenim, naravno bože moj, neke i puno manje. Ali moram reći da ste me ovoga puta ipak malo razočarali i krenut ću sa onime što ste rekli a što me u neku ruku i iznenadilo i nisam očekivao od vas. Možda nije tema ovog zakona ali je sa njim direktno povezano. Za početak lobiranje, predložite, ja sam uvjerene da ćete sa ove strane sabornice meni s lijeva dobiti potporu jer mi želimo urediti lobiranje i napravite to. Ali kada govorite o stvarnim vlasnicima, u posljednjih godinu dana Hrvatski je sabor dva puta raspravljao o stvarnim vlasnicima pravnih osoba. Jednom je SDP podnio amandman da taj registar postane javan, niste podržali. Znate kada smo o njemu glasovali? 10. svibnja. Prije nepuna 6 dana. I dali znate kako ste vi osobno tada glasovali o tom zakonskom prijedlogu? Glasovali ste protiv usvajanja zakona koji je Registar stvarnih vlasnika pravnih osoba trebao učiniti javnim. I moram priznati da sam duboko iznenađen da danas 6 dana nakon što ste bili protiv toga da Registar stvarnih vlasnika postane javan, to isto s govornice zagovarate, ali pustimo to i vratimo se na sukob interesa. Vi ste govorili o tome da državu treba maknuti od upravljanja u trgovačkim društvima pogotovo onih koje su u privatnom vlasništvu, konkretno u ovima koji su pod izvanrednom upravom. Ali poštovani kolega Pupovac, 9. travnja 2018. godine održan je jedan sastanak u Banskim dvorima, ja ne znam da li ste vi bili prisutni na njemu ali znam da su takve vedete hrvatske politike kao što je Radimir Čačić ili gospodin Vrdoljak, predsjednik HNS-a da su bili prisutni i bez obzira što nisu državni dužnosnici, njima je kao članovima koalicije, ne znam dal' ste i vi bili, ali čini mi se da jeste, predstavljena nagodba od strane izvanrednog povjerenika koaliciji, ne nekom državnom tijelu. I vi meni danas ovdje govorite da država nema utjecaja na postupke u Agrokoru? Vi meni govorite da premijer nema veze sa onime što se događalo? A premijer organizira sastanak 9. travnja, prije 37 dana za svoje koalicijske partnere od kojih dobar dio nisu državni dužnosnici a neki uopće nisu dužnosnici. I njima se predstavlja nagodba. Njima se predstavlja tekst nagodbe i oni nakon toga vani komentiraju ovo je super, ovo je onako, ovo je onako, saborskim zastupnicima ne, članovima vladajuće koalicije da, i mi danas ovdje sa saborske govornice govorimo o tome da politika nema utjecaja na procese u Agrokoru? Politika je utjecala od prvog dana. Pročitao sam vam, pročitat ću ponovno i još ću nekoliko puta to tijekom dana. Premijer moli da sutra dođete u Vladu vezano uz temu na kojoj radimo. Premijer moli. Premijer koji je znao svaki korak u svakom trenutku i tko ga je poduzimao tko je radio. Znao je. Ali nije poduzeo ništa. Kada ste preko vikenda o sukobu interesa o kojem sada ovdje govorimo nastupali u javnosti, rekli ste stvari oko kojih se vi i ja duboko slažemo. Rekli ste da je netko poduzeo stvari koje nije smio. I bili ste potpuno u pravu. Rekli ste da nema apsolutno nikakve dvojbe oko toga što se dogodilo, i bili ste u pravu. A znate gdje ste stali? Stali ste u onom trenutku kada ste odlučili prihvatiti tezu da je kriv samo onaj koji je radio a ne i onaj kojim je taj koji je radio odgovarao i onaj koji je sve znao i onaj koji je sve odobravao jer ako je kriva potpredsjednica Vlade, kriv je i premijer. I vaše izlaganje je izazvalo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Nikole Grmoje. Poštovani kolega Grbin, apsolutno se slažem s ovim što ste rekli. Volimo često u raspravama ovdje govoriti kako bi trebalo ovo ili ono, ali kada određene zakonske inicijative, određeni amandmani dođu na glasovanje, istina je da ste vi dali amandmane tada na zakon ali dali smo i mi, odbijeni su amandmani i upravo zato što su nam odbijeni amandmani, uputili smo te izmjene Zakona o sprječavanju pranja novca i borbi protiv terorizma gdje smo tražili da taj Registar stvarnih vlasnika tvrtki bude javno objavljen i molili smo ovdje kolege, pa i kolegu Pupovca i ostale da podrže taj zakon, upozorili kolege iz HDZ-a da i EU je već krenula u tom smjeru izmjenom direktive i da ćemo svakako to morati usvojiti odnosno mijenjati i evo, nije bilo za to sluha.

Uvaženi kolega Grmoja, ovdje se radi o jednom kontinuitetu. O jednom kontinuitetu gdje ova vlast ne želi apsolutno ništa učiniti transparentnim. Registra stvarnih vlasnika je samo jedan primjer. Dali smo primjere drugih zemalja, čini mi se Velike Britanije itd., koje su to uredile. Tražili smo da samo ono što je u drugim zemljama uobičajeno bude normalno i za Hrvatsku. Ništa više ali i ništa manje od toga. E pa ista stvar je ovdje. Mi ovdje tražimo ne da nekog unaprijed osudimo već kako bi osigurali transparentnost da se proširi primjena dosega Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Međutim, ako država to neće, srećom u Hrvatskoj još uvijek postoji koliko-toliko slobodni mediji i oni će neke stvari odraditi umjesto nas, umjesto države, umjesto institucije i tada ćemo saznati i što je potpredsjednica Vlade radila i ono što je predsjednik Vlade prikrivao. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Milorada Pupovca, izvolite. Poštovani kolega Grbin, vi niste išli na to da osporavate argumente koje sam navodio zbog kojega vaš prijedlog zakon ne bi trebao a koje sam iznio, zbog kojega ne trebalo, prema kojem ja imam rezervu, nego ste išli na to da navodite postranične argumente o tome kako se tko ponašao u danim okolnostima, to je naravno u politici dopušteno. Ali u raspravi o samoj stvari kao što znate, i na sudu i u politici to ne mora nužno donijeti rezultate. Prema tome, to dali sam ja podržao ili nisam podržao izmjene i dopune Zakona o Registru stvarnih vlasnika, ja se s vama ne samo, neću ulaziti u polemiku, nisam podržao, ali iz sadašnjega iskustva mi je sasvim jasno da se to mora napraviti i da se mora mijenjati.

Taman smo trebali otkriti nešto o sastancima o Agrokoru, ali dobro, zaustavili ste to. Poštovani kolega Pupovac, više puta sam rekao, ponovit ću, ja o vama imam izuzetno dobro mišljenje i ovo ga neće promijeniti ali dopustite onda da kad se s vama ne slažem, imam to pravo i iznijeti. I to ću činiti. A što se tiče argumenata, pa dajem ih danas od jutra, davao sam ih prošli tjedan, ponovit ću ih i sada. Ako u trgovačkom društvu država uvodi izvanrednu upravu, država, ne vjerovnici, ne sud, država uvodi izvanrednu upravu, onda ta osoba koja će tu izvanrednu upravu provoditi, mora biti bez ikakve mrlje i podaci o toj osobi moraju biti javno dostupni na potpuno isti način kao što kažete da budu stvarni vlasnici.

Uvaženi kolega Grbin, riječ je i mi se cijelo vrijeme trebamo ipak vratiti Prijedlog Zakona o sprječavanju sukoba interesa, riječ je o povjerenicima u društvima od sistemskog značaja za RH i kad je premijer predstavljao zakon ne želeći da to bude isključivo vezano uz Agrokor, onda je između ostalo spomenuo i Zagrebački holding, da je jedno od takvih poduzeća i Zagrebački holding. I da li mi svi tu zajedno mislimo kad bi se slučajno desilo u Zagrebačkom holdingu, a vjerujte, nije to scenarij koji nije izgledan, da li bi ovako raspravljali? Jer cijelo vrijeme mislimo Agrokor i Agrokor jednako privatni interes. Šta bi bilo sa povjerenikom koji bi bio na čelu i vodi cijeli proces vezano uz Zagrebački holding, da li bi ovako raspravljali? Da li bi onda mislili da se Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa treba baviti i njim?

Sutra to može biti i INA, pa baš me zanima tko bi ovdje zagovarao da izvanredni povjerenik primjerice koji bi sutra došao u INA-u, ne bi trebao javnost obavijestiti o svojem imovinom stanju prije nego što je ušao i kako je imovinsko stanje kada je izašao iz tog trgovačkog društva. Mi ovdje imamo situaciju da je čitav niz osoba sudjelovalo u radnjama koje su izuzetno dvojbene. Da smo htjeli spriječiti na početku, mogli smo, ali nismo. I na kraju imamo Ramljaka koji je savjetovao, koji je pisao, Daliću koja je to sve podržavala, koja je to sve gurala, koja je to izgurala u zakon i imamo Plenkovića, Plenkovića koji jedini od te trojke ostao, koji je sve znao i sve prikrivao.

Kolega Grbin pa ja bih vas molio komentar vezano uz izlaganje nekih zastupnika koji su rekli da su vjerovnici podržali lex Agrokor. Mene sad to interesira, jasno da su vjerovnici podržali zato što su ono, uzmi ili ostavi, nisu oni tu mogli puno birati ili uzmi to što im se nudi ili možda ostanu bez svega. Ali u svakom slučaju, da li je vaše mišljenje da to abolira potpredsjednicu Vlade i ministricu gospodarstva i sve one koji su pisali lex Agrokor da rade upravo ono što su radili? Da su dogovorili konzultantske usluge od par stotina milijuna kuna. Da li vi to vjerovnici opravdava? Znači govorimo o tome, evo, a neki i zastupnici su ovdje i tu tezu spominjali da je to ono sve pod krinkom i uz odobrenje vjerovnika. Jel vi mislite da bi stvarno vjerovnici opravdavali to da je poštovana potpredsjednica Vlade, sad više nije, pardon, to mogla dogovoriti i da bi to bilo uz njihovu suglasnost? Postoji jedna stara izreka koja kaže vrag je u detaljima. Vi ste sad spomenuli vjerovnike. Vjerovnici su u postupku izvanredne uprave zastupljeni u vjerovničkom vijeću. Ali gle taj vrag koji je u detaljima. Mi ni dan danas, niti nakon što je istekao onaj period od godinu dana u kojem je trebalo završiti postupak izvanredne uprave, dakle mi u produženom vremenskom razdoblju, mi u produžetcima još uvijek nemamo stalno vjerovničko vijeće, nego imamo privremeno vjerovničko vijeće. A da li znate kako nastaje privremeno vjerovničko vijeće? Imenuje ga izvanredni povjerenik. Dakle izvanredni povjerenik kojeg je imenovala Vlada, jer bez Vlade njega nema, uloga suda je tu minorna, je imenovao, imenova one koji ga danas brane.

Sljedeća replika poštovanog zastupnika Branka Bačića. Kolega Grbin, da to netko drugi kaže da država uvodi izvanrednu upravu, a ne vi, ne bi replicirao. Vi jako dobro znate i nemojte, neću reć umanjivati, nemojte govoriti ne istinu. Izvanrednu upravu aktivira isključivo dužnik i to je i u ovom slučaju napravljeno. Da nije bivša uprava aktivirala zakon o postupku izvanredne uprave, ovo se nikad ne bi dogodilo. Prema tome vi to znate, samo ne želite to reć. A što se tiče onog drugog djela zbog čega sam vam također replicirao, i to znate da sukladno članku 12. ovog istog zakona je izvanredna uprava dužna o poslovanju, o pripremi nagodbe, o svemu relevantnome izvijestiti gospodarstvo, naime Ministarstvo gospodarstva, tj. Vladu RH. To što predsjednik Vlade prilikom, na sastanku kad mu je izvanredni povjerenik to izvješće podnosi, poziva i predstavnike vladajuće većine to apsolutno nije suprotno zakonu. Zahvaljujem. Poštovani kolega Bačić, članak 24. Zakona o izvanrednoj upravi. Nakon što prispije zahtjev za otvaranje izvanredne suuprave sud će o tome obavijestiti Vladu. Sud će o tome obavijestiti Vladu. Nakon toga dolazi do one ključne pretpostavke bez kojeg otvaranja postupka izvanredne uprave nema, a to je da će Vlada odlučiti tko će biti izvanredni povjerenik i to poslati sudu. Bez Vlade, bez predsjednik Vlade RH gospodina Andreja Plenkovića, ovoga svega ne bi bilo. Međutim, kolega Bačiću ja razumijem vašu zabrinutost. Vi kao vladajuća većina, a prije svega vi kao HDZ ustvari ovdje ste ni krivi, ni dužni upleteni u jednu aferu u kojoj je djelovanjem vaše bivše članica gospođe Dalić i vašeg predsjednika, jedna klika, jedna bulumenta, jedna grupa Borg došla u priliku da si u tolikoj mjeri omasti brk koliko si vi skupa niste u FIMI MEDIA-i. Dakle mi imamo aferu o kojoj treba javno govoriti i koju treba pročistiti. Sad ćemo krenuti na sljedeći klub, a to je onaj GLAS-a i HSU-u u ime kojega će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Što je tema? Tema je prijedlog dopune Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Klub SDP-a je predložio da izvanredni povjerenik … [[Govornik se ne razumije.]] od sistemskog značaja za RH bude uvršten u kategoriju dužnosnika u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. Kako su to obrazložili? Kaže: iako povjerenika formalno imenuje sud, on radi na prijedlog Vlade, što imenovanje povjerenika čini političkom odlukom u isključivoj nadležnosti Vlade, za razliku od primjera stečajnog upravitelja. Povjerenik upravlja sustavima iznad 5000 ljudi i više od 7 i pol milijardi duga, a ne podliježe odredbama ovog zakona, niti nadzoru povjerenstva. S druge strane npr. svaki član uprave trgovačkog društva u vlasništvu RH podliježe tom nadzoru. Koruptivni rizici su ogromni i zbog veličine kompanije i same situacije u kojem se nalazi, povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa je se proglasilo nenadležnim i to su razlozi zašto bi trebala promjena ovog Zakona. Kao i za svaki zakon koji dođe od strane oporbe rekla je preporuka da se zakon ne donese. Kako su to obrazložili? Obrazložili su jer su rekli, povjerenika imenuje sud. Kaže, zato što organi dužnika u privatnom vlasništvu ne smatraju se dužnosnicima. Usporedili su to sa stečajnim upraviteljima koji jednako tako nisu dužnosnici. Rekli su, između ostalog, da je Ustavni sud rekao da se zakon i propisi ne mogu, nemaju retrogradno djelovanje i da pojedine odredbe to eventualno mogu, iz posebno opravdanih razloga i rekli su ono što svaki put čujemo, a to je imati ćemo sveobuhvatni zakon kojim će Vlada, neka vlada jednog dana riješiti taj problem. O čemu zapravo govorimo i o čemu je riječ? Ono što moramo znati da izvanredni povjerenik u neusporedivo većem riziku od koruptivnih pritisaka od velike većine dužnosnika koji inače Zakon o sprečavanju sukoba interesa nadzire i zbog veličine tvrtke i zbog situacije u kojoj se to nalazi. Iako, znate kad nekad nađete se u nekakvoj nedoumici i kad niste baš sigurni kako riješiti, pa onda malo se okrenete oko sebe i malo vidite kako su to drugi rješavali. Cijelo vrijeme imamo na pameti, trebamo imati na pameti susjedna država Italija, Paramalat, kako su to napravili, što su riješili i na kraju taj se zakon nije zvao lex-Paramalat i nisu ga tako zvali, zvali su ga drugačije. Ali nakon toga je, postoji određeno zadovoljstvo što su tako odradili. Prigovor je jednako tako da izvanrednog povjerenika imenuje sud, ali kako sud imenuje povjerenika? Na prijedlog Vlade. Da li je riješ o političkom imenovanju? Pa je. Vlada predlaže, sud potvrđuje. A uloga suda je formalne prirode. Za razliku od toga stečajnog upravitelja, ako ćemo baš usporedbu, ne imenuje političko tijelo, ne imenuje Vlada i to je ta razlika o kojoj trebamo znati i o kojoj trebamo govoriti. Prigovor je i da Ustavni sud je rekao da zakoni ne mogu imati povratno djelovanje. Nije ... [[Govornik se ne razumije.]] Jer bi ovom izmjenom na prijedlog kolega iz SDP-a odredba o uvrštavanju povjerenika na popis dužnosnika mogla primijeniti povratno, a tu povratnu primjenu pojedinih odredba dopušta i ta odluka Ustavnog suda. Generalno, nema tog zakona i nema te izmjene zakona koji bi došao sa strane oporbe i koji čak i nema veze sa svjetonazorskom, čak da nema ni veze ni s Agrokorom i nema veze s ničim za koji bi vladajući rekli, pa gle, ajmo to prihvatiti, to će nam poboljšati. Čak i kad poboljšava i čak kad bi omogućila i ubrzala određene procese, nema šanse. Nitko od nas nema ništa protiv da jednim sveobuhvatnim zakonom se riješi problem. Ali imamo malo protiv jer to traje, jer ne dobivamo na stolove, jer to samo alibi za nešto drugo. I ovaj Zakon je ušao u proceduru i kad je ušao u proceduru i kad su kolege iz SDP-a to predložili, nisam sigurna da su bili tako vidoviti pa mogli predvidjeti da će pred tjedan dana, dakle mi govorimo pred tjedan dana, u srijedu pred tjedan dana su krenule priče s mail-ovima, pa je bila srijeda kad su svi rekli pa nema veze, pa je bio četvrtak pa kad su svi rekli nema veze, pa je bio i petak, pa je bila u subotu jedna scena koja zapravo pokazuje sve. Bilo je polaganje vijenaca na Oltaru domovine i kamera je snimila odlazak dužnosnika s tog polaganja vijenaca i gospođa, bivša potpredsjednica Vlade gospođa Dalić je jednako bila i kad je silazila s Medvedgrada, silazila je sama. Kraj nje nije bilo nikog. Ne morate se baviti politikom, ne morate imati puno saznanja, ne morate slušati što se priča po saborskim hodnicima, ta slika je govorila više od 1000 riječi. U ponedjeljak je samo mogli smo nagađati u kojem satu će gospođa Dalić reći, dajem ostavku. To je bila slika u subotu. Svi oni koji su u srijedu branili, svi oni koji su u četvrtak branili, svi oni koji su u petak branili, u subotu to više nisu činili ili je možda bila nedjelja, ali tako svejedno. Gospođa Dalić je ostala sama i ja vjerujem da zahvaljujući njenom iskustvu je i ona znala što slijedi i da se zapravo broji njen ostanak ne u danima, nego u satima. Jednako tako realni život je pokazao slijedeće, da je od trenutka od kad je ovaj Sabor većinom ruku izglasao Zakon, mi ga zove lex-Agrokor, ali ono što moramo znati i voditi računa, da se taj Zakon odnosi na sve one tvrtke, odnosno sistemska poduzeća koji imaju više od 5 tisuća zaposlenih i problem više od 7,5 milijardi. Dakle, može se tu naći i nešto drugo, ja sam namjerno spomenula zagrebački Holding jer kad je premijer bio na Zakonu, onda je on rekao da to može biti i zagrebački Holding. Ja sam ga tad pitala, gospodine Plenkoviću, možda vi znate nešto što mi ne znamo? No, međutim bojim se da i to nešto što je ko kula od karata, ali to će biti tema nečeg drugog. Dakle, od trenutka kada je većinom glasova u ovoj Sabornici taj Zakon izglasan, gospodin Ramljak je otišao u povijest, gospođa Dalić je u roku od tjedan dana od kad su krenuli mail-ovi jednako tako više je već i skinuta kolko vidim, po portalima njena fotografija, naravno sa onih fotografija ko čini Vladu i imamo situaciju sljedećeg povjerenika koji je kad je postao, gospodin Fabris Peruško je rekao od sad će sve biti otvoreno, javno, transparentno, sve ću objavljivat, imali smo prilike vidjeti presicu na koju je on izašao, rekao što ima za reći i nije bilo niti mogućnost pitanja novinara i toliko o javnosti, otvorenosti i transparentnosti. Ajmo zamisliti scenarij u kojem je recimo u tom zakonu da stoje odredbe, ona dva članka ili tri članka koji postoji u spomenutom zakonu koji govori o parmalatu gdje, ili zamisliti gdje se kaže da postoji određene obveze, sigurna sam da danas ne bi o ovom raspravljali. Jednako tako cijelo vrijeme opravdavamo i govorimo o potrebi da u državi, da čuvamo državu, da čuvamo određeni način sigurnost, da čuvamo stabilnost, pitanje je ključno nakon svih mailova koje imamo vidjeti što čuvamo. Jednako tako ne treba biti niti baba vračara, niti otvarati karte, niti bacati grah da znamo kako će završiti u petak glasanje i šta će se zeleniti, a šta će se crveniti i koliko će ruku biti negdje. Ali dajmo, ja često znam reći kad netko nešto pita, ja velim ajmo probati maknuti to što negdje nešto piše, ajdemo uključiti zdrav razum pa ajdemo vidjeti što bi to temeljem zdravog razuma trebali donijeti i kakvu odluku bi trebali donijeti i pitanje je što to koga smeta da u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa bude naveden i povjerenik u društvima od sistemskog značaja za RH. Koji je to problem? Koliko je to još ljudi koji bi tu bili, jedan, dva, tri, pa jednog imamo za sad i što je tu problem? Kad si damo odgovor što je tu problem onda mislim da ćemo si dati odgovor i na nekakva druga pitanja. Mi ćemo iz Kluba GLAS-a i HSU-a podržati ovaj prijedlog SDP-a, podržat ćemo ga iz razloga što bez obzira, stavite si, kad si date odgovor što to koga smeta, zašto je to problem, zašto ne bi to moglo biti u tom zakonu, zašto ne bi mogao biti ispitan ili odgovarati i što je smisao kad ste vi temeljem Zakona o sprječavanju sukoba interesa, vi dajete svoju imovinsku karticu na početku mandata i dajete svoju imovinsku karticu na kraju mandata. I gleda se razlika koja je. Što to koga smeta da izvanredni povjerenik to isto čini? Što koga smeta da protiv izvanrednog povjerenika netko može nešto reći pa reći će i ovako, dakle netko kad se primi tog posla onda mora odgovarati za sve ono što u tom poslu radi. Mi u Klubu GLAS-a i HSU-a nemamo nikakav problem da izvanredni povjerenik bude još jedna osoba na koju se odnosi Zakon o sprječavanju sukoba interesa, naravno da ćemo ovo podržati. A nekako probajte razumski odgovorit svak sebi na pitanje, a što vas to smeta da izvanredni povjerenik bude osoba na koju se odnosi Zakon o sprječavanju sukoba interesa?

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Prijedlogom zakona o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa predlagatelj, odnosno Klub zastupnika SDP-a predlaže da se u članku 3. stavku 1. važećeg zakona doda nova točka 42. koja bi propisivala da izvanredni povjerenik u društvima od sistemskog značaja za RH dužnosnik. Člankom 2. predloženog zakona predlažu da se svi postupci koji su započeti prije stupanja na snagu predloženog zakona, završe prema odredbama tog zakona, tj. predlažu retroaktivno djelovanje zakona. U svom obrazloženju paralelu povlače sa članovima uprave trgovačkih društava u vlasništvu RH koji po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa jesu dužnosnici. Klub HDZ-a ne podržava ovakvo obrazloženje i prijedlog, a sada ću ukratko i rezimirati takav stav. Prije svega želim naglasiti da sukladno odredbi članka 11. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH, izvanrednog povjerenika imenuje sud, a ne Vlada RH, ona ga samo predlaže. Vlada ne vodi postupak restrukturiranja, a tijela postupka izvanredne uprave su sud, izvanredni povjerenik, savjetničko tijelo, vjerovničko vijeće sukladno članku 9. istog zakona. Sukladno članku 14. zakona, sud je taj koji je isključivo nadležan nadzirati rad izvanrednog povjerenika. Članak 12. zakona propisuje koja su prava i obveze izvanrednog povjerenika te u stavku 1. utvrđeno da on ima prava i obveze organa dužnika. Organi dužnika, uprava i predsjednik uprave kao tijela trgovačkog društva u privatnom vlasništvu ne smatraju se dužnosnicima. U pogledu odgovornosti izvanrednog povjerenika, o čemu govori članak 11. stavak 2. Zakona o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH i u pogledu njegovih prava i dužnosti o čemu govori članak 12. stavak 12. navedenog zakona, primjenjuju se odredbe Stečajnog zakona. Dakle kada promatramo funkciju i sadržaj posla koji obavlja izvanredni povjerenik najprije možemo povući paralelu sa stečajnim upraviteljima koji isto tako nisu dužnosnici nego profesionalci koji pokušavaju u posrnulim tvrtkama prije svega napraviti maksimalno od onog što je moguće da se naplate vjerovnici. A u slučaju izvanrednog povjerenika možemo reći da je taj cilj isti takav uz restrukturiranje dužnika kako bi on ekonomski opstao. Stoga ne možemo povlačiti paralelu sa članovima uprave u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu jer oni upravljaju nečim što je javno dobro i stoga treba štititi javni interes dok izvanredni povjerenik upravlja procesom u trgovačkom društvu u privatnom vlasništvu i ne odlučuje sam. Dakle sukladno zakonu većinu odluka donosi vjerovničko vijeće, samim time već su u tome u svojim pravima i načinu odlučivanja limitirani izvanredni povjerenici. Isto tako moramo naglasiti da cijeli postupak vodi i nadzire sud. Uloga države u cijeloj ovoj priči možemo reći da je sljedeća, država je ta koja štiti cijeli gospodarski sustav u interesu joj je bilo stvaranje zakonskog okvira kao preduvjeta da se u ovakvim situacijama koje prijete gospodarskim krahom u državi stvori okvir koji će to zaustaviti da do takvih posljedica ne dođe preko noći i da stvori jedan normativni prostor u kojem će se kroz određeno vrijeme pokušati restrukturirati tvrtka, namiriti vjerovnici i na određeni način omogućiti da takvo trgovačko društvo nastavi dalje poslovati na pozitivan način. U cijelom ovom procesu možemo reći da interes države je da takav postupak uspije, da ona kroz izvanrednog povjerenika kojeg je predložila ne upravlja samim procesom, ona samo dobiva izvješća na znanje o tome kako taj postupak teče, ali sve odluke koje su bitne za samo restrukturiranje, za podmirenje vjerovničkih dugova, za odobrenje iznosa kredita novim kreditorima sve velike odluke donosi vjerovničko vijeće. Naravno to je jedino tako ispravno jer vjerovnici imaju najveći interes, a to je štititi svoj novac. U cijelom ovom postupku moramo još jednom naglasiti da svi dionici tog postupka naplaćuju se od novaca koji su ustvari novci tvrtki odnosno istih tih vjerovnika koji su o tome odlučivali, dakle to nisu novci iz državnog proračuna, niti jedna naknada, niti jednom savjetniku nije isplaćena iz državnog proračuna. Zaključit ću, javni interes u cijelom ovom postupku je da proces uspije da do nagodbe kao konačnog cilja ovog postupka dođe, ali ne možemo tom interesu podrediti interes vjerovnika koji kroz vijeće vjerovnika u konačnici odlučuju. Naravno, moram još jednom reći da sukladno ovom prijedlogu postoje još neke oprečne stvari budući dužnosnici sukladnici Zakonu o sprečavanju sukoba interesa ne mogu biti članovi uprave u trgovačkim društvima, samim time ovakvim prijedlogom niti izvanredni povjerenik koji po suštini posla koji obavlja je ustvari uprave ne može biti dužnosnik.

Izvolite. Državni tajniče, kolegice i kolege. Koliko god se kolege iz HDZ-a pa evo i kolegica Jelkovac trudili reći da ovaj prijedlog zakona tehničko pitanje, on je prvorazredno političko pitanje kolegice Jelkovac i nadam se da građani prate ovu raspravu i da će na kraju ove rasprave imati puno bolji uvid u to kakva je ova Vlada i kakav je anemični premijer Plenković kada je potrebno rješavati pitanja koja su važna i vitalna za hrvatsko društvo. Dakle ako pratimo svježe informacije i sve dokumente koji su objavljeni u medijima, ako pratimo Borg sumrak sagu onda je jasno da izvanredni povjerenik u društvima od sistemskog značenja za RH je izložen ogromnim koruptivnim rizicima, da je to potrebno kontrolirati i preventivnim mjerama smanjiti. Zato je naš zakon potreban i zato bi bilo neophodno da svi u ovoj sabornici koji drže do integriteta politike i političara do interesa građana Hrvatska u petak podrže ovaj zakon. Postoji još jedan razlog zašto bi ovaj zakon u petak trebalo podržati, on je gotovo simboličan ali vrlo indikativan. 18.5. u DAnskoj Hrvatska preuzima predsjedanjem Vijećem Europe i da li znate koji je ključni cilj našeg predsjedanja Vijećem Europe? Borba protiv korupcije, ali u toj borbi protiv korupcije ima jedan paradoksalan skup koji je označen kao središnji skup predsjedanja Vijećem Europe, to je skup koji će se zvati Jačanje transparentnosti i odgovornosti s ciljem prevencije korupcije. I naš zakon se uklapa u to i zato bi ga u petak trebalo podržati jer bi bila sjajna poruka na početku našeg predsjedanja. Ali gdje je vrhunski cinizam? Taj skup Jačanje transparentnosti i odgovornosti s ciljem prevencije korupcije 15. i 16. listopada 2018., znate gdje će se održati? Održat će su u Zadru, valjda je to sjajno mjesto da se pokaže kako je bivši ugledni ministar koji je iskoristio svoju poziciju za dvostruko farbanje tunela, za upola manje kilometara ceste zbog plaćanja tog farbanja tunela, radio na transparentnosti borbe protiv korupcije. Čestitam onome koji je izabrao grad Zadar da se tamo održi ovaj skup, ponovit ću, Jačanje transparentnosti i odgovornosti s ciljem prevencije korupcije. Prema tome, nemoguće je ne osvrnuti se kada govorimo o ovom zakonu koji je usmjeren upravo u tom smjeru, transparentnosti, odgovornosti, prevencije korupcije ne podsjetiti da je Hrvatska 2017. prema indeksu percepcije korupcije u krugu korumpiranih zemalja sa 49 bodova na 57. mjestu. Dakle od 168 zemalja, Hrvatska je u krugu korumpiranih zemalja i daleko na primjeru od Slovenije koja bi nam trebala biti nekakav primjer kako se boriti protiv korupcije. Sve što se događa ove dana, ova Borg sumrak saga, ovo … [[Govornik se ne razumije.]] potpredsjednice Dalić zbog kojeg je i vama u HDZ-u neugodno, ja to dobro znam, ja kada sam kritizirao HDZ zbog kriminalnog koruptivnog ponašanja, nikad nisam govorio o običnim članovima HDZ-a nego o vršci koja je opet i ovim primjerom pokazala da je vrh HDZ-a taj koji korumpira hrvatsku državu. Dakle, gubitak povjerenja u tijela javne vlasti i osjećaj korumpiranosti svuda oko nas, nastavlja se i 2017. i 2018. pa stoga ne čudi što je ovo Plenkovićevo muljanje gdje žrtvujući najprije Ramljaka a potom skrivajući se ispod suknje gospođe Dalić, zapravo brine samo o svojoj fotelji. Prema tome, kolegice i kolege, ukoliko želimo da pokažemo da nam je stalo do interesa građana Hrvatske, da želimo pokazati Vijeću Europe kako se uspješno treba boriti protiv korupcije, onda jedino što ima smisla je podržati ovaj prijedlog zakona koji se nalazi pred vama. Prema tome, najnoviji skandali koji se događaju u Hrvatskoj, pokazuju da ključnu odgovornost uvijek snosi predsjednik HDZ-a pa ovog trenutka gospodin Plenković se nalazi u močvari koja je puno dublja od svega što se događalo sa Fimi Mediom a znamo da je zbog Fimi Medie HDZ nepravomoćno osuđen, nažalost kao što se to kod nas uvijek događa, sad je taj proces vraćen na početak ali vjerujte, sve što se radilo u vrijeme Sanadera i Fimi Medie je mala beba u odnosu na to što radi Andrej Plenković. Prema tome, najnoviji skandali koji tresu Hrvatsku, od ušutkavanja medija, preko opstrukcije o radu Povjerenstva o sprječavanju sukoba interesa, ne izbora Dalije Orešković koja je neki dan izjavile svi oni koji su branili Martinu Dalić, njihova karijera je vrlo blizu svom kraju, pokazuju i zašto Dalija Orešković nije ponovno izabrana za predsjednicu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Prema tome, mi smo svjedoci sukoba interesa epskih razmjera, lešinarenja u režiji Andreja Plenkovića i njegovih suigrača u toj režiji, Dalić i Ramljak, ako se ne varam, to su 3 osobe, ako se 3 osobe udruže u nekakvom poduhvatu, znamo kako se taj poduhvat zove ali pustimo to DORH-u i USKOK-u koji su koliko smo čuli, preuzeli sve materijale u Hotmail aferi da vide da li su jači od Borga u toj borbi u kojoj će nadam se stati na stranu interesa građana Hrvatske. Ja ću vas podsjetiti još jednom na jednu izjavu: „U svakom korumpiranom društvu, moralni i vrijednosni temelji ne valjaju. Grijeh se oprašta a korupcija se ne može oprostiti, ona prije svega treba biti izliječena.“ Riječi su tada mladog nadbiskupa a danas papa Franje. Prema tome, kolegice i kolege, ne možemo oprostiti ono što je činila Borg ekipa Plenković, Ramljak, Dalić, treba ih kazniti i ovaj prijedlog naš ide u tom smjeru, nadam se da to građani gledaju. Plenković pokazuje da je jedino fotelja premijera ono za što se bori strasno. Dok je njegov odnos prema filofašistima, sukobu interesa, nasilju prema ženama, korupciji vrlo anemičan. Tu više ni transfuzija ne bi mogla, tu može pomoći samo potpun dolazak novih ljudi. S Plenkovićem nažalost kolegice i kolege u HDZ-u vi ostajete pokret za Hrvatsku okovan korupcijom i sukobom interesa. Svojim glasom za naš zakon pokazat ćete da ne pristajete na to.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče. U ime kluba HSS-a prije svega izražavam nezadovoljstvo obzirom da mi je potpredsjednik uskratio mogućnost da repliciram predlagatelju ovog zakona, iako sam na vrijeme digao pločicu, međutim nisam htio praviti nered kao što drugi prave, ali upozoravam da nije fer prema klubu HSS-a i meni osobno jer bar mi uvijek uredno poštujemo Poslovnik i način diskusije u ovoj sabornici a isto tako bi podsjetio predsjedavajućeg da su i predstavnici klubova vladajuće većine diskutirali u ime kluba mimo teme, mimo zakona koji je predmet rasprave pa ih niste upozorili a predstavnike oporbe ste upozorili. Mislim da je korektno da svi imaju jednaku šansu i da jednako koriste ovu govornicu za iznošenje svojih stavova.

I kao što vidite, sve normalno teče bez ikakvih uzbuđenja, nemojte se previše uzbuđivati. Evo, a sad vas molim da odgovorite ovdje, gdje piše u Poslovniku da vi možete prekidati klub u iznošenju svojih stavova, a sad ste me prekinuli.

I smatramo da kroz ovaj Zakon treba se propitati i njegove aktivnosti i aktivnosti svih budućih izvanrednih povjerenika koje će Vlada imenovati u sličnim tvrtkama koje upravljaju sa više od 7,5 milijardi, više od 5 tisuća zaposlenih, ali ne samo zbog toga nego zato što se kroz ovaj proces utvrdilo niz nepravilnosti. Je u skladu sa Zakonom, ali nije normalno, pa ode Ramljak. Ima mrlja, bačena je sjena, pa ode gospođa Dalić, a pravo je pitanje i zato i treba ovaj Zakon da se utvrde činjenice da li je netko omastio brk. Ako mi kao saborski zastupnici i svi drugi dužnosnici trebaju svoju imovinsku karticu na početku mandata dati i na kraju mandata, da se to usporedi, onda ne vidim razloga zašto i netko koga je predložila Vlada da upravlja jednom takvom, jednim takvim predmetom koji ima težinu preko 60 milijardi i gdje je, svi se slažemo, treba sačuvati brojna radna mjesta, treba omogućiti sustav gospodarski da funkcionira, pa onda i fiskalni, financijski RH. A što je utvrđeno? Pa evo, i ovdje je danas rečeno. Nije se išlo s prijedlogom da se izvanredni povjerenik imenuje iz redova stečajnih upravitelja jer oni imaju položene ispite, licence, oni odgovaraju svojom imovinom za upravljanje stečajnim postupkom, a kome odgovara izvanredni povjerenik? Kažu sudu. Po nama je to nedovoljno jer ga je imenovala Vlada. Zašto još je ovdje bačena sjena i na gospodina Ramljaka, pa je otišao, a i na gospođu Dalić? Ne samo zbog ovih mail-ova nego zbog tih oko 500 milijuna kuna koje je isplaćeno savjetnicima. Isplaćeno je tvrtkama u koje je izvanredni povjerenik i bio djelatnik odnosno suvlasnik. A tko je donio odluku o tome? mi članovi Odbora za gospodarstvo, koji smo se potrudili pa iščitali sve te zapisnike, nigdje u tim zapisnicima ne piše da je privremeno vjerovničko vijeće odobrilo da se isplate toliki iznosi, nigdje. Vjerojatno su oni vjerovnici izvješteni o tome, ali nisu oni glasali. Tko je donio odluku da tolike naknade budu? Opravdava se da je to po međunarodnoj praksi iz Italije, iz afere Parmalat i problema u Parmalatu gdje je negdje od 3-5% od ukupno tražbina toliko isplaćeno savjetnicima. Rekao sam u tom trenutku kad je taj Odbor bio, do tad je bilo isplaćeno 300 milijuna kuna, da se s tih 300 milijuna kuna, da je isplaćeno malim dobavljačima koji u tom trenutku nisu bili svi isplaćeni, mogli sačuvati oko 4 tisuće radnih mjesta u RH. Naravno da savjetnike treba platiti, ali tko je donio odluku koliko će ih se imenovati i koji iznos će im se isplatiti. Sam povjerenik i očito je znala i potpredsjednica Vlade, a očito je znao i premijer jer vidimo da je sudjelovao na određenim sastancima s grupom koja je pripremala Zakon i koja je kasnije kroz provedbu Zakona, kako sam uvodno rekao omastila brk. Pozivam ih da prikažu te sve svoje troškove koje su imali, dal je to stvarno vrijedilo toliko. Jer oni nisu ispostavljali pojedinačne fakture pa su zato dobivali naknadu, nego su dobivali naknadu za svoj rad, za svoja izvješća.

Toliko komocije, bahatosti da nisu na vrijeme i 10. travnja ga odmah odjavili. Šta se u tih 20 dana događalo mi ne znamo, nema u zapisnicima kad su donešene odluke o naknada ni koje će se savjetnike imenovati. E, to je ono što treba propitati i zašto ovaj Zakon i zašto izvanredni povjerenik treba biti u dosegu Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Jer ako nam je stvarno svima cilj da sačuvamo radna mjesta, što i je, da se nagodba dogodi, što i je, ali je činjenica da tražimo istinu o tome koliko je tko oprihodovao iz ovoga postupka izvanredne uprave i rješavanja problema unutar Agrokora. Kažu, to je novac vjerovnika. Je, to je novac vjerovnika. Ali jedan od vjerovnika je i RH. I to se prešućuje. Koliko je neplaćenog zakupa za državno poljoprivredno zemljište i koncesije i za druge namjene? Već sam više puta pitao da li će oni koji će sutra biti kroz to novi Agrokor, vlasnici tih tvrtki nastaviti tu proizvodnju i sačuvati ta radna mjesta, tek ćemo vidjeti, ali ono što sad trebamo vidjet kroz ovaj zakon, kroz ovaj model da li je tko omastio brk, to zanima hrvatske građane, ako je mora odgovarati. Ako im je netko pomogao, nije dovoljna samo ostavka, treba odgovarati i pred zakonom RH jer želim da svi budemo jednaki pred zakonima Hrvatske, a nismo. Iz ovog se vidi da nismo.

Imao je vremena mnogo toga spremit. Razvlačilo se 2 tjedna da se gospodin Ramljak makne, razvlačilo se par mjeseci da se gospođa Dalić makne s ciljem očito da se još nešto zamagli.

Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo s obzirom da je brz na replikama, kolega Maras kada bi ja se vodio takvom njegovom, često puta nastupno u Saboru onda bi zatražio prekid rasprave, jer koliko je SDP-u stalo do ove rasprave? Nitko od predlagatelja ovog izmjena i dopuna zakona trenutno nije u Sabornici, dakle nema ni gospodina Bernardića, nema ni gospodina Grbina, nema ni gospodina Orsata Miljenića i nema gospodina Bauka. Oni su ovlašteni predlagatelji točke dnevnog reda, a gospodin Maras brže bolje čeka repliku ne bi li meni replicirao, pa prema tome … [[Upadica se ne čuje.]] Ne ja ne tražim da mi zaustavimo, što se nas tiče nama nije ni bitno jesu li gospoda tu, mi smo se pripremili za raspravu na temelju onoga što piše u zakonu, a ne na temelju onoga što bi nam trebao reći gospodin Davor Bernardić, ali to toliko o tome koliko je SDP zainteresiran za prijedlog zakona kojega sam predlaže. Ono što sam htio reći, neovisno o tome što nema predlagatelja. Htio sam reći da je gospodin Grbin kao jedan od predlagatelja, u ime SDP-a zatražio od povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa upit o tome je li ili nije izvanredni povjerenik temeljem zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja dužnosnik u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa i tad mu je zaključkom povjerenstvo reklo da nije, da se to na njega ne odnosi, da on nije popisan u popisu državnih dužnosnika, a ono što je najvažnije, nit ga imenuje Vlada, nit ga imenuje Sabor, prema tome tom činjenicom on ne može biti uključen u Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Ja mislim da je SDP, bez obzira što je ova inicijativa obojena događanjima oko Agrokora, imao jedan dobar pristup da pojedine osobe, u ovom slučaju izvanredni povjerenik u Agrokoru, mora biti pod određenom prismotrom javnosti, svih onih koji su zainteresirani oko sudbine tvrtke kojom on upravlja. No kolega Vlaović kaže prije da je bar on u poziciji stečajnih upravitelja, a ja bih rekao kolegi Vlaoviću da pročita zakon pa će vidjeti da se odredbe, što se tiče odgovornosti stečajnog upravitelja podrazumijevaju jednako onima koje sukladno Zakonu o stečajima stečajni upravitelj. Prema tome izvanredni povjerenik, izvanredni povjerenik odgovara, odgovara za štetu koju prouzroči, prouzroči tvrtci na čijem je čelu, kao što je stečajni upravitelj na isti način za štetu koju počini za vrijeme dok obnaša dužnost stečajnog upravitelja pričini tvrtci koja je u stečaju i na čijega je čelo postavio sud, prema tome već u Zakonu o izvanrednoj upravi, a to smo puno puta rekli, preko 80% postupovnih odredaba oslanja se, naslanja se na Zakon o stečajnom postupku. Zato nisam sklon da samo zbog ovog postupka o izvanrednoj upravi u Agrokoru mi unosimo nepromišljen, nedorađen institut da je izvanredni povjerenik u smislu Zakona o sukobu interesa dužnosnik koji podliježe tim odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Već sam skloniji da se to i o tome razmišlja sustavno i položaj njegov, dakle izvanrednog povjerenika, ali i položaj svih stečajnih upravitelja u Hrvatskoj. Nije argument, odnosno kontra argument je, kolega Grbin je sada došao pa sad imamo predstavnika predlagatelja, doduše nije sjeo u klupu, ali mi tu možemo definirati zašto bi samo onda izvanredni povjerenik bio, zbog toga što upravlja tvrtkom koja ima 5000 zaposlenika i preko 7 i pol milijardi prihoda, a recimo stečajni upravitelj u nekoj tvrtci koja možda ima 4999 zaposlenika i ima ukupne prihode od 7 milijardi i 450 milijuna kuna ne bi bio. … [[Upadica se ne čuje.]] E to nije točno, imat ćete priliku za repliku pa ću vam to reć. Nije, već je sud imenovao povjerenik i nakon, i nakon, i nakon što je zakon donese, nakon što je zakon aktiviran, nakon što je bivša uprava potpisala i aktivirala Zakon o izvanrednoj upravi tada sa Agrokorom upravlja izvanredna uprava, vjerovničko vijeće i sud, niti Vlada, niti Sabor i toga moramo biti svjesni. Jučer su vam draga gospodo vjerovnici o čijem se novcu radi, ovdje se ne radi o novcu poreznih obveznika, ovdje se ne radi proračunskim sredstvima, ovdje se ne radi o javnom novcu, ovdje se radi o novcu vjerovnika i oni vas lijepo upozoravaju ne ometajte nas, mi smo to ti koji zbog plaćanja savjetnika ćemo se manje naplatiti u ovom postupku i mi smo toga svjesni i mi to dozvoljavamo jer držimo da izvanredna uprava na čelu sa izvanrednim povjerenikom ovaj postupak vodi k nagodbi i potpisivanje te nagodbe sačuvat će naš kapital, naš interes, ne vaš gospodo, ne vaš. To morate shvatiti, to nije vaš novac, to je novac vjerovnika. I oni kada daju 300, 500 milijuna kuna daju od svoga i njima se manje dijeli i umjesto što će financijski vjerovnici možda na kraju nagodbe uspjeti povratiti svega 18 ili 20%, možda da nisu dali novce za vjerovnike povratili bi možda 24% svog novca uloženog i oni su toga svjesni, ali računaju da taj izvanredni povjerenik i ti savjetnici koji su tamo omogućuju njima da ne završe u stečaju pa ne dobiju možda ništa. To morate shvatiti da se ovdje ne radi o mom novcu, niti o novcu poreznih obveznika, ovdje se radi o novcu vjerovnika i nitko na ovom svijetu nije više zainteresiran od vjerovnika koliko se i na koji način troši.

Trenutak, zaustavite vrijeme molim vas.

Hvala lijepo kolega Maras. Ispričavam se, obraćam se kolegi Marasu zato što mi često puta upada u riječ, prema tome, samo iz tog razloga. Dakle htio sam reći to je važno da kada čuješ i milijun i dva i pet sve je to puno, bilo ko dobio i kada je to najopravdanije još uvijek je milijun kuna jako puno, ali je važno reći da daju izdvajaju oni koji su najzainteresiraniji da rad tih savjetnika njima omogući da spase svoje novce koje su tamo uložili. Time ne branim nikoga niti mi je cilj braniti jel netko dobio lipu, dvije, pet, deset, petnaest, milijun ili dva, ja samo hoću reći da moramo posvjestiti hrvatskim građanima da se ovdje radi o novcu banaka i financijskih vjerovnika, da su svi mali dobavljači, završava mi vrijeme imat ću prilike u replici. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem gospodinu BAčiću. Izvolite. Gospodine Bačiću moram priznati da sam zgrožen sa vašom raspravom kada cijela Hrvatska vidi da to nije moralno što se desilo tamo, da su ljudi uzeli novce da su napravili zakon da bi ostvarili milijunske dobiti, to svi vide, to niko ne dovodi u pitanje. Svi su se digli kontra toga javnost, mediji, svako tko razmišlja zdravom pameti to vidi. Vi branite u ovom SAboru da su ti ljudi imali pravo uzeti te novce jer kao to nisu novci poreznih obveznika nego to su novci vjerovnika koji se još nisu ni konstituirali. Ja ne mogu vjerovati da to čujem. Svi u Hrvatskoj gospodine BAčić, jel se osjećate usamljeno, jedan promil ljudi ne misli kao što mislite vi. Nije normalno. Sada ste rekli da je to normalno. Izvolite gospodine Bačić, odgovor. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras, vaša vika neće zamijeniti argumente jel ih nemate, nemate vi argumente za ono što tvrdite.

I to su tamo vrhunske svjetske i financijske institucije to vi ne razumijete, koji je puno bolje nego Gordan Maras zna koliko posao restrukturiranja i pisanja nagodbe u svijetu vrijedi i oni su to platili i nisu uzeli vama iz džepa niti meni, niti jednom građaninu na koga se vi pozivate. To je vaš problem.

Kolega Maras, temeljem članka 239. izričem vam opomenu za ometanje kolege u raspravi. Hvala lijepo. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Bačić, kad govorite o nedorađenim i nedovoljno razrađenim institutima, ja bih rekao da je izvanredni upravitelj upravo jedan od tih. Kad govorite o dobavljačima, odnosno vjerovnicima i njihovom novcu ja bome nisam dobio dojam, niti sad su svi u istom položaju, niti da su svi zadovoljni, niti da su svi entuzijastični oko savjetnika i cijelog procesa u Agrokoru. Kolega Bačić, sud imenuje izvanrednog povjerenika, ali ga jedini ovlašteni predlagatelj je Vlada RH. Kolega Bačić, u Hrvatskoj se zakoni pišu po niskoprofilnim restoranima, a ne po ministarstvima i u ovom Visokom domu. Zato je ovaj zakon važan. Zato što je dobar, loš i znao. Premijer je znao. Sve je znao. Odgovor kolega Bačić, izvolite.

Puno mi je važnije da su se mali dobavljači samo u ovom zakonu, u niti jednom drugom koji je u Hrvatskoj bi na snazi prije ovog zakona ne bi naplatili 4%, 4%, a oni su se 100% naplatili. Veliki dobavljači, velike, najsnažnije Hrvatske kompanije su se naplatile do sad 60%, a do kraja će 84%, a najmanje će se naplatiti financijski vjerovnici, banke, … [[Govornik se ne razumije.]] oni će se najmanje naplatiti.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Bačić imate sreću što gospodin Brkić presjeda, inače bi vam gospodin Reiner rekao da niste raspravljali o temi, možda bi vas opomenuo u vašoj raspravi. Meni je žao što vi ovdje tvrdite da nisu vaši novci, nisu naši novci, novci poreznih obveznika. Potpora, subvencija, koje čega, zemljišta, bez koliko zemljišta ćemo možda i ostati, radit će ga netko drugi, sve ovo što vi pričate, trudite se obraniti pa ja vas razumijem u kojoj ste vi poziciji da želite obraniti tu cijelu priču, no sjednite vani u tramvaj, stavite kapu na glavu da vas ne prepoznaju, slušajte što ljudi pričaju pa nitko u to više ne vjeruje. Možete vi tvrdit da mi nitko ne znamo zakone osim vas jedino i stručnjaka jedino koji su pisali takve zakone, ali ja vam kažem da je narod više lud od svega toga, svih ovih godina toliko pljačke, toliko otimanja na legalan način i da stvarno danas nitko nije osuđen pa neće vjerojatno ni ovdje. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

I kad bite malo držali do sebe onda bite drugačije meni replicirali. I ovo što se dogodilo u Agrokoru, problemi koji su se dogodili u Agrokoru u prvom redu krivica je na upravi Agrokora. Možda država nije reagirala, ni u vrijeme kad sam ja bio ministar i u vrijeme mojih Vlada, ni u vrijeme kad je SDP zajedno s vama, kad ste bili i s njima i s nama, nije najbolje reagirala, ali krivica je moj kolega Lenart prvenstveno na vlasniku, upravi Agrokora koja je Agrokor prezadužila i s takvim poslovanjem odredila budućeg vlasnika. Kolega Bačić, u mišljenju Vlade stoji da je Vlada RH zadužila Ministarstvo pravosuđa za pripremu odgovarajućeg zakonskog rješenja. Što to govori? Da postojeća zakonska regulativa nije do kraja jasna. Imate u mišljenju Vlade da je Vlada zadužila Ministarstvo pravosuđa za pripremu odgovarajućeg zakonskog rješenja, znači da postoji određeni vakuum u postojećem zakonu da izvanredni povjerenik ne odgovara ni Vladi, ni sudu, dok stečajni upravitelj odgovara svojom imovinom, čime odgovara izvanredni povjerenik? Čime? Samo svojim imenom, samo svojim imenom i statusom svoje tvrtke koja je imala par sto tisuća kuna prometa, a povukla je 12 milijuna kuna ili kolko već je. To je problem, a privremeno vjerovničko vijeće nije donijelo odluku o toj visini naknade i zato treba ovaj zakon da se utvrdi prava istina, to molim vas recite, što?

Dakle ja sam rekao, ako ste slušali, u početku da držim da je SDP imao dobre namjere kada je krenuo u tu proceduru, ali je loš zakon osmislio, loše je rješenje, tu treba doraditi. A vama sam replicirao, pa ću vam ponovo to podsjetiti, dakle članak 11. Zakona o postupku izvanredne uprave govori stavak 2. u pogledu odgovornosti izvanrednog povjerenika na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 92. i 93. Stečajnog zakona, a članak 92. Stečajnog zakona kaže: Stečajni upravitelj dužan je nadoknaditi štetu svim sudionicima koji je svojom krivnjom povrijedio koju od svojih dužnosti. Prema tome sve to što se odnosi na stečajnog upravitelja, dragi kolega Vlaoviću odnosi se i na izvanrednog povjerenika jer se na njega podredno odnose i sve druge odredbe Stečajnog zakona koje ovim zakonom, malim zakonom nisu do kraja razjašnjene i tu nema dvojbe oko toga.

Kolega Bačić, cijelo vrijeme nas tu uvjeravate kako nije izvučena ni kuna novca iz državnog proračuna, nema javnog novca, to su privatni novci, to su renomirani savjetnici koji pomažu da se tvrtka spasi. E sad mene zanima, meni je jasno da vi to srčano branite, možda bi i ja na vašem mjestu branio jer gledajte, kako objasniti da ste namagarčeni? Pa morate se boriti da pokažete da niste. Znači, Zakon za koji ste vi digli ruku i klub kojem ste vi predsjednik, njegovi zastupnici, omogućio je jednoj skupini koju je koordinirala vaša uđi-izađi članica stranke i omogućila je da se obogate i da izvuku 500 miliona kuna u svoj džep, a vi ste to podržali, digli ruku. Kako bi rekao kolega Glasnović, ja bi se na vašem mjestu osjećao kao nečija pametna budala i normalno da to branite jer ne želite to ispasti. I to je meni sve skupa jasno. Zamislite kolega Đujić koliko vama vjeruju kad vam dnevno odlaze iz stranke i zastupnici i članovi, koliko vama vjeruju. I vi sad meni govorite koliko nama vjeruju. Ja ću vam reći ono što je točno, a to je da smo mi u Saboru, doduše tada vladajuća većina taj Zakon donijeli i preuzeli, dragi moji kolega odgovornost do 10. travnja kada je Zakon aktiviran. Nakon aktivacije Zakona, poštovani kolega odgovornost nije na HDZ-u. Odgovornost nije na Vladi ni na saborskim zastupnicima niti na Saboru. Odgovornost je na izvanrednoj upravi, odgovornost je na vjerovnicima, odgovornost je na sudu i to shvatite i probudite se. Ja ne znam gdje vi živite i što vi čitate. To morate pročitati i znati da danas ovaj Sabor ne može ništa tamo promijeniti. Jedino tko može to sve razbucati, da se tako izrazim su vjerovnici i sud ukoliko nagodba ne bude u skladu sa Zakonom i nitko drugi, niti ja, niti vi, niti Vlada. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Da nije bilo Hrvatskog sabora, ne bi bilo ni vladinog povjerenika, tog potencijalnog Frankensteina. Gospodine Bačiću, kada kažete da nema, ne postoje javne ovlasti, tu se potpune ne slažem s vama. Država je donošenjem Zakona u ovom Hrvatskom saboru, Hrvatski sabor je odlučio prenijeti dio ovlasti na neki subjekt izvan državnog sustava, dao mu je te javne ovlasti. U prilog tome govori i činjenica da 27.2. premijer odnosno Vlada RH traži opoziv starog, prema trgovačkom sudu starog povjerenika i imenovanje novoga. Trgovački sud njega imenuje, ali ne možete reći da Vlada s tim nema ništa. Isto tako, nije samo javni novac u koncernu Agrokor. Država. Tko je sanirao te manjkove? Ne možete reći da se tu radi o privatnom novcu vjerovnika kada znamo da su naši građani to itekako platili. Kolega Peđa, dignuli ste glavu, ja vas razumijem jer znate i vi da gospođa Sabina Glasovac nije u pravu. Nije Vlada tražila opoziv, nego je gospodin Ramljak podnio ostavku. Prema tome, Vlada ga nije opozvala. On je dao ostavku i nakon njegove ostavke Vlada je predložila novog povjerenika.

Sad će vjerojatno i kroz povredu Poslovnika nešto reći o tome kolega Grbin. Zahvaljujem kolega Bačiću. Ja bi vas molio ubuduće replicirajte. Kolega Bačić, ja bi vas molio ubuduće replicirajte onome tko vam je dao repliku, a ne drugom kolegi. Hvala lijepo. Slijedeća replika, poštovani kolega Ivica Mišić. Poštovani kolega Bačiću, poštovani saborski zastupnici, da li vam je poznato da mi raspravljamo o privatnoj tvrtci? O privatnoj tvrtci koja je ... [[Govornik se ne razumije.]] problem, koja je dovela do problema prošle godine da bude čak ispražnjena čitava privreda, Hrvatska dođe u problem. S ovim Zakonom država je napravila dobar potez. Da li vam je poznato, kad je gospodin Todorić kupovao Mercator da je platio konzultante 333 miliona 2014. godine? O tome nitko nije pričao u ovom Saboru i zašto je plaćeno to?

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Mišić, koliko god imate argumenata u tome, kad vi kažete da je netko dao savjetnicima 500 milijuna kuna, bez obzira što je to taj dao kako bi spasio preostalih 6 milijardi eura svojih potraživanja, to vam očito ne zvuči dobro i to nije populistički, to ne podilazi najnižim strastima kako bi se uskovitlalo nešto u Hrvatskoj. Evo, sami ste sada spomenuli, kupujete stan, agencija vam uzima 2% provizije, projekt bilo kojeg objekta vrijedi između 2 do 3%, 4%, zavisi kakva je kompleksnost tog objekta.

Sljedeća replika poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Bačić, znači vi obmanjujete javnost kad govorite da afera Agrokor hrvatske građane neće koštati niti jednu jedinu kunu, jer su javno objavljeni podaci da od 12 000 tražbina koje su upućene prema Agrokoru, 1100 otpadaju na državu, pa ako ne znate ja bih vas podsjetio na neke od tih tražbina, HBOR 539 milijuna, već je mogao biti isplaćen da nije bilo konzultantskih ugovora, HPB 327 milijuna, Jadranska banka 100 milijuna, Hrvatska elektroprivreda 43 milijuna, znači cijeli niz državnih tvrtki ima potraživanja prema Agrokoru i recite mi da li ste svjesni da ako Hrvatska elektroprivreda ne naplati svoja potraživanja da će struja poskupjeti? Evo tu vam je recimo jedan eklatantan primjer na koji način će hrvatski građani snositi posljedice restoranskoga pisanja zakona mimo svih pravila pravne struke. Najprije nije točno kolega Bunjac jer se država za tekuće troškova plaćanje poreza, porezna uprava, javna poduzeća nastavljaju naplaćivati kroz poslovanje Agrokora, to je vama jasno. Što se tiče pozicije HABOR-a, HABOR ne ulazi, bar smo to mogli čitati iz onoga što je objavljeno o budućem tekstu nagodbe, HABOR ne ulazi u vlasništvo, već će u idućim vremenima HABOR svoje potraživanje naplaćivati od Agrokora zbog toga što ima specifično i dobra osiguranja svojih kredita koje je uputio, ima dobra osiguranja i zato će to HABOR naplaćivati. Prema tome, to se dogodilo. Ali da nije bilo zakona kolega Bunjac, onda bismo svjedočili onome što svjedočimo brojnim dobavljačima koji su bili dobavljači tvrtki u stečaju.

Uvaženi kolega Bačić, prije dan, dva, ružno je zazvučala izjava predsjednika Vlade Plenkovića o institutu stečajnog upravitelja gdje je on otprilike rekao da u Hrvatskoj nije bilo nijednog stečajnog upravitelja koji je dorastao tome izazovu da spašava, odnosno da bude u Agrokoru. Postavljam pitanje što vi mislite treba li onda stečajnim upraviteljima oduzeti licence koje su im dali sudovi u Hrvatskoj? I s druge strane kada pogledamo što je npr. napravio izvanredni upravitelj povjerenik Ramljak u godinu dana, on nije napravio ni r od restrukturiranja, pa zar nije mogao i taj bilo koji stečajni upravitelj, kada bi se složili sa mišljenjem gospodina Plenkovića napraviti to isto, a to što je isto? Da pogoduje određenim interesnim skupinama, da stalno postoji privremeno vjerovničko vijeće itd. itd.

Kolega Lovrinović nisam čuo tu izjavu, tu izjavu ja nisam čuo, ja mislim da u Hrvatskoj ima enorman broj kvalitetnih stečajnih upravitelja, ali to ne znači ako je neki stečajni upravitelji napravio kazneno djelo da ne smije podlijegati i kaznenom postupku. Što se tiče kolege, odnosno ne kolege, nego bivšeg izvanrednog povjerenika Ramljaka, ocjenu o njegovom radu su dali vjerovnici, dali su oni koji su za to najzainteresiraniji. Ja ne bih ocjenjivao njegov rad, niti sam dovoljno stručan taj rad ocjenjivati, ja povjerenje dajem onima koji su zainteresirani da taj njegov rad ima uspjeha, jel imao uspjeha, nije imao uspjeha, sad je više irelevantno. Važno je da novi povjerenik i njegova zamjenica, zajedno sa vjerovnicima do 10. srpnja naprave nagodbu koja će označit novi početak Agrokora i u tom smislu, ako ovaj zakon, a drugog zakona nije ni bilo, postigne svoju svrhu, onda smo mi kao saborski zastupnici napravili dobar posao. Kolega Bačić teško da ćete vi kolegama s druge strane objasniti bilo što, pogotovo ne sukob interesa, s obzirom da su u kaosu i izvanrednom stanju, ali kako su oni rješavali pitanje dugovanja u Hrvatskoj?

Pričati kažem kad oni sve znaju. Konzultanti, HPB, 10 milijuna, privatizacija, ništa, platimo, ništa se nije dogodilo. Monetizacija 50 milijuna ništa se nije desilo, ali to su bili sredstva poreznih obveznika i sad naravno da oni sve znaju, ali da na kraju završe dobro tu svoju priču platili su oni i Brauna da ih odvede u porast sa 5 milijuna kuna, tako da oni o konzultantima znaju sve, samo što se prave toši i naravno malo pate od amnezije. Odgovor kolega Bačić, izvolite. Neću kvarit, zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja se inače klonim teških riječi, prilično pazim kada govorim o pljački stoljeća, kada govorim tko je uzeo, tko nije, ali eto, događa se ovdje da smo i danas čuli nekoliko puta o pljački stoljeća, ja nisam čuo tko je to uzeo i koliko je to uzeo. I tko mu je to omogućio, to bi me interesiralo da se tako podrobno to iznese, koliko je tko uzeo? Kako je tih 500 milijuna kuna raspoređeno, tko ih je dao, koliko smo mi kao država oštećeni zbog toga, to mene interesira. A ovako jedna šuma podataka iznošenja objeda itd., itd. govori više kolega Borić, o onome tko ih iznosi tako paušalno nego onome na koga se navodno ne odnosi. U ime predlagatelja poštovani kolega Peđa Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Bačić, pokušat ću odgovoriti na nekoliko pitanja koja ste postavili ali dopustite mi da krenem od onog zbog čega smo danas ovdje. A to je rasprava o sukobu interes, sukobu interesa koji nastaje vezano uz postupak izvanredne uprave. Postupak za kojeg smo danas čuli da nije bio transparentan, postupak za kojeg smo danas čuli da je u njemu bilo mrlja. To nismo čuli u sabornici, čuli smo negdje drugdje ali je sa dovoljno relevantnog izvora rečeno da je ovo bili rečeno da je ovo bio netransparentan postupak, da je u ovom postupku bilo grešaka i da u ovom postupku se nije radilo onako kako je trebalo. Šteta što to nije bilo rečeno prije kada je bilo mogućnosti da se to ispravi. Šteta što to nije bilo rečeno prije godinu i dva mjeseca kada je primjerice profesor Miladin tražio da se i zakon ugradi određeni mehanizmi, određeni osigurači koji bi spriječili da se dogodi ovo što se dogodilo. Nije. Mi smo tražili, ja sam tražio od povjerenstva za se očituje, povjerenstvo je to odbilo, nakon toga smo uputili u proceduru zakon kojim tražimo jednu jednostavnu osnovu stvar a to je da se na osobu koju Vlada postavlja i Vlada opoziva, primjenjuje Zakon o sprječavanju sukoba interesa isto kao i da je direktor HEP-a, kao i da je direktor Hrvatskih šuma ili itd. Poštovane kolegice i kolege koji osporavate da je Vlada opozvala Ramljaka, pogledajte odluku vaše Vlade od 27. veljače 2018. godine u potpisu Andrej Plenković, predsjednik Vlade Rh, pročitajte članak 15. Zakona o izvanrednoj upravi u kojem vam jasno piše da bez odluke Vlade nema razrješenja.

On ih je tamo postavio, pa to bi bilo kao očekivati od vas da kritizirate svojeg vođu. Pa čak niti kolega Stier si ne dopušta nego čisto onako malo sa strane, malo da pecne ali opet da ne pređe granicu jer ga je strah ne daj bože ako pretjera, nikad više neće biti na listi. Pa isto tako kao što se vi ponašate u odnosu na vašeg vođu, tako se i ponaša privremeno vjerovničko vijeće u odnosu na izvanrednog povjerenik jer ih on drži u rukama, odlučuje hoće li na tom mjestu biti oni i štititi svoje vlastite interese ili netko treći. E to je sukob interesa kojeg smo mi ovim zakonom htjeli spriječiti. Kolega Bačić prije me prozivao da me nema, ali dobro, što kažu Quod licet lovi, non licet bovi pa i sada kada se odgovara na njegova pitanja otišao, kolega Bačić je postavio pitanje tko je koliko zaradio. Pa ću vam reći. Texo Menagment 2016., 1,3 milijuna kuna, 2017. 8,8 milijuna kuna.

Imamo jednog kolegu koji se često pozivao na svoj poduzetnički uspjeh, ja se to do sada baš i nisam, ali sada ću reći da sam odvjetnik uspio u godinu danas svoj promet povećati sa 780 000 na 9 milijuna zakonito, vjerovatno nikad ovdje ne bih sjedio. Ali to vam poštovane kolegice i kolege, nije moguće ni kad radite 24 sata na dan, to je moguće samo kad ste dio Borg grupe kojoj je netko drugi to omogući. Netko drugi to omogući, srećom bivša potpredsjednica Dalić a netko treći to sve odobri i sve zna. I podsjetit u još jednom jer ovo ću vam morati očito svakog dana govoriti više puta jer pravite se da ne čujete. Mail kaže potpredsjednice Vlade a valjda nije lagala, u krajnjoj liniji, autentičnost su potvrdili i ona i predsjednik Vlade, „Premijer moli da sutra dođete u Vladu vezano uz teme na koje radimo.“ Poštovane kolegice i kolege, premijer je znao, sve je znao. A oni o kojima govorimo koji su se od toga okoristili, i sada svakog tjedna fakturiraju i uredno naplaćuju po 250 000 kuna. Ova rasprava traje oko 4 sata, za ta 4 sata i Texo i Altera su si u džepić stavili po 6000 svaki.

Gospodine kolega Grbin, spomenuli ste vjerovničko viječe, ja pitam koje vjerovničko vijeće privremeno, koga ono predstavlja kada u ovom trenutku u tom vjerovničkom vijeću sjede i oni koji po hvaljenju HDZ-a i kolege Bačića više uopće nisu vjerovnici, mali vjerovnici, koga oni tamo predstavljaju? Za koga oni tamo rade? Sa druge strane rekli ste o nevjerojatnim uspjesima ovih poduzetnika koji su iz godine u godinu udeseterostručili i promet i dobit i komparirali si to sa jednim kolegom u Hrvatskom saboru koji je iskusni poduzetnik, koji to bez obzira šta se trudio i radio, nije mogao ni sanjati. Nije mogao ni sanjati, evo kolega tu, gledam ga otraga, on je iskusni gospodarstvenik, on takve uspjehe bez obzira šta je napravio sve u svom životu, nije mogao ni do sanjati. Kako to da taj gospodin, naš kolega ovdje nije mogao takve snove snivati a uspješan je gospodarstvenik sa velikim iskustvom? Odgovor kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega pitali ste tko predstavlja odnosno koga predstavlja vjerovničko vijeće, pa vas moram odmah ispraviti, ne vjerovničko vijeće nego privremeno vjerovničko vijeće. Zakon se počeo primjenjivati na Agrokor 10. travnja 2017. godine, rok predviđen tim zakonom je bio godinu dana do 10. travnja 2018. U tom roku po zakonu nije se uspjelo formirati stalno vjerovničko vijeće. Mi smo sada u produžecima, ne da smo u produžecima nego smo na pola produžetaka, još uvijek nije imenovano stalno vjerovničko vijeće. Privremeno vjerovničko vijeće predstavlja isključivo i jedino onoga koga je sukladno članku 31. Zakona o izvanrednoj upravi predložio, a to je izvanrednog povjerenika, a izvanrednog povjerenika to i vi i ja znamo, to zna čitava hrvatska javnost imenuje Vlada, što vrlo jasno govori u prilog tome da je privremeno vjerovničko vijeće ustvari i glas Vlade i vladajuće većine i nije uopće čudo da se zato na njega Zahvaljujem kolega Grbin, ja bih vas molio da malo pripazite na vrijeme. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Grbin, naš zakon se zove Zakon o sprečavanju sukoba interesa, izgleda da kolege iz HDZ-a uporno ignoriraju što je to sukob interesa pa bi ih ja podsjetio da je sukob interesa kada pojedinac koji obavlja određenu javnu funkciju npr. potpredsjednike Vlade pa onda u dogovoru sa predsjednikom Vlade kao što su učinili Dalić i Plenković dolazi u priliku svojom odlukom pogodovati sebi ili sebi bliskim osobama. To smo imali, to je primjer koji je potpuno jasan i egzaktan. Dakle gospođa DAlić u dogovoru sa Andrejom Plenkovićem je sebi bliskim osobama omogućila ogromnu zaradu, to je sukob interesa. Pozivam građane da i dalje glasaju da dobije Andrej poruku što mu je činiti. Izvolite. Poštovani kolega Jovanović. Jedan od njih je bio i uvaženi gospodin potpredsjednik koji je na isti način kao što je to govorio i predsjednik Vlade tvrdio da on predsjednik Vlade nije znao što se događa. Ako je tome točno i ako je onako kao što uvaženi gospodin potpredsjednik tvrdi, to onda govori samo jednu stvar, da predsjednik Vlade nije dorastao svome poslu jer predsjednik Vlade nije znao šta mu se događa pod nosom u možda najvažnijem ili kako on kaže sigurno najvažnije problemu koji je zadesio RH od njene neovisnosti.

Malo ste ispustili dio moje izjave po mojim informacijama koje ja posjedujem. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Grbin, dakle uzalud se vi cijelo popodne trudite objasniti majstorima zamjena teza, a to su upravo kolege iz HDZ-a koji naravno govore o nečemu što nije uopće tema niti ovog zakona niti ništa.

Ovdje je sukob interesa jednostavan, jedna je ekipa predložila za posao drugu ekipu, a ta se druga ekipa onda ovima revanširala dajući im taj posao. Da li su oni uzeli 300 milijuna, 500 i uzet će oni toga ko zna koliko još u tome je poanta cijele ove priče. Ja bih vas molio da svojim izjavama u ovom Visokom domu ne omalovažavate bilo koga, nikoga od kolega zastupnika. Odgovor poštovani kolega Grbin. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. I morat ću se složiti s vama jer ste upravu. Mislim da je kolega Matić malo pogriješio, kolege iz HDZ-a točno znaju o čemu mi govorimo, kolege koji sjede ovdje u sabornici se crvene jer su potpuno svjesni onoga što je napravila potpredsjednica Vlade gospođa DAlić pod budnim okom i paskom predsjednika Vlade. Oni su potpuno svjesni toga. Kada kažete da mijenjaju teze, tu ste upravu jer im je to ostao jedini način obrane onoga što se ovdje u ovoj situaciji dogodilo, a to je vrlo jednostavno, nekome je omogućeno da u godinu dana deset puta poveća svoje prihoda. Pa to znate i u narko biznisu malo teže ostvarite. Zahvaljujem na odgovoru poštovani kolega Grbin. Sljedeća replika poštovani kolega Branimir Bunjac. Izvolite.

Imamo dvije mogućnosti, jedna je mogućnost da ste preko noći postali genije i shvatili nešto što prije niste znali pa sada vaše usluge toliko vrijede, a druga je mogućnost da toliko naplaćujte usluge jel morate još nekoga isplatiti, morate podignuti gotovinu i odnijeti je u bijeloj vrećici nekome da mu date nagradu zbog toga što vam je omogućio novi veliki unosni posao. S obzirom da ja mislim da ova prva varijanta je nemoguća, ja ne vjerujem da netko može odjednom steći sposobnosti Supermana, meni se čini da se tu radi o klasičnom primjeru korupcije, recimo to tako iz američkih filmova. Kolega Bunjac, vjerujem da ste kao i ja kao i većina hrvatske javnosti, pročitali ove mailove koji su se pojavljivali na stranicama portala Indeks i vjerujem da ste naišli na jedan gdje Borg skupina definira tko će biti savjetnik za restrukturiranje u Agrokor. Jeste? Pretpostavljam da jeste. Ako ste pogledali taj mail, vidjeli ste da je bilo više ponuđača koji su nudili svoje usluge, kao savjetnika za restrukturiranje Alix Partners nije bio najskuplji, bio je jedan skuplji, ali je bilo renomiranih savjetnih agencija, koje su ponudile svoje usluge, 3 puta jeftinije od Alix Partnersa. Nije ih izabrao izvanredni povjerenik sam, nije ih izabralo neko neovisno tijelo, izabirala ih je Borg skupina Borg skupina, a iz te Borg skupine, 2 člana su u roku od par dana nakon izabira savjetnika za restrukturiranje s njim sklopila ugovore i zarađuju 250000 kn mjesečno. Uvaženi kolega Grbin, kada govorimo o, vi ste predložili, ustvari vaša stranka Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Nadam se da ćete se složiti sa mnom, kao pravnik i odvjetnik, da bi lex Agrokor, mogli nazvati zakonom o poticanju sukoba interesa. Pa recite, molim vas, u tom kontekstu, ovdje se stalno širi teza, da su građani Hrvatske zaštićeni, dakle, da neće ni jednu lipu platiti, pa kako možete komentirati ovu situaciju, dakle, da se novac krčmio oko 500 milijuna kuna, na konzultante. Oni poručuju nama, vladajuća većina, što se vi oko toga brinete, to je privatni novac, to nije državna firma itd. Međutim, kao pravnik, ako krene val tužbi od vjerovnika, pa i vlasnika još uvijek Agrokora, kako će se to odraziti na porezne obveznike i nije, znači, znači li to da oni manipuliraju s ovakvim izjavama, prema javnosti? Za odgovor na vaše pitanje, uvaženi kolega, ne treba biti pravnik, treba samo malo razumjeti strane jezike, progooglati i pogledati one usporediv primjer, na kojem se čitava ova priča oko Agrokora bazirana, a to je famozni talijanski lex Parmela. Repovi toga su se vukli godinama i vuku se. I reči ću vam samo jednu stvar, koju su rekli, svi oni koji su povezani s talijanskom ekonomijom i koji nešto znaju o ekonomiji te zemlje. Da je lex Parmalt vrijedio, primijenio bi se još koji put, a nije, a nije. Zahvaljujem kolega Grbin na odgovoru, prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Način izbora izvanredne uprave Agrokora, predstavlja jedan obrazac, po kojemu općenito funkcionira Hrvatska država u proteklih 28 g. gdje se sve institucije države ignoriraju, gdje se ignorira pravna država, a gdje se odluke donose na nekakvoj razini, tajnih društava, neformalnih … [[Govornik se ne razumije.]] koji se sastoje po restoranima, po vinogradima, na nekakvim oskudnim mjestima. Ovo je samo vrh sante leda, isključivo zato što smo uspjeli doći do mailova, koji su razotkrili svu blijedu hrvatske politike u ovome slučaju, ali sasvim sigurno nije jedini slučaj. Ovakvih slučajeva vjerujem da ima strahovito puno, da praktički svaki zakon, koji se tiče građana se piše na ovakav način, bila to privatizacija INA-e, bio to Ovršni zakon, bio to uvođenje LNG terminala i koješta drugo. U ovom slučaju, slučaju izvanredne uprave Agrokora, radi se ne samo o sukobu interesa, radi se o udruženom zločinačkom poduhvatu, u kojima je dozvoljeno neprijateljsko preuzimanje, najveće hrvatske tvrtke i praktički cjelokupne hrvatske prehrambene proizvodnje, od strane Rusa i Amerikanaca, koji su, za one koji ne znaju, na samom početku, krize Agrokora imali 29% potraživanja tvrtke a danas su ta njihova potraživanja u nekakvom nacrtu nagodbe, narasla na preko 50% Mi smo prilikom pisanja lex Agrokora, imali jednu neformalnu skupinu, dakle, skupinu koja nikada nije imenovana, od nikoga, a ponajmanje od nekih institucija, koja nije imala rokove rada, koja nije imala određene honorare, navodno je radila besplatno, što je upravo drska i bezočna laž i ta skupina je radila, međutim, koristeći ne samo povlaštene informacije, nego povjerljive informacije, kojima je raspolagala Vlada, da bi na kraju, kada je napisala taj zakon, ta ista skupina ga provodila i na njemu zarađivala enormne svote, koje su samo 12 mj. provođenja lex Agrokora, sve zajedno narasle na 580 milijuna kuna. Ta neformalna skupina, ne samo da nije radila po zakonu, nego je mišljenja struke u potpunosti ignorirala i ismijavala ih. Dajte si molim vas zamislite, da stranka, koja ovdje licemjerno u Saboru priča o borbi protiv komunizma, kaže da je dobar staljinizam, kome ga je Bog dao. Zamislite što oni izjavljuju, a ovdje govore SDP-u, da su crveni a sami se zaklinju u staljinizam. Ne samo da je ta skupina dakle, krala novac iz privatne tvrtke, to nema veze, kaže zastupnik Bačić, pa nisu krali moje. Pa je li krađa krađa, ili je krađa samo kad mene kradu? Ta skupina nema apsolutno nikakvih rezultata, nikakvih. Molim vas gospodine Pupovac, vi ste mogli pročitati onu rečenicu, kako se zakon donosi na dan kad se bombardira Beograd pa se pitajte koga podržavate. Jer je poslovanje Agrokora palo za 20%, rezultati su pali, prihodi su pali, nacrta nagodbe nema, vjerovničkog vijeća nema, roka nagodbe nema, straha od tužaba nije otklonjen. Predstavnici Vlade, pazite ljudi u koje moramo imati najviše povjerenje, lažu, lažu, lažu stranim bankarima kad im kažu da je stanje u Agrokoru dobro, npr. kad potpredsjednica Dalić laže gospodina Poletajeva iz Sberbanke. Ona kada dolazi na saborski odbor i kad je pitaju da li poznaje gospodina Šavorića, ima li kakve veze s njim, ona kaže nikakve veze ja s njim nemam. Godinu dana je trebalo da uopće uspijemo saznati da je potpredsjednica Dalić sudjelovala u pisanju toga zakona, ali ni tada nije rekla koji su ostali pisci tog zakona. Ona je dala ostavku, ali morate znati da ona nije dala nalog da se lex Agrokor piše, nalog je dao Andrej Plenković, to je njegovo djelo, on je nalogodavca, Andrej Plenković je smijenio i Dinka Cvitana i Daliju Orešković samo da se prikrije kriminal oko Agrokora. Taj isti Andrej Plenković je prije 6, 7 dana kad su ga suočili sa dokazima korupcije i kriminala u samom vrhu vlasti koji se ticao njega samoga rekao da se radi o hibridnom fabriciranju, da se radi o nečemu za šalu i zabavu, to je vama zabava gospodo iz HDZ-a? Vi se zabavljate? S čime? Zabavljate se sa sudbinom svoga vlastitoga naroda, jako smiješno. Karijera vašega premijera je gotova, ne samo karijera Martine Dalić i vi to vrlo dobro znate, branite neobranjivo i pokušavate sami sebe uvjeriti da je sve u redu. On mora otići zajedno sa svojim Rolex ministrom Zdravkom Marićem, koji je isto tako sve znao o aferi Agrokor i o pisanju ovoga zakona. Vaš Andrej Plenković uspio je napraviti jednu jedinu stvar za koju priznajem da je nemoguća, napravio je jednu stvar koju se čovjek nije mogao nadati ni u najcrnjem snu, naime uspio je učiniti Ivicu Todorića žrtvom, uspio ga je čak učiniti simpatičnim jednom djelu javnosti, za to zaista treba imati posebne sposobnosti. Pazite da je izvanredna uprava angažirala 141 savjetnika, pokraj 56 000 zaposlenih u Agrokoru oni trebaju 141 savjetnika, pa koju su pamet svijeta popili ti savjetnici da svaki dan moraju dobivati 8000 kuna? Dajte mi recite molim vas koja je to mudrost ovoga svijeta da se mora toliko platit? Ne, oni ne koštaju toliko, taj novac je isplaćen da bi ti isti savjetnici prosljeđivali novac svojim političkim zaštitnicima, taj novac je prljav novac, on nije upotrijebljen za savjete, nego je upotrijebljen za isplatu i pročitajte si rečenicu Martine Dalić u onim mailovima, pročitao sam ih, hvala vam gospodine Gbindese, kaže sve se mora platiti, sve se mora platiti, a onda ste očito i plaćali, samo mi morate reći kojim političarima i kojim iznosima. Ja moram ovdje spomenuti i ove koalicijske partnere, marionete i navodni neovisni zastupnici koji varaju birače i podržavaju ovaj kriminal, ako ste vi gospodo u koaliciji s navodne koalicije, a došli ste iz stranaka koje nisu bile u koaliciji 11.9. do sada bili neznalice i neinformirani u onome što se radi, ili vas je bilo baš briga? Od danas više ne možete tvrditi da ne znate, od danas možete reći samo jednu stvar podržavate li kriminal ili ne? Trećega nema. Odlučite se. Prijetite izborima, ne znam s čime, ali ovdje se ne radi ni o izborima, ni o rejtingu, ni o čemu, ovdje se radi o istini, ovdje se radi o pravdi, ovdje se radi o zaustavljanju jedne hobotnice koja je uništila našu domovinu Hrvatsku. Prema tome, zaustavite korupciju, otkažite konzultantske ugovore smjesta, raspišite izbore i pokažite da imate povjerenje naroda. Ja moram nažalost reći da su i članovi MOST-a isto tako znali imena konzultanata i nisu ih objavili javnosti. 12.4. su objavljena imena konzultanata u Agrokoru, a oni su znali tko su članovi skupine Borg, zašto nam niste gospodo iz MOST-a u godinu dana rekli tko su ti ljudi? Zašto smo morali ispitivati na odborima, pred novinarima, a imali ste te informacije? Zašto ste uopće digli ruku za izglasavanje Martine Dalić, zašto ste digli ruku za izglasavanje lex Agrokora? Zašto vi kad ste imali Ministarstvo pravosuđa niste kontaktirali gospodina Petra Milodina, zašto ste ignorirali javne savjete i komentare pravnice Jasnice Garašić? Zašto ste glasali za zakon koji je išao na štetu države? I uopće mi je bljutavo slušati ovakve komentare koje veli HNS da je lex Agrokor najbolji zakon na svijetu, a vi ste gospodo iz HNS-a dignuli ruku protiv toga zakona, popljuvali taj zakon iz 7.5.2017. skupljali potpise od nas iz Živog zida da srušimo Vladu. I sad govorite to je najbolji zakon na svijetu, pa ima li većeg licemjerja u Hrvatskoj politici od nečeg takvoga? Imamo nekoliko replika. Uvaženi kolega Bunjac, vi ste govoreći o sustavu Agrokor naveli, ovdje se spominje vladajuća većina stalno kaže da nije bilo lex Agrokora sve bi to propalo, mi vidimo da je pad prodaje, da je oko 3500 ljudi izašlo iz sustava radnika itd, itd. Međutim i oni stalno govore da je ovo upravljanje efikasno, pa molim vas, ako je bilo efikasno zašto je otišao gospodin Ramljak? Ako je bilo efikasno zašto je otišla gospođa Dalić, ali ne čini li vam se da ovdj uopće nije presudno pitanje, ma koliko god bilo važno, onih 500 milijuna kuna konzultantskih naknada. Presudno je važno pitanje odnosa između istoka-zapada, odnosno ruskih banaka i američkog investicijskog fonda. Da je gospodin Plenković sa svojom Vladom štitio hrvatske nacionalne interese, onda ga ne bi ovako razvlačili po medijima jer bi narod stao uz njega i sve bi bilo riješeno. Izvolite. Hvala lijepa. Zastupniče Lovrinović, kakvom uspjehu možemo govoriti ako su dionice Agrokora pale za 95% O kakvom uspjehu možemo govoriti ako su prihodi smanjeni za 20% Kakav uspjeh ako je srušeno privremeno vjerovničko vijeće na Trgovačkom sudu, ako nema roka nagodbe, ako direktori Agrokora ne žele potpisivati dokumente koje im šalje izvanredni povjerenik, ako i dalje Agrokoru prijeti stečaj, ako je Agrokor prestao biti hrvatska tvrtka i završio u stranim rukama? O kakvom uspjehu i briljantnosti možemo govoriti kad su izvanredni povjerenik i njegova mentorica, potpredsjednica Dalić u roku godine dana morali podnijeti ostavku?

Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ovo sigurno nisu svi njezini krakovi. Evo, današnji nacional piše, naravno znamo kakvi su naslovi često gotova stvar, ali sigurno su brojne indicije unutra, sjetimo se uloge ovog medija kod gospodina Karamarka. Dosad sasvim nepoznata prepiska, šokantne poruke i interni dokumenti otkrivaju nevjerojatnu lakomost sudionika afere „Hot mail“ Otkrivamo kako su članovi grupe Borg prije Agrokora angažirani u još jednoj velikoj grabežljivoj operaciji te kakve veze Ante Ramljak ima sa HEP-om i tvrtkom Morgan Stanley koja savjetuje Vladu u reotkupu dionica INA-e od MOL-a. Prema tome, još nisam pročitao, ovo je vjerojatno ekskluziva danas. Očito im namjere nisu časne, sigurno im nisu bile časne niti prije. Zastupniče Sinčić, pa sigurno je jedna stvar koju tvrdite da nezakonitosti i kriminal oko Agrokora nisu počeli u ožujku 2017. godine. Oni su počeli davno prije, prema izvješću revizorskih kuća, još 2007. godine. Imamo sasvim jasne indicije da je gazda podmićivao pojedine političare, a da su mu oni davali subvencije i kredite bez ikakvih stvarnih garancija da će oni biti vraćeni, da se muljalo s utajama poreza itd. Ali je ono, baš ono što sam malo prije rekao, upravo nevjerojatno da je izvanredna uprava u samo godinu dana uspjela sve to zasjeniti svojim lešinarenjem, svojim još većim muljanjem i prikrivanjem i izvlačenjem novca iz Agrokora.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bunjac, da nije ozbiljna rasprava, baš bih se od srca nasmijao da Živi zid tako plače nad sudbinom banaka. Živi zid koji sotonizira banke, lihvarskima, koji uzimaju, koji ovršavaju, blokiraju itd., te iste banke. Sad plačete nad sudbinom jer su ih navodno savjetnici pokrali.

Nitko banke nije pokrao, kolega Bunjac. One su glavni vjerovnici. Ne bi oni dali savjetnicima ni lipe, dapače uzeli bi im, nego to rade samo iz interesa ne bi li svoje novce koje su dali tamo sačuvali, a da bi ih sačuvali njima ti vjerovnici služe. Ne bi oni dozvolili da nitko njih pokrade, to vi jako dobro znate. Nego su dali savjetnicima u vjeri da će od toga imati oni prvenstveno koristi. Izvolite. Hvala lijepa. Dakle, u nemogućnosti da suvislo odgovori na moju raspravu, zastupnik Bačić sad kaže da mi kao plačemo nad bankama. Mi jednostavno smo pitali gdje su završili krediti koje su davani preko državnih banaka i mogu li se ti krediti vratiti. To su novci hrvatskih građana i ako se ne mogu vratiti, sasvim je jasno da će hrvatski štediše, hrvatski građani trpjeti štetu jer će morati plaćati više poreze, jer će imati manje kredita na raspolaganju i općenito dakle, manje povjerenja u cijelo društvo. To je problem. A vi niste odgovorili u biti na pitanje koliko je kaznenih djela učinjeno pisanjem lex-Agrokora? Da li samo trgovanje povlaštenim informacijama?

Poštovani kolega Ivan Šuker, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege. Pred nama se nalazi jedan vrlo kratak Zakon i ja ću citirati samo jedan njegov dio. Veli, nova točka 42. koja glasi izvanredni povjerenik u društvima od sistemskog značaja za RH. Da li ova odredba koju predlagatelj Zakona predlaže odgovara činjeničnom stanju kakvo je danas? Ne odgovara. A znate zašto? Jer ako se pozivate na određene odredbe Zakona, onda morate ići analogijom, pa tako pod točkom 41. imate da predsjednici i članovi uprava trgovačkih društva koji su u većinskom vlasništvu države. Ako ste htjeli izvanrednog povjerenika uklopiti u taj članak u taj stavak u tu točku jer se namjerno stavlja točka 42. onda bi bila logična stvar jer danas imamo izvanrednog povjerenika i njegovog zamjenika.

Ja shvaćam da predlagatelj zakona kada je predlagao zakon i to je legitimno političko pravo je tražio kako poslovničku i tehničku mogućnost kako u ovom Visokom domu otvoriti raspravu o Agrokoru i ja to poštujem, to je legitimno političko pravo. Međutim ako već nešto želiš i ako želiš biti ozbiljan na današnjim sila ovih rasprava o svemu se govorilo samo se nije govorilo o sukobu interesa. Niko nije spomenuo da li ste čuli nekoga od predlagatelja, nekoga da je spomenuo činjenicu da u ovom trenutku imamo izvanrednog povjerenika i njegovu zamjenicu? Ne. Druga stvar koja je posebno bitna, kada govorimo o Zakonu o sprečavanju sukoba interesa i članak 20. jer da je u trenutku imenovanje izvanrednog povjerenika on znao da će se na njega primjenjivati Zakon o sprečavanju sukoba interesa on bi itekako razmislio o odredbama članka 20. A šta on kaže, taj članak 20. u svom stavku 1. kaže „Dužnosnik u roku od jedne godine nakon prestanka dužnosti ne smije prihvatiti imenovanje ili izbor ili sklopiti ugovor kojim stupa u radni odnos kod pravne osobe koja za vrijeme obnašanja mandata dužnosnika bila u poslovnom odnosu ili u kada u trenutku imenovanja izbora ili sklapanja ugovora i svih okolnosti konkretnog slučaja jasno proizlazi da namjerava stupiti u poslovni odnos s tijelom u kojem je obnašao dužnost“ E sada gledajte, s koliko tisuća i tisuća poslovnih subjekata u rješavanju ovog problema dolazi izvanredni povjerenik u kontakt? I sada gledajte, njemu prođe mandat, mi smo ga proglasili dužnosnikom i na njega se primjenjuje ova odredba članka 20. stavka 1. kao što se primjenjuje na sve nas. E sada si postavite pitanje s obzirom da ljudi koji rade taj posao su specifičnog znanja, iskustva i obrazovanja, tko bi pod uvjetima da po isteku mandata godinu dana praktički ne smije nigdje raditi prihvatio tu činjenicu? Toliko o ozbiljnosti prijedloga ovoga zakona. jer kada predlagatelj zakona predlaže zakon onda mora proanalizirati sve odredbe toga zakona, mora proanalizirati odredbe tzv. vezanih zakona koji se odnose na taj zakon. I onda pokazujemo svoju ozbiljnost, pokazujemo svojom željom da stvarno nešto napravimo, pokazujemo želju da to stvarno liči na nešto. I da smo mi danas u ova 4,5 sata razgovarali na ovakav način vjerojatno bi se složili da je možda bilo propusta da su se neke stvari možda trebale definirati da li lex Agrokor ili nečim drugim, ne, mi smo pričali o svemu i svačemu samo ne o onome što je predmet ovoga zakona i što je predmet predlagatelja. Izvanredni povjerenik završi u bolnici, ne daj Bože, sve poslove, ugovaranja, pregovaranja itd. vodi njegova zamjenica. Na nju se ne odnosi ovaj zakon. Zato što predlagatelj nije ubacio imenovanje izvanrednog povjerenika u dužnosnika na kraju popisa nego ga je ubacio namjerno nakon točke 41. u točku 42. jer u točki 41. govori o predsjedniku uprave i članovima uprave trgovačkih društava, dakle on je htio povući tu jednu analogiju jednakosti između članova uprave državnih poduzeća i izvanrednog povjerenika, aludirajući cijelo vrijeme da je Vlada nešto imenovala.

Zamjenik ili zamjenica njih ovaj zakon ne veže, ne vuče. Toliko o stvarnoj brizi za desetine tisuća zaposlenih u Agrokoru, toliko o silnoj brizi za desetine tisuća zaposlenih kod kooperanata. O povjereniku, o njegovim rezultatima rada ćemo moći govoriti tek kada se završi proces, o njegovim eventualnim nepodopštinama pa imamo institucije ove države koje rade svoj posao. Ali gledajte kolegice i kolege, ja se sjećam vremena 2002. ožujak mjesec priča o tome treba riješiti dugove i donosi se zakon sa ograničenim rokom trajanja od devet mjeseci o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima. Silna buka halabuka, milijardu kuna, ali po nekim kriterijima nekima riješeno. Dolazi ista politička nomenklatura, vrlo slična ideja, ali sada se zove Zakon o predstečajnoj nagodbi. Mi tu u petak zadnji dan zasjedanja izglasamo Zakon o predstečajnoj nagodbi i svi u Saboru, ja mislim da nije bilo jedan, dva zastupnika koji su bili protiv toga iako smo imali određenih primjedbi, ali željeli smo da se pomogne hrvatskom gospodarstvu. A znate što se događa u četvrtak na prvoj sjednici Vlade nakon prestanka zasjedanja Sabora, koristi se ono ustavno pravo da Vlada može uredbom regulirati određena zakonska pitanja kada Sabor ne zasjeda. I jedan zakon koji ima nekakvih pedesetak članaka 45 članaka se mijenja. A znate šta je najbitnija promjena? Najbitnija je promjena da ona poduzeća kćeri itd. koja su stvorila određena dugovanja ulaze u onu vjerovničku skupinu i praktički dirigiraju koji će ići predstečajna nagodba. To se sve vodi šest, sedam bez ičega na određen način i to je sve divno i krasno, transparentno, nitko od nas sada nije govorio ni o zločinima, ni ovom, ni onome, upozoravali smo da se napravilo nešto što nije ok, ali retorika ovako kako danas slušamo nije i meni uopće nije namjera niti branit nekoga, niti pokrivat nekoga.

Nikome u HDZ-u ne pada na pamet nikoga branit, ni štitit. Ali ovdje se govori o onome što je stvarno meritum stvari, dal je nekom u interesu bilo stvarno promijenit zakon da se regulira ovo područje ili je bilo interes dobit mogućnost da se neke stvari rade? Pa ćemo govorit o privatizaciji, dokapitalizaciji Croatia osiguranja. Šta je sa novcima koji su utrošeni za monetizaciju autocesta? Hoćemo govorit o nekim drugim stvarima? Prema tome kolegice i kolege, imamo institucije države, poštujmo ih, neka rade svoj posao. Podnose tu izvješće ovom Visokom domu, imajmo hrabrosti onda njima reć u lice niste napravili to i to. Jer bolje imati lošu instituciju, nego nikakvu instituciju. Loša institucija se može popraviti, a ako nemate nikakvu, onda imate show koji imate. Prema tome, i s tim ću završiti, servira se teza da će ovo koštat porezne obveznike, ne. Oni čiji će to novci uzet, oni su jasno rekli svoj stav. I poslali su, ne jedanputa poruku dušebrižnicima sa ove strane Sabora, molimo vas nemojte nas štitit, mi ćemo vodit svoj rat i svoju brigu za svoje zaposlenike i za svoje novce kako mi znamo. I pustimo ih neka to rade. Mi nemamo se pravo miješati u te odnose. Reći će netko, je on imenuje povjerenike, da imenuje ih, ali po nekakvim kriterijima, zapravo izvanredno vjerovničko vijeće, ali po nekakvim kriterijima, ne onako meni se sviđa Franjo pa ću imenovat Franju itd. To nekakve kriterije ima. Pa ako je imenovao nekoga u to vjerovničko vijeće tko ne pripada tu, pa vjerojatno netko od ovih nezadovoljnih bi se pobunio, da li ste čuli takvu pobunu? Pobunili su se neki koji nisu ušli u ovu nagodbu. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. Kolega Šuker, uvažavajući argumente koje ste iznijeli u raspravi, kao predlagatelji predložit ćemo amandman da se i zamjenik izvanrednog povjerenika obuhvati ovim zakonom, to ćemo napravit nakon rasprave, tako da možemo u petak još o tome raspravljat ako budete htjeli o tome raspravljat, a također razmislit ćemo i o tome da se zatečenim na dužnosti ostavi neko vrijeme da se odluči želi li dalje obnašat tu dužnost ili ne, tako da ne bi bilo tog stupnja retroaktivnosti.

Kolega Bauk, da ste to rekli prije 4 i pol sata, skidam kapu. Ne, ne oprostite, vi ste predlagatelj zakona. Ja kad sam došao u poziciju da kažem svoje mišljenje o zakonu, ja sam ga rekao. Dakle predložili ste nešto što sami ne znate kako ćete primijeniti. Ja kad sam u svojoj raspravi govorio, govorio sam o lošem prijedlogu tog zakona. Također ovo što ste rekli, mi kao dužnosnici, da kolega Bauk, i vi, i ja i svi kolege tu kad smo prihvatili kandidaturu za Hrvatski sabor smo bili svjesni da se na nas odnosi Zakon o sprječavanju sukoba interesa i što to znači. Ali nekome tko je prihvatio nešto pa mu sad nudit, ja sam i obrazlagao zašto, je nešto što je vrlo teško govorit o tome. Ali isto sam tako rekao da je neke stvari trebalo regulirat, dakle nisam rekao da je sve divno i krasno, to je tako bilo, ali ponavljam, da ste rekli prije 4 i pol sata, onda svaka čast. Ali ovako, naknada pamet je nekad vrlo skupa. Sljedeća replika poštovana kolegica Marija Jelkovac, izvolite. Kolega Šuker dobro ste usmjerili vašu raspravu i pogodili u srž. Isto tako osim članka 20. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, sporna je i odredba kojom dužnosnici ne mogu bit članovi uprave pa me zanima da li će predlagatelj i u tom smislu predložit amandman. Očito je da nisu uopće razmišljali o odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa kad su ovo predložili. A isto tako zanima me da li bi ono o čemu danas cijeli dan pričaju pod nazivom afera Hotmail bilo spriječeno da je povjerenik Ramljak u tom trenutku postao i dužnosnik? Da, kolegice Jelkovac, vi ste se ustvari dotakli članka 14. koji jasno definira tko može, tko ne može biti član uprave, nadzornih odbora, trgovačkih društava u vlasništvu države. Dakle ja sam mogao spomenuti i taj članak 14. i još neke druge zakone koje ako želimo da odredba članka 3. bude ovakova ih je trebala akceptirati. Druga stvar, neke stvari su se dogodile kako su se dogodile. Da li su one bile u skladu sa zakonom ili nisu, o tome će donosit odluku netko drugi. Ali ponavljam, mi ovdje danas raspravljamo o Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. A mi smo ovdje danas raspravljali o svemu i to temeljem polu informacija. A polu informacije nekada mogu skupo koštati ovih stotinjak tisuća ljudi koji su vezani kako će ovaj cijeli proces završiti i zato kažem, bit će zgodno raspravljati o tome kad ovaj cijeli proces završi, kako je netko obavio ili nije obavio posao, a ovo je bila samo podloga za političku raspravu u Hrvatskom saboru. Sljedeća replika poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Imam dva kratka pitanja za vas u biti, ali prije nego što vam postavim pitanja, jer me zanima vaše mišljenje, želim vam samo skrenut pozornost da kad pričate o ovome povjerenik i zamjenik povjerenika, mi kad smo uputili u proceduru ovaj zakon, tada je bio sam gospodin Ramljak. Znači Vlada je imenovala jednog povjerenika bez njegovog zamjenika, tako da zbog toga smo mi to naveli tako kako samo naveli ali rasprava tome i služi pa evo, vaš prijedlog je dobar i mi ćemo to uvažiti, zato i je rasprava. Nemojte govoriti sada, da ste raspravljati zato da mi to ne bi mogli uvažiti. Drugo, mene zanima, vaše osobno mišljenje, da li vi smatrate da osoba koja kao gospodin Ramljak, treba predati imovinsko stanje prije ulaska u ovakav procesu i po završetku ili ne. I drugo, cijelo vrijeme pričate o kriterijima, da li biste vi, kao neka čelna osoba stavili na neku poziciju čovjeka koji je radio u tvrtki, koja 3 g. radi s gubicima, na plaću od 4500 kn sa 2 zaposlena, da izvuče firmu, s prometnom od milijardi i desecima tisuća zaposlenih.

Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, da je ovo ozbiljan prijedlog, predlagatelj kada nešto predlaže, onda citira sve što se u međuvremenu, od kada je preložio zakon, do trenutka rasprave dogodio. Dakle, od trenutka predlagatelja ovog zakona, dogodilo se to što se dogodilo, samo imamo izvanrednog povjerenika i njegovog zamjenika. Očigledno, da niste uopće o tome razmišljali, vi ste danas, ovdje željeli sebi napraviti paradu. Da pričate o nečemu, što je tako kako je, ali ponavljam, imali smo vrlo sličnih situacija, gdje se daleko radilo o daleko više društvenih novaca. Pa mi takve parade nismo radili, jer imamo jednu društvenu odgovornost.

Sljedeća replika, poštovani kolega Davor Vlaović, izvolite. Pa puno toga govori da je bilo sukoba interesa i da treba se to propitati, između ostalog … [[Govornik se ne razumije.]] Ramljak je otišao zbog toga što je svoju tvrtku stavio kao podizvođača savjetnika i što je sebi isplatio, odnosno, svojoj tvrtki određeni novac i što je od 10. travanja, do 30. travnja još uvijek bio zaposlenik svoje tvrtke. Što piše, da li ste vidjeli taj ugovor sa savjetnicama, jeste li imali mogućnost, niste? Ne znamo što piše o njemu, ako dođe do nagodbe, što svi priželjkujemo, oni će još dobiti i nagradu.

Kolega Vlaoviću, ja nikad u životu nisam ovako voluntaristički, populistički govorio o nekim stvarima, prema tome, neću vam niti odgovarati, na ovo što ste vi zadnje rekli, dal bi ovako ili bi onako. Dakle, ugovor je takav kakav je. Da li je netko bio u sukobu interesa ili nije.

Ali, vrlo interesantno, da predlagatelj nije uvažio mišljenje Povjerenstva o sprječavanju sukoba interesa, vrlo interesantno. Dakle, imate unutra i što je Povjerenstvo za sprječavanju sukoba interesa reklo o ovom prijedlogu zakona. E sada, da li ćemo mi miješati kruške i jabuke, vezu privatnog i javnog i da li će tu neki ljudi postati i tužioci i suci i istražitelji itd., otom potom. Ovaj Dom je uvijek donosio zakone i imenovao čelne ljude institucija koji su bili dužni provoditi taj zakon. Hvala potpredsjedniče, pa kolega Šuker, spomenuli ste paradu predstečajnih nagodbi i vrlo zanimljivo je tu spomenuti da u ukupnim predstečajnim nagodbama, zapravo je oprošteno preko 2 milijardi kuna, dakle, oštećeno je državni proračun za taj iznos, što se ovdje, a od ukupnih 45,7 milijardi prihvaćenih potraživanja, odnosno, obveza, dakle, kada usporedimo sa situacijom u odnosu na Agrokor, gdje nema zapravo oštećenog državnog proračuna na taj način i gdje su mali dobavljači u pravilu a pogotovo oni mali koji su u predstečajnim propadali, ovdje su isplaćeni u cijelosti, počevši od OPG-a i malih dobavljača, a ovi čak financijski i ostali će biti namireni za preko 70, odnosno 80% Da, kolegice Perić, stalno zaboravljamo što se dogodilo u onom prvom naletu i izjave poslije toga, ne izabranih ljudi u vjerovničko vijeće, nego dobavljača, malih, srednjih i velikih. Prema tome, to je to. A predstečajne nagodbe, sve su to dio političke odluka je potez jedne političke nomenklature, da nakon ekonomske krize, se pomogne gospodarstvenicima, da to bude nekakav gospodarski zamah i država se odrekla, jednog dijela potraživanja za koju su napravili procjenu da će biti teško naplativo. Iako su te tvrtke, danas, ostale egzistirati ako rade, može se reći, čak da je bio opravdano. Međutim, postavlja se samo jedno elementarna stvar, ako smo danas toliko principijelni, toliko častohlepljivi, toliko želimo pričati o poštenju i korektnosti, kako to da onda nikoga nije smetalo, da se 6 mj. predstečajne nagodbe vodile bez pravosudnih tijela. Isto tada su eminentni suci i pravnici upozoravali da to nije ok. Zahvaljujem kolega Šuker na odgovoru. Prelazimo na sljedeće rasprave, poštovani kolega Josip Borić, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo, ne znam, kako uopće ući u ovaj prijedlog zakona, kako raspravljati, možda je najbolje to riješiti kako je kolega Bauk jutros rekao možda je raspravljati o ovome na način da smo predložili zakon da bi na prostoru sukoba interesa pričali o Agrokoru, i evo ta priča je više-manje ovdje, znači iskoristit ćemo neki zakon koji nešto treba riješiti da bi pričali o situaciji u Agrokoru. A kako to izgleda kad SDP priušti jedan takav zakon, u 3 članka nekoliko grešaka koje jednostavno ih kvalificiraju da mogu čak i ocijeniti onaj lex Agrokor kao loš. Kad pogledamo što su uspjeli učiniti u 3 članka, zaboraviti zamjenika, pa onda ovog izvanrednog povjerenika pretvoriti u dužnosnika pa čak tada ne bi mogao biti ni član uprave. I to je rješenje koje oni ponude u 3 članka. Ali oni bi bez problema riješili tu situaciju. Oni bi bez problema riješili tu situaciju samo ih je trebalo pitati tada prije godinu i dva mjeseca kad su izašli iz predsjedništva, 14.3., kaže Hajdaš molimo Vladu da nešto učini za ove ljude koji tamo rade, da reagira, da napravi nešto da se spase radna mjesta i da taj koncern ne potone. I danas slušamo što oni to sve znaju, što su naučili u godinu dana primjene tog zakona a nije bilo da su baš bili neuki, ne. Ali činjenica je da se od početka naravno zalagali se za stečaj i to su jasno rekli ovdje u svojoj raspravi, primijenimo Stečajni zakon, par izmjeni i idemo mi to riješiti na taj način pa što bude, bude i tako nismo na vlasti. A onda kad nisi nemaš ni neke odgovornosti velike pa nek' se narod valja ulicama, možda uhvatimo pokoji i politički poen. I naravno, što smo mi svjedočili u proteklih 12 mjeseci od tog zakona? Najprije smo bili optuženi da štitimo Todorića pa je to trajalo neko vrijeme onda se odustalo. E onda se počelo razmišljati o zakonu, pa se ušlo u pojedini članak zakona pa su u javnosti po mjesec, mjeseci pol do dva mjeseca bile teme da li je bolje stand still ili roll up, pa se to vrtilo, pa onda nakon toga je bilo da jedan lešinarski fond zarađuje silne novce pa je to trajalo jedno mjesec i pol dana, pa se i od toga odustalo. E nakon toga pojavljuje se istražno povjerenstvo, kako ćemo riješiti situaciju u Agrokoru, istražno povjerenstvo. Ali ne bilo kakvo, nego idemo mi u 90-te, u 90-te pa ćemo mi do 2018. naravno sve to svaliti na leđa ovoj Vladi a mi nismo ništa radili kad smo mi bili na vlasti, pa što ima veze da se neki Agrokor 2014. zadužio za 2 milijarde eura, ma ništa, to je bio super potez. Što da se ljutimo na to, pa to je bio super potez. Naravno i što je bilo nakon toga? Ništa. Pa onda su krenuli kad je i to završilo, e onda ne možemo smijeniti izvanrednog povjerenika, nikako, i to je trajalo jedno mjesec dana. Išlo se članak po članak, tražila se neka mala sitnica kako bi se stvorio dojam u javnosti, naravno pritisak mnogih koji su bili zainteresirani da se u tom Agrokoru ne dogodi nešto onako kako se zamislilo kroz zakon i da to dođe nekom svom kraju. Pa naravno, pa ni to nije bilo dovoljno. E onda se krenulo sa opozivima. 11 mjesec opoziv Vlade, idemo smijeniti Vladu, sve je promašeno. Naravno tu je opet bilo problema, nisu se ni pojavili mnogi, jednostavno nisu ni sami vjerovali što je uopće predstavlja taj njihov zahtjev za opozivom. Pa onda na kraju savjetnici, evo finale. Savjetnici i to je dio svega toga, idemo i to riješiti i pričamo o Agrokoru punih godinu i pol dana, gotovo onemogućavamo normalan, ljudi nas mole tamo da im osiguramo samo mir, samo mir da to riješe unutar sebe kao vjerovnici, dužnici, dobavljači, da pronađu najbolji način da riješe svoje probleme. A kakvi su ti problemi? 57 milijardi. I svi smo očekivali da to prođe onako mirno, nikome ništa, pa to je neki sitan novac pa to ćemo mi riješiti ovako, pucnjem prsta, bez problema. Vidjeli smo sad na 3 članka kako oni to riješe. Kako su oni to rješavali? Kad smo imali u sustavu 42 milijarde neplaćanja. Dođe ministar financija i jedan vaš kolega koji ovdje danas sjedi kao njegov zamjenik ministra, kaže mi ćemo to riješiti predstečajnim nagodbama. I mi zaista, ajmo riješit to nešto, podržali. Nakon 6 mjeseci, izašao jedan sudac Nedjeljom u 2 kad je razotkrio što je to, svi su se počeli pitat kako da tako jedna savršena Vlada može donijeti tako nesavršen zakon? Čuli smo od kolege Šukera kako je to Vlada riješila uredbom. Pa oni negdje u nekim dvoranama su se dogovarali sa javnim bilježnikom koji bi to ovjerio, tebi toliko, ovi veliki su uglavnom su sve uzeli, a oni mali, vi odite tamo i što ćete vi uopće tražiti. Pa to je savršenstvo. I onda je jedan kolega koji je bio ministar malog poduzetništva na taj način izgubio jedno 70 000 malih poduzetnika i obrta. I on kaže dajte mene da ja ovo riješim danas, da ja riješim Agrokor i još malo jače govori jer on to zna, jer je imao svoje podizvođače koliko vidim na jednom portalu. I naravno što je sporno? Kao i uvijek partiji. Zašto netko zarađuje novce. I što biste vi zarađivali nešto što ne smijete? I nije ih bilo briga što su oni radili. Sjetimo se, danas više puta ponavljam, monetizacija autocesta. Kažu pa što ima veze da je i 50 milijuna i što nismo napravili posao, ali je bilo na javnom natječaju. Pa onda HPB, pa što ima veze 10 milijuna, što nismo ništa napravili, ali je bio na javnom natječaju, pa su se javili i neki koji se ovdje danas spominju kao odvjetničko društvo. Ali što ima veze kad partija dijeli, podijelila 90 milijardi u 4 godine, stvorio se javni dug, izvolite vi to riješiti, gospodo. Na taj način olakim rješenjima zapravo stvaramo među građanima rezignaciju i način na koji nas promatraju. I jednu situaciju koja je stvarno prijetila da ode u krivom smjeru i da mi danas ovdje drugačije izgledamo. Mi danas nakon godinu dana doživljavamo kao potpuno novu situaciju. Pa čak i oni koji su pisali taj Zakon zajedno s nama u HDZ-u kažu da nisu i da oni tamo vide milion spornih detalja, a glasali su za njega. Znači, pokušaj da već unaprijed razmišljajući o nečemu formiramo neke svoje pozicije. Zbog čega? Pa eto, danas nije popularno biti vlast. Bolje je lijepo biti negdje, pričat nešto pametno, ovako čuli smo nešto tu danas i jednostavno čini mi se da smo u nekakvom stanju popodnevne fjake, neću objašnjavat što znači, kao jedno psihofizičko stanje u težnji ni za čim. Jer ja vidim smisao zaista ove rasprave o tri članka potpuno promašena koja jedan drugoga izbacuju iz takta, mogli bi to tako reći. Kao nekakav surogat Zakon. Sjećam se kolege Lesara, on je cijeli autobus prijavio bio tamo. Cijeli autobus je on bio prijavio. I onda smo stvarali to povjerenstvo do današnjih situacija da gledamo ministre kao na nekakvom javnom suđenju tamo, dužnosnike koji dolaze tamo, snima ih kamera, moraju pazit što će reći, kako će reći, da li to pišu se sve nekakvi zapisnici. Mislim, pa sve OK. Ispravimo sve ove greške koji smo primijetili već nekoliko godina i stalno ih izbjegavamo jer nam je to eto, možda bolje da imamo političkih tema. Jer što reći, ne znam, o tome da smo imali rješenja gdje recimo, bivši premijer, on je imao vremenski rok u kojem možeš biti u sukobu interesa. Ako si 15 dana – nema sukoba interesa, ako si 16 – onda jesi. Nemate vremenski rok. Pa ajmo to riješiti.

Zahvaljujem kolega Borić. Replike. Poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. Kolega Borić, pa nema boljeg analitičara u SDP-u od vas. Ja dolazim u zaključak da vas sigurno nisu primili u SDP na Rabu, pa ste vi tako u jednom trenutku ste toliko protiv nas, a u drugom trenutku, gledajte najžešći SDP-ovci ne znaju datume kad se održavala sjednica predsjedništva SDP-a, a kamo li što je rekao kolega Hajdaš.

Pa vi ste u lex Agrokoru zaboravili dodati cijeli članak o sukobu interes. Pisala vam ga je skupina Borg da bi na temelju toga mogla bez zakonske obaveze sukoba interesa izvlačiti novce van.

Što ste rekli da je bila?

Izvolite. Kolega Boriću, kazaste da smo mi ovo namjerno stavili na sjednicu Sabora, ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa kako bismo mogli otvoriti cijelu priču o Agrokoru. Četiri mjeseca ovaj Zakon čeka da ga predsjednik Sabora stavi na dnevni red sjednice. Niste to činili, mogli ste ovo riješiti već davno prije, niste i mi smo sada iskoristili naše pravo. Jer mi kad smo pisali Zakon, kada je povjerenik bio gospodin Ramljak, mi smo htjeli spriječiti da dođe do bilo kakvog sukoba interesa i zato smo to pisali. A danas, evo vidimo, četiri mjeseca poslije, da smo imali razloga za brigu i danas se ovaj Zakon zapravo itekako ima smisla. U ovoj kronologiji događanja rekli ste da vas je SDP optuživao da štitite Todorića. Ne, mi vas nismo optuživali da štitite Todorića, mi smo vas optuživali da ste ga stvorili, vi HDZ. Drugo, onda ste rekli da smo rekli da će netko zaraditi tu puste novce. Da, upozoravali smo na to da bi se Zakon mogao zloupotrijebiti i da bi na kraju todorićeve dugove mogli plaćati građani. Ako bude tužbi vjerovnika prema državi, to će se i dogoditi. Hvala lijepa. Kolegice GLasovac, nisam ja rekao da sam ovo što ste vi rekli. Ja sam rekao da je to kolega Bauk jutros rekao da će ovaj Zakon iskoristiti o sukobu interesa da govori o Agrokoru. Samo sam ponovio njegove riječi. I to,… ... [[Upadica: ne čuje se.]] Rekao si jutros u emisiji. A vi ste bili, čak jedan dio vas je bio protiv Poslovnika, a evo, omogućio vam je da gotovo sve vaše važne točke raspravimo i da nema uopće nikakvih prijepora. Kad ste vi vodili ovaj Sabor, ja neću ni govoriti. Kad smo mi došli na red, tj. nismo uopće uspjeli doći na red. Pa ja gledam neki dan ministra jednog, pa sve amandmane SDP-a je prihvatio ovdje. Ja gledam, mi u 4 godine niti amandmana, niti rasprave i to je bila demokracija na vaš način i ja to poštujem.

Kolega Bauk, kolega Đujić i kolega Peđa Grbin, ja bih vas lijepo molio da ne upadate kolegi… ... [[Upadica: ne čuje se.]] Molim vas kolega Bauk, nemojte me prisiljavati na ove rigorozne mjere jer nisam baš pobornik toga. Domagoj Hajduković, izvolite. Kolega Borić, možda je kolega Glasnović u pravu, kada govori o ovoj desnoj udbi, kada znate sve datume. Ali, kolega, evo, reći ću vam još jednu stvar. Kada iscrpimo dnevni red ovog tjedna, znate koliko će nam ostati vladinih prijedloga na dnevnom redu? Ako se ne varam 2. Od točaka jako puno. To govori koliko radi vlada. Ako što predlaže opozicija, jer za razliku od vas mi predlažemo nešto kolega. Podržavamo ono što mislimo da Vlada radi dobro. Podržavamo sve prijedloge koje mislimo da idu u smjeru boljih zakonskih rješenja. Onda se jedan vaš kolega ljudi, kada želimo usvojiti njegov prijedlog, ne znam zašto. A vi odbijate sve, zato što dolaze od oporbe. Pište zakone po restoranima, ogrezli ste po sukobu interesa.

Kolega Hajduković ništa nije točno od toga što ste rekli. Što se tiče pisanja, sve je jasno, ne znam, tko je vama pisao i gdje su pisani onaj zakon o predstečajnim nagodbama, kada su stavili da se dogovaraju u nekim dvoranama, tamo, u kafiću, gdje su ono pisali. Pa mislim to i onda ste to popravili uredbom, 50 članaka popravite, 45 drugih. Što se tiče svih ovih vaših drugih opservacija, pa mislim, možda nema potrebe da kažem odgovarati na to, jer vi ste pokazali, zaista u 4 g. barem što se rada u Saboru tiče, na koji način ste doživljavali oporbu, koja nije uopće bila ovakava kakvu mi danas imamo. Bili smo pristojni, više-manje smo radili, ono što smo mogli kritizirali, tu i tamo bi bili izašli vani, ali ovo, ovo je ono što ste vi sami najavili još prije 2 g. da ćete otvarati valjda nekakav pakao u Saboru, pa ako vi u tome uživate, uživajte, nije to nešto baš. Sljedeća replika poštovani kolega Tomislav Klarić, izvolite. Uvaženi kolega Borić, pažljivo slušajući vašu raspravu kroz misli su mi prošle jedna krilatica, što gore, to bolje. To je bila krilatica svojevremeno jedne partije, koja je htjela silom doći na vlast diljem Europe, to su napravili, gdje god su to napravili, događalo se što se događalo u Hrvatskoj za vrijeme Jugoslavije. Dakle, sve ovo, čitava današnja rasprava, svi ovi medijski napadi, sve ovo vodi jedino tome, da je nekome u interesu, da je u Hrvatskoj što gore i da je onda njima bolje i da na taj način pokušaju doći na vlast. Nikog ne zanima 20000 ljudi koji su ostali raditi u Agrokoru, nikog ne zanima to što će se izgraditi Pelješki most. Nikog ne zanima, što je danas konačno spojen Čiovski most. Dakle, ova Vlada je napravila toliko pozitivnih pomaka u ovih godinu i pol dana, koliko nije napravila prethodna vlada Milanovićeva, naročito u njihove pune 4 g. I sad nemaju druge, nego provlačiti se na ovaj način … [[Govornik se ne razumije.]] dobro. Kolega Klarić, imaju dobrog predsjednika, ali njemu rade pakao u toj stranci i svaki dan mu netko izađe i čine mu čuda tamo, jednostavno, ni sami ne znaju što bi htjeli od svih ovih situacija, osim što su dali zahtjev, danas, bez ijednog potpisa, da se raspusti Sabor. Sada je to točka dnevnog reda i o tome se trebaju voditi rasprave u javnosti. Toliko o tome, koliko ozbiljno pristupiti nekim temama, a posebno tome, da srušiš neku vladu ili da idemo na izbore, da predaš zahtjev bez ijednog potpisa, pa si vi sad mislite što mi hoćete. A što se tiče partije, možda je bilo nezgodno od predsjednika SDP-a da je on htio sa presice nekoga staviti u zatvor. Mislim da se tu svi slažemo, da te stvari u javnom prostoru ne bi trebale biti dozvoljen, pa makar se i tema zvala i lex Agrokor ili sam Agrokor, činjenica je da su ta vremena valjda davno prošla. Zahvaljujem poštovanom kolegi Boriću, sljedeća replika, poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš, izvolite. Poštovani kolega Borić, ja sam vas pažljivo slušala i vi ste u prvoj rečenici rekli, da danas nitko ne raspravlja o zakonu koji je tema, odnosno, izmjena Zakona o sprječavanju sukoba interesa, to je bila prva rečenica, onda 9,5 minuta rasprave kao i svi drugi, o svemu, samo ne o tome, i na kraju, o tome, da je prijedlog zakona loš. Mene zanima sljedeća stvar, koji je vaš stav u odnosu na izvanrednog povjerenika, da li on treba biti osoba, koja je na popisu osoba, na koju se odnosi Zakon o sprječavanju sukobu interesa ili ne. Jer to iz rasprave nisam uspjela do kraja dokučiti, odnosno, na kraju ste rekli, da je prijedlog loš, ali da se sustavno treba riješiti. Odnosno, da očekujete od državnog tajnika da sustavno riješi, pa me zanima, evo, vaš osobni stav, u odnosu na to.

A rekao sam i državnom tajniku, a s obzirom da mu je i vlada, mislim naložila, da je vrijeme da se Zakon o sukobu interesa jednostavno modernizira, dogradi, na temelju iskustava koje imamo, pa da o tome, otvorimo najprije javnu raspravu, pa onda i široku raspravu ovdje u Saboru, pa da onda to i izmijenimo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Boriću, sljedeća replika, poštovani kolega Ivica Mišić, izvolite. Kolega Boriću, iz vašeg izlaganja sam posebno vidio vaš osmijeh na čuđenje, svega ovog što se dešava. Naravno, danas, ako slušamo rasprave, rasprave je samo u cilju protiv, nije u cilju rješenja. Ako je itko išta riješio, onda je riješila ova Vlada i ovoj Vladi se srušilo sve ono što su sve, rekao bi, propustile Vlade do sada, a znamo da je 2014. g. bila od 2010.-2015. najteža, gdje je Agrokor i zaduživao se i doveo u pitanje ovu situaciju koju jeste … [[Govornik se ne razumije.]] banke. Što se tiče kolega sa lijeve meni sa desne strane ja se njima ne čudim, oni se nikad ničim nisu bavili osim malo politikom, mladi su ljudi, shvatit će ustvari ne znaju kako privreda radi, šta je to privreda, šta je to dizanje kredita, šta su to problemi.

Odgovor poštovani kolega Borić. Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Mišić evo samo desetak tema koje su ostavljene na način kako je rekao gospodin Plenković nedavno, kao jedan kupus tranzicije ovoj vladi u nasljeđe pa izvolite to riješiti. Jesmo nedavno čuli jednu priču da smo imali zakon kada smo govorili o zaštićenim najmoprimcima, sve smo dobro napravili ali smo stavili u ladicu, tako je bilo i sa mnogim drugim stvarima. Brodogradilišta, to smo riješili 2012., to je jedina tema za koju smo vjerovali da je riješeno, evo 2017. ništa nije riješeno, ništa nije riješeno 2018., ništa nije riješeno. Izvolite to riješiti. To je tada tumačeno riješeno kao jedini uspjeh, nije riješeno.

Prihvaćam ispriku. Povrijeđen je članak 238. naime kolega MIšić je u svom govoru omalovažavao druge zastupnike. Ja bih ga pozvao da se potrudi malo i pročita o svojim kolegama što su radili i gdje, ali prihvatit ću da ste ga vi već opomenuli tako mislim da ste ispunili ulogu predsjedavatelja. Zahvaljujem kolega Hajduković, kao što ste i sami kazali rekao sam kolegi MIšiću, pa apeliram na sve kolegice i kolege da rječnik u ovom Visokom domu prilagode u svojim raspravama. Kolega Borić, ja sam očekivao kada se pojavilo revidirano financijsko izvješće da smo dobili dokument koji će nam biti podloga za rasprave i političke utakmice tim više što je on dosta i što se tiče ovako kontraverzan zbog cifri itd., međutim ima nešto što je tamo nesporno, a to je kada je počeo stampedo zaduživanja, dakle 2012., 2013., 2014. S jedne strane skočio je naglo promet mjenicama kod faktoring društava, s druge strane krediti od ruske banke, ali vrlo interesantno taj kredit nije došao tu u Zagrebe nego je došao u Nizozemsku pa onda iz Nizozemske u Zagreb. Dakle točno se vidi period u koje su nastali financijski problemi Agrokora, međutim ne mi o tome ne želimo razgovarati.

Odgovor kolega Borić. Kolega Šuker, možda je tu najbolja rečenica koju je izgovorio u tom trenutku gospodin Maras, naš kolega zastupnik, čestitam na toj akviziciji to je najbolji gospodarski potez u regiji. Zahvaljujem kolegi Boriću na odgovoru. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče.

Ja sam već rekao danas u replici i nešto ispred kluba i na odboru samom za pravosuđe konkretno da načelno nismo i nisam protiv jedne doze transparentnosti koja je očigledno falila i to jesmo osudili i bacilo nepotrebnu mrlju tada i sada se još provlače iste stvari. Međutim ono što sam i tražio neke brojne upite i to smatram da smo ovdje promašili i adresirali krivi zakon jel Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u članku 1. kaže da se uređuje sukob između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, uređuju se obveznici postupanja prema odredbama ovog zakona itd., znači sve ono što ide. Prva je stvar javna dužnost, svrha ovog zakona je sprečavanje sukoba interesa privatnog i javnog.

Ali moramo kada radimo legislativu razmišljati o impkatu zakona na sve buduće mogućnosti i događaje. i onda kažemo da njemu dajemo sve obveze, kada govorimo o budućim povjerenicima, a ništa prava, jel nema pravo na šest plus šest, nema pravo kao državni dužnosnik, nema pravo kao lokalni dužnosnik, nema pravo kao državni dužnosnici koji se smatraju da su članovi uprava državnih poduzeća itd., ali on nema prava ni koja proističu iz Zakona o radu, pa hoćete iz … hoćete iz stečajnog postupka. Zna se šta su stečajni upravitelji i oni primaju nagrade dakle on nije zaposlenik. I sad već na toj samoj činjenici je to malo dvojbeno.

Također on kao takav ne može biti član nadzornog odbora, niti na bilo koji način tih povezanih samih tvrtki po članku samog 14. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Međutim, to članstvo kao što je u nekim drugim zakonima uređeno pa se dozvole iznimke, ovdje u lex Agrokoru nije, nije navedeno niti da se je dužnosnik, niti da on kao takav može biti negdje član, dakle oni ne bi mogli defakto biti u svojim tvrtkama kćerima, niti predsjednici nadzornog odbora, niti ništa drugo. Zato što vjerujem da je možda izmjenom kod samog donošenja se trebalo to uzet u obzir ili možda već kod izmjenama danas pa na neke nove buduće lex Agrokore ili isti taj Zakon o sistemskim tvrtkama gledam da se te stvari izmjene, ali na način na koji nećemo graničiti privatnike, vjerovnike, buduće vlasnike u njihovim pravima koji proizlaze iz kretanja, odnosno iz slobode tržišta i kapitala da ih država time ne ograničava dodatno, jer smo postavili pitanje što ako odbor vjerovnika donese odluku i kaže ja želim to i to, kaže izvanredni povjerenik ali onda bi ja bio u nekom sukobu interesa. I što sada on radi? Da daje ostavku jer on ne može pa traži se netko drugi pa sud pa mislim, preozbiljne su to stvari. Znači one obveze koje ovdje propisuje, trajanja obveza iz ovog zakona u članku 20. nakon prestanka dužnosti da on ne može sklopiti ugovor nit s jednom tvrtkom koja je bila povezana s tim društvom, to je kolega Batinić ranije govorio u ime kluba, niti koji su radili, niti koji su vlasnički povezani. Pa znači ako je netko došao iz te tvrtke za povjerenika, kao zaposlenik koji je bio ranije i godinama prije, ne znam, svejedno, odnosno njega smo zapravo diskvalificirali, sad taj čovjek ne može se ni vratit tamo više, pretpostavljam. Dakle ima dosta pitanja, ono što je ključno da ja smatram da je potrebno dalje detaljno to urediti za sve ne daj Bože buduće aktivnosti, zakon će ostati dalje, nadam se da će se ovo riješiti i to je ono što je dobro zakon donio. Kažu, evo kolega Bunjac je ovdje, nisam bio ovdje, ali sam ga slušao, nisam stigao replicirat, rekao HNS licemjeran, bio je protiv zakona, sad kao brani zakon. Ne, mi branimo radna mjesta. Branimo proizvodnju, branimo dobavljače na način na koji je to moguće, imamo zakon kakav imamo, najlakše je reć mene boli briga jel većina javnosti to neće. Ja nikad sebi neću dozvolit luksuz, pogotovo ako govorimo o licemjerstvu, evo kolega Sinčić je ovdje, znači vi zato što niste sigurni izuzimate se iz glasovanja o Istanbulskoj konvenciji, jer niste sigurni da li ima, nema ideologije, mi nećemo sudjelovati u tome, ali kolega Sinčić i dalje će bit predsjednik Odbora za ravnopravnost spolova, to je u redu, tu se neću izuzet onda i tu ću se borit za tu ravnopravnost, ali kad treba doć ovdje nešto reć i glasat, e sad to nam nije možda ideološki, je, nije, pa biramo hoćemo ili nećemo i onda reć e sad ovi licemjeri tamo iz HNS-a sad su oni za zakon. Ne, mi smo rekli tada, možemo imati možda bolje rješenje da mijenjamo, ulazimo u stečajni zakon, da njega mijenjamo, da uvodimo tamo institut najstarijeg duga. Vladajući su tada išli s ovim rješenjem, MOST i HDZ. Mi smo čak i davali amandmane, da su prihvaćeni amandmani podržali bi taj zakon, zašto? Zato što su smatrali da je zbilja stvarno potrebno nešto napravit.

Dakle nije se moglo to napravit jer to nije tvrtka koja se samo bavi trgovinom pa će dati dobavljači robu na konsignaciju, na komisiju pa će se naplatit kad se proda po stečajnom zakonu imaš obaveze se u 60 dana platit svoje dospjele obaveze. Ovdje se moralo, imamo taj, imamo zakon koji imamo i njega moramo izgurat do kraja i moramo to radi svakog onog radnika koji je. I smatram da nikad dovoljno transparentnosti, ali moramo poštivati što znači u obliku cijelog procesa, dakle zato smatram da je ovo možda bolje adresirati kroz Zakon o izvanrednim upravama, nego kroz sprječavanje sukoba interesa, jer u naravi ono govori između privatnog i javnog. To što je Vlada nekog predložila, to ne mijenja situaciju da ta tvrtka postaje javni interes u smislu toga zakona, je nama svima ona u interesu što će bit, ali to nije tvrtka koja se financira novcem poreznih obveznika kojeg mi plaćamo iz proračuna ili bilo tko drugi od jedinica lokalne samouprave. Tako da to je ono što kažu bottom line, dakle najbitnija stvar. Da, još jednom, nađimo situaciju da se izbjegnu ovakve stvari jer u brzini je donošeno ovako, onako, koji su motivi bili kad se donosio zakon, jel se na to mislilo, nije, jesu imali veći ciljevi, nije, to možemo samo vjerovati onima koji govore kad se to radilo. I tko je sve znao za mailing liste, tko je znao od kojeg je dobio mail, gdje se provjeravalo, u kojem ministarstvu, tko je pisao, nije pisao, mi ne znamo, nismo sudjelovali, ali znamo što imamo i znamo što je pred nama i znamo što nam mora bit svima cilj i u tom smislu treba gledati i raditi dijelove. Tako da uz svu, pozdravljanju ove namjere, mislimo da kroz ovaj zakon se ona ne može ostvariti da bi taj zakon u krajnjoj liniji i pao na Ustavnom sudu. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Ćuraj, prvo ste spomenuli ovaj dio kod ravnopravnosti spolova pa evo, vi ste vlast, imate većinu, smijenite me. Ja vas izazivam, pokrenite inicijativu, smijenite me ako smatrate da ne radim dobro svoj posao. Ja sam svoj stav oko Istanbulske konvencije rekao, ona nije trebala biti ideološka niti ja tamo vidim ideologiju, ali je ona svedena na ideologiju. Isti oni koji, dakle, kad su pojmovi uvedeni 2008. nisu cvrkutnuli, sada su pokretali kojekave priče. No, da ne idem dalje tim putem, samo ću reći što se tiče Stečajnog zakona, davani su vam prijedlozi u vrijeme izglasavanja lex Agrokora da se promijeni Stečajni zakon u nekoliko segmenata. Da se prvo isplate mali dobavljači, da se ugradi nekoliko još alata. Vi ste išli svojim putem, sad vidimo zašto. Jer je Borg tako htio, rekao i tražio.

A sad smo se izložili na mnogo nepotrebnih mjesta. Izvolite. Zahvaljujem. Naime, to je ono što vi osjećate ili ne i to je ono što ide vama na dušu. Mi smo upravo mislili da je možda najbolje ići kroz Stečajni zakon, ono što ste vi rekli. Ali, prijedlog da se ide ovim, u redu, i to smo prihvatili jer mora se nešto napraviti. Prije svega izjednačiti dobavljače zajedno sa roll-up kreditorima. Evo, recimo to je jedan amandman bio naš koji je tada išao od 6 koliko smo ih predavali. Ovo se sada, na svu sreću, ispostavlja da je dobro bilo, da uvijek može bolje, naknadna pamet je uvijek najbolja, pa slažem se. Ja se slažem.